Evo, nastavljamo dalje s radom. Uvaženi glavni državni revizor Ivan Klešić, izvolite.

U skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, HS dostavljeno je izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2019.g. Poslovi ureda, vrste revizija, subjekti i predmeti revizije, te … [[Govornik se ne razumije]] Državnom uredu za reviziju, za reviziju, te strateški plan za 2018. i 2020. i programom i planom rada za 2019.g. Tako su programom i planom rada za 2019. obuhvaćeni svi subjekti za koje je Zakonom o Državnom uredu za reviziju i Zakonom o financiraju političke aktivnosti i izborne promidžbe propisana obveza obavljanja revizije svake godine, a to su Godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna RH, te političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela lokalnih jedinica izabranih sa liste grupe birača. Sve druge revizije planirane su isključivo na temelju zakonom propisanih kriterija, a to su procjena rizika, financijska značajnost subjekta revizije, rezultati prijašnje revizije, te prikupljene informacije o poslovanju subjekta revizije.

Do 30. ožujka 2020.g. kada je u zakonom propisanom roku HS-u dostavljeno Godišnje izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2019.g. obavljene su sve planirane revizije osim financijske revizije za dva subjekta, neprofitne organizacije i trgovačkog društva u vlasništvu lokalne jedinice, te reviziju učinkovitosti upravlja listama čekanja na postupke magnetske rezonance i prodaja dionica i udjela u trgovačkom društvu u državnom vlasništvu koje se u vrijeme sastavljanja Godišnjeg izvješća o radu bile u tijeku, a do danas su obavljene. Revizijom je obuhvaćeno ukupno 1105 subjekata. Revizije su obavljene u skladu s međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija kodeksom profesionalne etike državnih revizora i Zakonom o Državnom uredu za reviziju. Sva izvješća o obavljenim revizijama dostavljene su hrvatskom, HS, objavljene su i na našim mrežnim stranicama i dostavljene su naravno državnom odvjetništvu. Financijskim revizijama obuhvaćeni su dokumenti, isprave, izvješća, sustav unutrašnjih kontrola, računovodstveni, financijski i drugi postupci, te druge evidencije radi izražavanja mišljenja jesu li Godišnji financijski izvještaji sastavljeni u skladu s mjerodavnim financijsko izvještajnim i pravnim okvirom. Također ocijenjeno je jesu li aktivnosti, financijske transakcije i informacije u svakom bitnom pogledu u skladu s mjerodavnim propisima kojima se uređuje poslovanje subjekta revizije. U 2019.g. objavili smo, obavili smo financijsku reviziju državnog proračuna i 25 korisnika državnog proračuna, 75 lokalnih jedinica i 5 proračunskih korisnika lokalnih jedinica, 3 trgovačka društva u vlasništvu lokalnih jedinica, 19 nacionalnih parkova i parkova prirode, 45 političkih stranaka i 16 nezavisnih zastupnika, 24 lučke uprave, 12 studentskih centara, 24 sportske udruge i 3 druge neprofitne organizacije. Za sve njih izrazili smo po dva mišljenja. Dakle, mišljenje o financijskim izvještajima i mišljenje o usklađenosti poslovanja.

Revizijom učinkovitosti ocijenjeno je jesu li subjekti revizije provodili programe, projekte i aktivnosti u skladu s načelima ekonomičnosti i djelotvornosti i svrsishodnosti. U ovom izvještajnom razdoblju revizijama učinkovitosti obuhvatili smo upravljanje i raspolaganje nogometnim stadionima i igralištima, provedbu koncesijskih ugovora za autocestu Zagreb-Macelj i Istarski ipsilon, informacijski sustav centraliziranog obračuna plaća, te mjere i aktivnosti poduzete za ublažavanje siromaštva u RH. Rezultati svih ovih revizija detaljnije su opisani u pojedinačnim izvješćima o obavljenoj reviziji i zbirnim izvješćima sastavljenim prema skupini, skupinama subjekata, te ukratko u Godišnjem izvješću o radu kojeg imate ispred sebe. Za sve nepravilnosti i propuste koji su utvrđeni tijekom revizije, subjektima revizije dani su nalozi i preporuke kako bi se nepravilnosti otklonile odnosno kako bi se poduzele aktivnosti da se nepravilnosti ne bi ponavljale. Osim toga Državni ured za reviziju provjerio je jesu li navedeni subjekti revizije postupili po nalozima i preporukama danim u prošlim revizijama. To je provjereno u okviru svake financijske revizije ili posebnim revizijskim postupcima. Tako smo u 2019.g. utvrdili da su subjekti revizije od ukupno 3109 naloga i preporuka danih u prošlim revizijama, proveli njih 52,6% 7 ili 7,2% naloga i preporuka je djelomično provedeno ili se u postupku provedbe 37,1% naloga i preporuka nije provedeno, dok manji broj naloga i preporuka nije više primjenjiv zbog izmjene propisa, zbog toga što se zakon ne može primjenjivati retroaktivno. U skladu s novim Zakonom o Državnim uredom za reviziju, za sve one subjekte koji nisu postupili po našim nalozima i preporukama, kao i za one koji nisu u Državnom uredu za reviziju u zakonskom propisanom roku dostavili plan provedbe naloga i preporuka, obaviješteno je Državno odvjetništvo. Ovdje želim posebno napomenuti, s obzirom na to da se zakon ne primjenjuje retroaktivno, što sam maloprije rekao, DORH-u dostavili smo obavijesti za one subjekte za koje je izvješće o obavljanoj reviziji postalo konačno nakon stupanja na snagu zakona, dakle nakon 31. ožujka 2019. g. Osim poslova revizije, godišnjim planom i programom rada za 2019. g. planirani su i poslovi suradnje s pravosudnim i drugim tijelima te poslovi međunarodne suradnje. Što se tiče suradnje s pravosudnim i drugim tijelima, ova suradnja obuhvaća razmjenu dokumenata i izvješća, odgovore na upite, davanje pojašnjenja i drugih informacija, kojima ured raspolaže, te sudjelovanje na organiziranim sastancima u vezi s predmetima revizije. U ovom izvještajnom razdoblju dostavljena su izvješća, dokumentacija i dodatna pojašnjenja drugim državnim tijelima za 90 subjekata.

Kao član Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija, INTOSAI i njezine regionalne organizacije EUROSAI, Državni ured za reviziju aktivno sudjeluje na međunarodnim kongresima, konferencijama, seminarima, radionicama te u radu različitih strukovnih odbora i radnih skupina radi ujednačavanja metodologije rada s međunarodnim standardima te praćenja suvremenih trendova razvoja revizijske profesije u svijetu. Obavljam i paralelnu reviziju s vrhovnim revizijskim institucijama Mađarske, Bugarske, Latvije i Slovačke s temom mjere i aktivnosti za ublažavanje siromaštva, a započeli smo i paralelnu reviziju s vrhovnim revizijskim institucijama Italije, Slovenije, BiH, Crne Gore i Albanije s temom Zaštita Jadranskog mora od zagađenja, kojim Državni ured za reviziju ujedno i koordinira. Završen je ... [[Govornik se ne razumije.]] projekt jačanja kapaciteta Vrhovne revizijske institucije R. Sjeverne Makedonije koji naš ured vrlo uspješno proveo, s Nacionalnim uredom za reviziju Bugarske, a pri završetku je i projekt tehničke pomoći u Državnoj revizijskoj instituciji Crne Gore u kojoj su sudjelovali stručnjaci iz naših ureda.

U skladu s odredbama novog zakona u Državnom uredu za reviziju kao sastavni dio ovog godišnjeg izvješća o radu Državnog ureda za reviziju, dano je i izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima ureda za 2019. g. Prema mišljenju neovisnog revizora, financijski izvještaj u svim značajnim odrednicama istinito i fer prikazuju financijski položaj Ureda na dan 31. prosinca 2019. te financijsku uspješnost ispunjenja poslovnih ciljeva poslovanja. Do sada su osigurana sredstva i mislim da je to jako dobro i mi želimo da naši financijski izvještaji koji, nas nema tko kontrolirati, budu dostupni, da bude sve transparentno i da javnost bude upoznata sa našim radom. Ono što bih još želio posebno naglasiti da poseban izazov za Državni ured za reviziju predstavlja održavanje broja zaposlenika, odnosno zapošljavanje novih zaposlenika. Ono što bi još želio posebno naglasiti je da poseban izazov za Državni ured za reviziju predstavlja održavanje, dakle broja zaposlenika, odnosno zapošljavanje novih zaposlenika, tu je problem, dakle odljeva kadrova. Jednostavno, na današnji ran u uredu ima 289 zaposlenika, od kojih 241 državni revizor, a prema sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 370 zaposlenika. Ovdje također, moram naglasiti problem u kojem smo se našli, a to je da lagano smo naišli na ono što je neminovno, vrijeme prolazi, na jednu smjenu generacija, tako da u sljedećih godinu i pol odlazi nam u mirovinu 24 ljudi. To su vrhunski iskusni revizori, što naravno da će predstavljati, mi imamo mlade, vrlo talentirane ljude, ali čujte, to je struka koja se stječe godinama rada i ti ljudi će nam strahovito nedostajati. U posljednje 3 godine iz ureda je otišlo 40 zaposlenika, što zbog odlaska u mirovinu, odlaska na neka druga radna mjesta ili iz nekih drugih razloga, a ovo sam rekao, u sljedeće 3 godine, ja sam rekao 2, 24, u sljedeće 3 godine, 26 zaposlenika u mirovinu. U isto vrijeme protekle 3 godine bilo je planirano zaposliti 54 ljudi. U iduće 3 godine planirano je zaposliti 65 zaposlenika i to 20 u '21. godini, 20 u '22. i 25 '22., i 20 u '23.

Međutim, ured nastoji stalnom izobrazbom i edukacijom državnih revizora osigurati preduvjete za uspješno obavljanje zakonom propisanih revizija odnosno revizija utvrđenim godišnjim programom i planom rada. Na kraju želio bih zahvaliti HS-u i Vladi RH što ste donošenjem Zakona o Državnom uredu za reviziju uredu osigurali funkcionalnu operativnu i financijsku neovisnost u skladu s Ustavom RH, ali i u skladu sa obvezama koje je RH preuzela zatvaranjem poglavlja 32. – Financijski nadzor u predpristupnim pregovorima za ulazak Hrvatske u punopravno članstvo EU, a ta je Vlada RH preuzela obvezu da će se poštivati neovisnost ustavne kategorije što je Državna revizija. Time je postignuto i usklađenje regulative sa zahtjevima koje postavljaju međunarodni standardi vrhovnih revizijskih institucija. Kako bi se postigla potpuna financijska neovisnost našeg ureda što je i obveza prema zatvaranju poglavlja 32, a da bi se kružnica zatvorila, ako mogu tako reći, a sve u skladu sa Ustavom RH, potrebno je donijeti i zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora kojim bi bili obuhvaćeni i svi zaposlenici, a što bi u cijelosti pridonijelo financijskoj neovisnosti i stvorilo preduvjete za jačanje kapaciteta Državnog ureda za reviziju. U tijeku je izrada Nacrta prijedloga zakona o plaćama u Državnom uredu za reviziju kojim bi se između ostalog osiguralo adekvatno vrednovanje rada državnih revizora s obzirom na posebno zahtjevan i odgovoran posao koji revizori obavljaju u javnom interesu. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici hvala na pozornosti.

Prav replika uvaženi zastupnik Miro Bulj.

I zanima me ključno pitanje jel vidimo da se posljednjih dana ono što vi ne morete revidirati izvršiti reviziju to je donošenje odluka po klubovima kao što je u Slovenskoj 9. mene zanima, da li ste, ako jeste, kada ste obavili reviziju financijsku i reviziju poslovanja u Janafu jel očito sve je je provodilo u Slovenskoj 9, zanima me da li ste obavili ovu reviziju? Kratko ću odgovoriti na vaše pitanje. Dakle, aktualnost Janafa je danas u hrvatskoj javnosti općepoznata, mi smo bili posljednji puta u reviziji u Janafu, ako se mogu sjetiti to je davno bilo, bilo je to 2014. godine, radili smo reviziju javne nabave u Janafu.

Sljedeća replika, uvažena zastupnika Sandra Benčić.

Imam neka dva ključna pitanja, prvo, najviše područje u kojima se utvrđene nepravilnosti za zapravo sve subjekte koje ste analizirali gotovo 95% je u području računovodstvenog poslovanja i financijskog izvještavanja. Dakle, vidljivo je da negdje postoji problem bilo u regulativi koja nije jasna ili postoje propisi koji jednostavno nisu i možda su međusobno kontradiktorni jer ja ne vjerujem da svi ti ljudi namjerno to rade, nego evidentno postoji neki problem i u tom smislu bi željeli dobiti od vas možda preporuku kako Sabor RH može zakonodavni okvir poboljšat da bi računovodstveno poslovanje i financijsko izvještavanje poboljšali u smislu kvalitete pravila koja se daju subjektima koja ste revidirali? Mislim da je tu u pitanju ljudski faktor i sustav unutarnjih kontrola mora funkcionirati da se ne bi ponovile neke stvari, kao što recimo grad Virovitica itd. gdje sustav nije funkcionirao, da je funkcionirao minimalno to se ne bi dogodilo. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Žarko Tušek. Hvala lijepa. Uvaženi gospodine Klešić. Prije svega dozvolite i u kontekstu naše rasprave koju smo imali na Odboru za financije da iskažem jedno poštovanje prema radu Državnog ureda za reviziju prema poslu koji ste uspjeli napraviti u kontekstu realnih problema koje imate, prije svega u kadrovskom smislu, a u kontekstu, svi znamo koja je situacija i zbog čega jest dolazi do odljeva kadrova i dolazit će ako neke stvari nećemo promijeniti. Dvije su teze koje bi htio samo provući. Vezano za izvješća koja radite, zanima me u kojoj mjeri postoji recidivnost negativnih mišljenja i da li eventualne sankcije koje vi dajte djeluju odvraćajuće na određene javno pravne subjekte? I skrenuo bi pozornost samo na još jedan detalj užasno važan, a to je kontekst cijele javne nabave koje prema podacima za 2019.g. na razini Hrvatske je bio oko 54 milijarde kuna, od kojih je 11 milijardi kuna bila bagatelna javna nabava. Zanima me kako i na koji način se taj dio kontrolira i da li se tu nešto može napraviti više, govorim o bagatelnoj javnoj nabavi koja je 11 milijardi kuna od ukupne vrijednosti javne nabave? Ako mogu ja ću vam ponoviti, ali to nije do mene, ispričavam se.

Dakle, to su, to je nepovoljno mišljenje za grad Viroviticu, imali smo, znači 5 subjekata gdje su izražena 3 nepovoljna mišljenja o financijskim izvještajima, 3 o usklađenosti poslovanja.

DORH je, dakle uz sve, o svemu tome izvijestili smo, dakle državno odvjetništvo, dostavili svu potrebnu dokumentaciju i dalje sve na kolegama da rade na tom slučaju. Zastupnica Orešković, vi ste nešto tražili?

Nismo vas evidentirali, al dat ćemo vam repliku. Slijedeća replika uvažena zastupnica Katarina Peović. Moje pitanje je dakle, prvo jasno je da imamo neke nepravilnosti koje ste utvrdili, na tome vam zahvaljujemo jer je to jako važno da imamo tu, taj podatak i evidenciju da je niz nepravilnosti prisutno u koncesiji Zagreb-Macelj, u koncesiji istarskog Ipsilona i u mjerama i aktivnostima poduzetima za ublažavanje siromaštva. No mene zanima što bi se trebalo desiti da ocjena ne bude prolazna jer ovo je gotovo metafora koju živimo u današnjem društvu gdje je utvrđeno niz nepravilnosti, ali je ocjena prolazna.

Znači, što se tiče ublažavanja siromaštva da ste vi vrlo jasno rekli da, mislim što je osnovna stvar u jednoj takvoj mjeri, da nema jasnih kriterija za davanje ocijene učinkovitosti provedbe mjera, što je temelj, znači bilo kakve provedbe u ovom smislu. A mi imamo stvarno dramatičnu situaciju što se tiče pokazatelja siromaštva i socijalne isključenosti i s njima se stvarno ozbiljno moramo pozabavit, [[Upadica: Vrijeme]] ali to nije moguće [[Upadica: Vrijeme je]] na ovaj način. Što reći na ovo što ste vi, ovo je više konstatacija nego čak pitanje, ali evo zahvaljujem, to mislim da je vrlo kvalitetno. Ja bi samo rekao što se tiče, dakle revizije učinkovitosti za autocestu Zagreb-Macelj i Istarski ipsilon, mi smo u ovom našem opširnom izvješću sve opisali, mislim da je sve tu jasno, to treba, dostavljeno je državnom odvjetništvu na daljnje postupanje, mi nismo ti koji možemo sankcionirati. Što se tiče naloga i preporuka koje ste vi spomenuli u reviziji siromaštva, dakle sve naloge i preporuke koje mi dajemo, izmjenom zakona odnosno donošenjem novog zakona, ja sam rekao izmjenom jer je to novi članak, to je čl. 35. koji, dakle reguliran na način da, koji je reguliran na način da naloge i preporuke revizori daju, a plan naloga i izvršenje preporuka može dostavit nama i naravno ono što su po tome učinili.

Slijedeća replika poštovana zastupnica Dalija Orešković, izvolite. Poštovani, evo u ovom vašem izvješću puno ste toga naveli, ja se ne bi mogla složiti s tim da je ovo opširno izvješće jer ste nagovijestili gdje sve novac curi i kako se s njim loše upravlja, ali niste to opisali do kraja. Istaknut ću samo jedan detalj na koji bi htjela vaš odgovor. Naime, kažete da bolničke zdravstvene ustanove duži niz godina imaju poteškoća zbog ostvarenih gubitaka. Također kažete da stabilnost poslovanja bolničkih zdravstvenih ustanova nije postignuta, te da i nadalje bolničke ustanove nemaju dovoljno sredstava za redovno podmirivanje obaveza. Također konstatirate da je Državni ured za reviziju izrazio mišljenje, te probleme da se financiranje zdravstvenog sustava ne može dugoročnije riješiti povremenim pomoćima koje iz državnog proračunu doznačuju se bolničkim zdravstvenim ustanovama, te da treba što prije poduzeti aktivnosti kako bi se osigurali uvjeti za njihovo stabilno i racionalno poslovanje. Moje pitanje glasi, jeste li, kada, kome, na koji način, koliko detaljno objasnili gdje to novac curi, zašto imamo ovakve probleme u financiranju zdravstva [[Upadica: Hvala]] i mogu li se ti dokumenti javno dobiti na uvid [[Upadica: Hvala vam]] svim zastupnicima u HS? Poštovana zastupnice, također jako dobro pitanje, odgovorit ću vam vrlo jasno. Tu je i bivši ministar Lalovac, i on to jako dobro zna. Dakle, na sjednicama ovoga doma, a i na sjednicama Odbora za financije i proračun mi smo ta izvješća prezentirali.

Hvala vam, lijepa. Poštovani državni revizoru. Pa evo kada gledamo ovako godišnje određena vaša izvješća koja zapravo pronalaze određene nepravilnosti, ispada je da je svake godine u Hrvatskoj sve gore i gore. Pa vas ja molim čisto da dobijemo, javnost da dobije određenu percepciju, kako je ipak, ja ipak mislim da ipak ova vaša izvješća imaju učinak i sama što imaju učinak i u raspravi u Saboru i u Odboru za financije itd., na sveukupnu javnost, pa čisto vaš osjećaj da li se zapravo Hrvatska odnosno svi oni korisnici, da li se popravljaju u zadnjih nekih 5, 6, 7 ili 10 godina?

G. Zekanoviću i g. Beljak, ja vas lijepo molim, ako imate voditi neke razgovore, vodite ih izvan sabornice, morate nositi maske, držimo se svi tih pravila, Hvala vam lijepa na razumijevanju.

Hvala vam lijepo, oprostite evo. Dakle, mislim da se stvari ipak popravljaju, posebno ovim donošenjem novog zakona i ovaj čl. 35. rekao bih je upozoravajući za one koji to ne rade jer iz Europske komisije su pratili razvoj situacije kod nas i vidjeli su, bilo je npr. jedan subjekt koji u 7 g. nije proveo nijedan nalog i preporuku, to se sada mijenja, uvedene su sankcije za one koji to ne poštuju i mislim da se tu stvari kreću na bolje.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici, poštovani g. glavni revizoru. Iščitavajući vaše izvještaje, prije svega bismo vam se htjeli zahvaliti na vašem iscrpnom radu i ja bi se ložio sa konstatacijom da stvarno ti izvještaju daju dosta iscrpne informacije vezano za stanje na terenu. Iščitavajući vaše revizije o učinkovitosti, vidjeli smo dva su nekakva glavna zajednička nazivnika, jest da u javnom natječaju fali dokumentacija i da u javnom nabavi fali procesi i procedure kako bi se uopće vidio kakav je bio selekcijski proces dobavljača. Naše pitanje je što mi kao zakonodavno tijelo možemo napravit da se spriječi primjerice jedan Janaf, posebno na projektima kao što su autoceste Macelj i Istarski ipsilon s obzirom da dosta ta dva projekta evociraju na ove afere u Janaf-u? Hvala vam lijepa na vašem pitanju. Vaše pitanje je zaista rekao bih jako dobro kao što ste postavili pitanje na Odboru za financije i proračun vezano za onu materijalnost u reviziji itd., itd., jako stručno pitanje. Što se ovoga tiče, dakle mi smatramo da jednostavno trebaju institucije odraditi svoj posao. Ja ću evo se u ovom slučaju kao moj odgovor bi bio jedna ta rekao fraza koja se koristi u javnosti, institucije trebaju odradit svoj posao, mi smo svoj posao odradili vrlo profesionalno, dostavili smo svu potrebnu dokumentaciju koju smo imali i napisali sve što su revizori utvrdili. Sve je jasno. Ako se ne posjeduje dokumentacija na bazi koje je izabran neki koncesionar. Hvala vama. Poštovani g. Klešić, čestitam na radu Državnoga ureda za reviziju i način izvještavanja Hrvatskog sabora o izvršenim revizijama. Ono što želim posebno istaknuti, to je vaša revizija poslovanja političkih stranaka i kad se malo bolje pogleda koje to političke stranke imaju uvjetna ili bezuvjetna mišljenja, onda u pravilu one stranke koje su jako glasne ovdje u Hrvatskom saboru pa i tijekom jutra, docirao drugima o načinu poslovanja, rada, eventualnim nezakonitostima, u pravilu imaju uvjetna mišljenja što znači da one same ne rade u skladu sa zakonom.

Uvaženi kolega Bačić, vi ste ne držite teme ovog izvješća. Ja nemam ništa protiv toga da se govori o nepravilnostima i to vrlo manjim, tehničkim nepravilnostima o izvješćima političkih stranaka no više bi voljela da vas zabrine ono što piše recimo na str. 15 izvješća ovog, ne čuje me se dobro a bilo bi mi šteta da me g. Bačić ne čuje. … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Više ga uzrujava kad čuje dobro

Ja vas lijepo molim, idemo se držati reda, idemo raditi onako kako predviđa Poslovnik, nemojte me tjerati da se ponašam onako što nije u mom karakteru i ne bi volio, vama se g. Klešiću ispričavam, dakle nije ovo povreda Poslovnika, dobili ste opomenu, g. Bačić je također zaslužio da mu se barem skrene pozornost da u svojoj replici ne implicira neke stvari koje nisu vezane uz temu a sada odgovor na repliku g. Bačića, izvolite.

Evo odgovorit ću vam, također dobro pitanje, naravno. rekao bih ovako, nismo to dugo radili, moram priznati ali sa 244 ovlaštena državna revizora i 15 000 i nešto subjekata koji su u našoj nadležnosti, mi to jednostavno ne možemo sve obaviti. Te obveze odnosno ovlasti odnosno ovlasti svih naših revizija su još proširena ovim novim zakonom jer smo dobili dakle provođenje naloga i preporuka kao jedan segment i dobili smo nalog na reviziju najviše monetarnih institucija u RH, to je HNB ali ovo što ste vi rekli, mi sve bilježimo što saborski zastupnici i zastupnici u ovom domu govore i mi prema tome ćemo to svakako planirati i u buduće vrijeme obaviti tu reviziju. Hvala vama.

Iz vašeg izlaganja koje je bilo, rekla bi stvarno umjereno, možemo čuti glas koji vapi iz pustinje jer ako 52% preporuka je ispunjeno onda vidimo da imamo problem sa onim ostatkom od 48%, očigledno tu imamo i neke recidiviste koji nikako ne žele poslušati preporuke i vratiti se na pravi put. Zato bih vas upitala, mislite li vi da je možda potrebno osigurati neke dodatne zakonske mehanizme kako bi se te slabosti koje sada uočavate, otklonile? Pa evo ja ću odgovoriti na vaše pitanje, gledajte mislim da ovim uvođenjem čl. 35. dakle za sankcioniranje onih koji ne provode naloge i preporuke Državne revizije, uvedene su novčane kazne, znači za subjekt revizije je 50 do 100 000 a za zakonskog predstavnika 2 do 20 000.

Slijedeća replika, poštovani zastupnik Silvano Hrelja.

Dakle, da nema efekta jer po njoj nitko ne postupa. Dakle, imate s jedne strane inspektore koje obrtnika kazne za 40, 50 000 kn jer na meniju nešto ne štima, a ovdje ministri nemaju račune. Prema tome, ja mislim da je sazrelo vrijeme za neovisnu reviziju pod oporbenim parlamentarnim nadzorom zbog toga što imamo svestranu i sveobuhvatnu neefikasnost svih sustava a pogotovo trećeg stupa vlasti koji jednostavno ne procesuira nikakve ni kaznene ni prekršajne stvari koje vi nalazite. Prema tome, moramo se zamisliti, moramo mijenjati sustav jer je totalno neučinkovit.

Hvala vam. Možete reći slažem se, recimo.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, glavni državni revizore sa suradnicama, kolegice i kolege. Međutim, na str. 38 i 39 imamo tablicu br. 12 koja glasi, mišljenja o financijskim izvještajima i o usklađenosti poslovanja prema političkim strankama. Revizijom ste obuhvatili 45 stranaka nezavisnih listi, od toga njih 24 su dobila bezuvjetno mišljenja po oba kriterija, a 21 stranka ili nezavisna lista uvjetno odnosno 46% Tih 46% će danas, sutra, preksutra biti najglasniji u prozivanju svih i svakoga. Međutim, ja sam se javio zbog slijedećeg. Rekli ste da sva svoja izvješća gdje su bile nepravilnosti dostavljate DORH-u.

Isti dan također pozovemo u naš ured sve predstavnike medija, znači pisanih medija, televizijskih kuća itd., gdje mi odgovaramo na pitanje novinara vezano za naše revizije koje smo obavili. Dakle, mi sve to dostavljamo, ponavljam, državni revizori nisu stručnjaci za kazneno i prekršajno pravo, to je posao nekih drugih institucija, mi svoj posao obavimo, što se dalje događa sa tim, oni, kolege iz državnog odvjetništva nisu dužni nas izvijestiti što su oni učinili po našim izvješćima.

Dakle, pitanje je ima li smisla uopće raditi revizije na način kako ih vi radite? Jer vi na koncu date ocjenu uzoran, dobar ili loš i na tome ostane. To je ono kao vladanje u školi. I zapravo roditelj svaki je zadovoljan kad mu dijete donese peticu, a to vladanje gotovo i ne gleda, gledajući gotovo i ne gleda jer nema sankcija zapravo. Tako da ja bi volio da sve ono što vi napravite da ima neke sankcije odnosno na koncu da svi oni koji su prekršili da se moraju pridržavati vaših naputaka, a to ne rade.

Ja ću, ovako ću vam odgovoriti. Ovdje, dakle se, čak može protumačiti ovo pitanje kao, da li uopće ima smisla da postoji državna revizija? A ja ću vam ovako reći, najciviliziranija društva u Europi i u svijetu imaju konstituirane državne revizije kao institucije preko 300.g., Austrija, Njemačka, Mađarska, Velika Britanija, Italija, Španjolska, SAD, sve južnoameričke zemlje preko 200.g., dakle revizija ima smisla. Ali ja bih rekao to da svi zajedno moramo učiniti više, da moramo biti svi zajedno profesionalniji i da svako treba odradit svoj dio posla vrlo, vrlo profesionalno i mislim da je to onda interes ove zemlje. Slijedeća replika poštovana zastupnica Vesna Nađ, izvolite. Poštovani glavni državni revizoru, mene zanima, vi ste rekli, dakle dostavljate svoja izvješća DORH-u, DORH nema obvezu da vas izvješćuje što dalje s tim izvješćima, da li pokreće ili ne pokreće kaznene postupke, ali zar vas ipak ne zanima što je sa tim vašim izvješćima o nezakonitostima i o nepravilnostima? Bilo bi dobro da je i u ovom izvješću nekakav statistički podatak koliko se pokrene kaznenih postupaka putem vaših izvješća koje ste dostavili o nezakonitostima i nepravilnostima.

Dakle, treba pročitat naš zakon, znate i onda ćete vidjeti koje su naše ovlasti, mi to ne možemo pisati. Dakle, ovo što sam vam rekao, tu je ključ i odgovor na vaše pitanje. Kada dođe kolegica, glavna državna odvjetnica ovdje za ovu govornicu, onda ju to možete pitati. Iz našeg izvješća možete i na našim web stranicama izvaditi sve po godinama i po našim izvješćima što mi radimo, što smo, koja smo nepovoljna mišljenja dali, koja, itd., itd. i na bazi toga možete tražiti što ste učinili po ovom izvješću, ovom, itd., to možete pitat. Mi nemamo te, te zakonske ovlasti, niti pravo prema našem zakonu pisati te stvari.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani glavni državni revizoru. Pa evo, svjedoci smo da u 2019.g. ste napravili 75 revizija lokalnih odnosno regionalnih i općinskih proračuna i to je preko 18,5 milijardi kuna vrijednosti prihoda koje su te jedinice ostvarile. Ono što je jako važno, vi ste u tome kontrolirali i utrošak europskih sredstava koja su došla iz Europskih fondova i bilo je nekih primjedbi vezano za evidenciju prihoda odnosno ostvarivanje troškova po tim projektima. Dakle, vrlo je značajno da i vi kao takve institucije date svoje preporuke kako bi se što kvalitetnije vodili svi ti projekti.

Evo dakle ako se ne varam sada po dnevnom redu po ovoj točci vi ste poštovani gospodine Klešiću slobodni i možete ići na svoje mjesto. Hvala vam na skoro pa izvrsnoj suradnji. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Gospođo Perić? Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Prvi se u ime kluba Hrvatskih suverenista javio poštovani zastupnik Željko Sačić koji će podijeliti svoje vrijeme sa ako se ne varam gospodinom Hrvojem Zekanovićem. Poštovane zastupnice i zastupnici. Pred sobom imamo jedno štivo, jedno krasno izvješće o državnoj reviziji i ono je kao uvijek iscrpno, inspirativno osobito za nas, vidio sam u sabornici nepodijeljeno svi govorimo gotovo o istoj temi, a to je dobro ste napravili posao detektirali ste sve, identificirali ste počinitelje onih koji su dobri, osobito one koji su prema vašem mišljenju neprolazni, koji su dobili negativnu ocjenu.

Ali nažalost znamo odgovor, to ne znamo. Naime, mi moramo promijeniti praksu koja traje ovdje više 15 do 20 godina.

Čestitam vam, znate i sami bili ste sudionik iznimne tada kadrovske ekipe koja se borila protiv gospodarskog financijskog kriminala. Mi smo imali svoje zasebne timove koji su se isključivo bavili pitanjima visoko sofisticiranog kriminala, upravo ovakvog kriminala bijelog ovratnika, tako smo zvali, a to nisu mogli obavljati tu smo imali ogromne probleme jer diplomirani pravnici kriminalisti nisu imali i nemaju ni danas ta specifična stručna znanja koja treba imati ekonomist, financijer pa smo se dovijali na raznorazne načine i kadrovirali i onda te ljude godinu dana obrazovali da dođu u priliku upravo otkrivanja i čitanja zapravo tih izvješća koja nam je gospođa Šima Krasić poslala. Rezultat toga je bilo 16.000 kaznenih prijava dragi moji prijatelji, 16.000 kaznenih prijava smo mi podnijeli za kriminal u pretvorbi i privatizaciji ovog društva. O tome hrvatska malo znade da je KRIM policija jako, jako puno ulagala zajedno sa Poreznom upravom, sa Financijskom policijom, sa Carinom čak sa ostalim institucijama i mi smo to sve dostavili DORH-u, a DORH je to odradio dio kako je odradio, nešto je procesuirano, mnogo to je optuženo ali ostalo je na sudstvu. Mnogi su ti predmeti ili još uvijek na sudstvu, vidim neki su u zastari neki su oslobođeni. E sad dragi prijatelji, ono što je meni obaveza zapravo se nameće sama po sebi iz odgovornosti prema našem zakonodavstvu, našem Ustavu, našoj javnosti da mi kao saborski zastupnici donesemo određeni zaključak ili čak da izmijenimo zakon gdje ćemo dragi naš glavni revizore Klešić, vas ovlastiti da vi tražite nakon što ste dostavili svoje izvješće DORH-u o potencijalno sumnjivim radnjama odnosno nepravilnostima da vas DORH ima izvijestiti vas, a onda vi nas svi zajedno u primjerenom roku od 6 mjeseci što su oni po tome napravili. Jer kada sada analiziramo proteklih 10 godina izvješća sva kada bi stavili, a to ćemo si dati druga, imamo određene mogućnosti mi u klubovima, posebno klub Hrvatskih suverenista da uzmemo desetodišnje izvješće iz revizija što ste sve i koliko puta tamo utvrdili da je nešto nepravilno. A kakav je epilog toga? Pa idemo pred hrvatskom javnosti tko je zakazao.

Pravni fakulteti, čak i forenzika, kriminalistika to sve daje.

Strahovito mi je žao u ovih 24 glavnih revizora, molim vas nemojte ih na tržište ostaviti, to su visokovrijedni ljudi koje treba zaposliti Zrinušiću.

Ti ljudi trebaju biti edukatori, zatim uopće ne znam di je problem zašto ste tražili ste 54, odobrili su vam 46 popuniti se. U svakom slučaju možemo ovo izlaganje završiti sa zaključkom, da moramo zakonski obvezati DORH, da vaše izvješće ne bude mrtvo slovo na papiru nego da nam kažu šta su učinili i kada nisu činili zašto nisu. Mi moramo naći sredstva, vidite koliko milijarda kuna odlazi, a nemamo mogućnost vežemo ruke ljudima koji trebaju nit su kadrovski opremljeni, niti prostorno, niti informacijsko-tehnički, a najbolje alate zakonodavno pravno imaju. Nema u Europi države koja ima bolje pravne alate za borbu protiv organiziranog kriminala. Mi sve to imamo i to Bogu hvala znadete kada smo zajedno smo radili, išli smo u Ameriku u Europu u Interpol sve što treba najbolja država za borbu protiv organiziranog kriminala, Amerika to mi imamo. I zato vam je ovaj klub 9 Slovenska ne bi drugačije došli, za drogu također, za financije trebaju posebni oblici borbe. E tu treba raditi na struci i zato ove ljudi suho su zlato i njih treba zadržat koliko košta da košta. Neka ima novaca, vidite da novaca ima i krade, ima ga toliko da se krade čak. Prema tome moramo naći model da te ljude zadržimo u interesu općeg dobra. Ja ću sada ove dvije minute sada ostaviti gospodinu Zekanoviću, ali vas molim moram ga pronaći vani. Tu čeka.

po Poslovniku bi trebao oduzeti riječ, ali. Poštovani kolega Zekanović molim vas budite bliže ubuduće. Evo samo jedna mala objekcija, neka makar bude koja sjedalica ispred vrata za nas koji ne možemo ući u sabornicu da ne moramo na nogama stajati. Nije teško, ali evo bilo bi bolje da imamo jednu foteljicu da možemo čekati ispred sabornice.

Poštovani potpredsjedniče utječite malo na gospodina Jandrokovića da se ovo promjeni jel ovo nema smisla, ne možemo ovako raditi, ne mogu ja ispred vrata čekati da uđem u sabornicu, a pola kolega neradnika nema ovdje. Ovo što imate reći možete reći na drugom mjestu, ja razumijem vašu frustraciju, ali nije vrijeme molim vas suzdržite se toga i držite se temi. Govorimo o reviziji, izvješću. Poštovani potpredsjedniče u redu. Evo kratko o reviziji. Već sam u replici rekao imamo ocjenu uzorno vladanje, dobro i loše i nakon toga nemamo ništa i to je ono što trebamo promijeniti. Ja ne znam na koji način to promijeniti osim npr. da DORH končano počne raditi.

Dobro ok, dakle očito onda DORH vi imate jedan kriterij za nešto što kod vas nije prošlo, DORH može reći to je ok jednostavno nemamo kapaciteta, nema smisla to pokretati pa se to i ne pokreće.

Poštovani glavni državni revizoru sa suradnicima i poštovani državni tajniče. Klub SDP-a će podržati Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2019. godinu. Ovo je jedno sveobuhvatno izvješće o radu Državnog ureda za reviziju, dan je pregled učinjenih financijskih revizija i revizija učinkovitosti za 242 subjekta na državnoj i lokalnoj razini. Na državnoj razini obavljena su financijska revizija i revizija usklađenosti poslovanja kod 25 korisnika državnog proračuna te je izraženo 14 bezuvjetnih i 11 uvjetnih mišljenja. Uvjetno mišljenje dobilo je Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna RH te pojedina ministarstva kao što je Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo poljoprivrede i graditeljstva i prostornog uređenja te Ministarstvo državne imovine. Revizijom su utvrđene nepravilnosti i propust u području planiranja i izvršenja plana, računovodstvenog poslovanja rashoda imovine i javne nabave. Znači samo ukratko nekoliko utvrđenih nepravilnosti koje se odnose uglavnom na ministarstva odnosno na korisnike državnog proračuna. Kod pojedinih korisnika proračuna podaci u glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama nisu istovjetni, zatim pojedini proračunski korisnici nisu se pridržavali upute za planiranje i računovodstveno revidiranje prihoda i rashoda iz eu sredstava te prihoda i rashoda kao i prijenosa eu sredstava drugim korisnicima nepravilno su evidentirani. Na temelju propisa javnih poziva proračunski korisnici financiraju provedbu određenih programa za udruge. Pojedini davatelji sredstava nisu obavljali terenske provjere nego samo kontrolu namjenskog korištenja sredstava uvidom u dokumentaciju i dostavljena izvješća. O obavljenoj kontroli dostavljenih izvještaja i dokumentacija nisu sastavljeni zapisnici. Zatim, dio roba i usluga nabavljen je bez propisanih postupaka javne nabave i u pojedinim slučajevima kod jednostavne nabave nisu primijenjeni postupci propisani unutarnjim aktima. Znači pred nama se sad, i zašto je bilo jutros moje pitanje kako napredujemo kao zemlja, dal i smo bolji u odnosu u zadnjih 10, 15 g. kada se jača Državni ured za reviziju, kada se jačaju sve institucije jer ulaskom i biti ravnopravan igrač na europskom tržištu je zapravo jačanje institucija ne samo jačanje institucija USKOK-a, DORH-a, svih drugih, PNUSKOK-a, Državnog ureda za reviziju, OLAF-a itd., znači jačanje institucija kako bi kvalitetno mogli koristiti EU sredstva. Znači to je sada neko razdoblje pred nama i to je rizik za Hrvatsku. To je rizik za Hrvatsku a ne pojedine, svakako treba procesuirati sve pojedinačne propise međutim ono što je pred nama sada je da 22, 23 milijarde eura su pred Hrvatskom za financiranje gospodarstva, za financiranje države, za financiranje poduzetništva. I kada netko iz Europe zapravo gleda šta se događa u Hrvatskoj i kada pogleda zapravo ovo izvješće Državnog ureda za reviziju, jednostavno će reći ok, stanite malo, da li vi zadovoljavate sve kriterije, uvjete da tih 23 milijarde eura u na rednih 7 g. ćete propisno potrošiti odnosno sukladno propisima i zakonima i zato sam i pitao uvodno glavnog državnog revizora, kako Hrvatska napreduje u zadnjih 10 g. i koliko sam zapravo uspio razumjeti, Hrvatska napreduje i to je bitna isto poruka jer ako ćemo mi sami sebi svaki dan govoriti kako ne valjamo, kako smo zapravo sve ono što su institucije, onda je veliki problem i u funkcioniranju cjelokupnog sustava a onda imamo ozbiljan problem korištenja EU sredstava. To je po meni mislim jedan od ključnih problema za Vladu i da jača te institucije, da sve što treba, vrlo brzo procesuira i da možemo koristiti cjelokupnu omotnicu EU sredstava jer nama jedini izvori i najvažniji izvor prihoda dolazi nam iz Europe za naredno sedmogodišnje razdoblje a u ovom izvješću ovdje Državnog ureda za reviziju, upravo se o tome govori, kako su sredstva odnosno pojedini proračunski korisnici nisu se pridržavali uputa o evidentiranju tih EU sredstava, o prijenosu tih Eu sredstava itd., itd., odnosno za javnu nabavu i zato je apel Vladi i svim institucijama da se zapravo i ekipiraju, da poprave sve ono što trebaju popraviti i zapravo da Hrvatska i slijedeće godine kao što je rekao državni revizor, ima određenog napretka i da zapravo počnemo koristiti u potpunosti omotnicu EU sredstava. Kada se vidi kako državni korisnici koriste Eu sredstva, onda kada pogledamo kakva su izvješća za lokalne jedinice, onda je još, percepcija je da je još stanje da je još gore. Od 75 lokalnih jedinica, znači 20 županija, grad Zagreb, 28 gradova i 26 općina, dano je 38 bezuvjetnih i 35 uvjetna rješenje, jedno nepovoljno mišljenje odnosno zanimljivo je da su 3 najveća grada, Zagreb, Split i Rijeka imaju uvjetna mišljenja odnosno a najlošije stanje je kod svih općina, od 20, njih 7 samo ima bezuvjetno mišljenje odnosno 19 ima uvjetno. Kada se ponovno pogleda zapravo šta je ono Državni ured za reviziju pronašao u tim općinama, onda su zapravo pogleda se nekakav utvrđene nepravilnosti, znači ono što Državni ured navodi, pojedine namjenski prihodi nisu utrošeni za propisane namjene nego za druge proračunske potrebe, najčešće se to odnosi na prihode od komunalnog doprinosa, komunalne naknade, spomeničke rente te zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Zatim poslovni prostori dani su na korištenje u zakup bez provedbenog javnog poziva odnosno natječaja ili bez obveze plaćanja zakupnine. Za neke poslovne prostore ugovori o zakupu su istekli a sa zakupcima nisu provedeni i zaključeni novi ugovori iako zakupci i nadalje koriste te prostore. Zatim obavljanje komunalnih djelatnosti izravno je povjereno pravnim i fizičkim osobama bez postupka javnih natječaja. Pojedine lokalne jedinice nisu propisale uvjete i kriterije procedure za dodjelu donacija za odabir programa odnosno projekta nisu proveden sukladno javnom natječaju te pojedine lokalne jedinice imaju iskazane značajne dospjele obveze i ukupni manjak prihoda i primitaka a plan načina podmirenja obveza i pokrića manjka prihoda i primitaka nisu donijele. Kada pogledamo zapravo koliko su nam jake institucionalno lokalna uprava zajedno sa županijama, zapravo vidimo da su oni u još lošijem stanju nego što je to razina korisnika državnog proračuna i u ovom kontekstu znači oni su još slabije pripremljeni za korištenje EU sredstava. Ako vidimo kako nas je u ovom djelu COVID-a zapravo pogodila da vrlo brzo lokalne jedinice mogu ostati bez značajnog djela prihoda, pogotovo od prihoda od poreza na dohodak, vidite kako se vrlo brzo, ove godine ne znam hoće li biti i slijedeće, npr. poreza na dobit itd., da jedini izvori sredstava i za državu i za lokalnu jedinicu u narednim periodima će zapravo biti EU sredstva a institucionalno, govorimo cijelo vrijeme jer Državni ured za reviziju ne progoni nikakvog pojedinca, oni brinu o sustavu, oni brinu o sustavu da cjelokupni sustav, svih onih koji koriste sredstva, napreduju i sad je percepcija nas da li napredujemo brzo, sporo, da li možemo bolje i ovo što je danas bilo pitanje, da li mi ovdje sa zakonodavne strane još trebamo nešto poboljšati, dati određen doprinos ili mijenjati određene zakonske okvire kako bise zapravo ne samo Državom uredu za reviziju nego svim ovim institucijama, pojačali ih da bi zapravo kao institucije bolje poslovale odnosno koristili ta EU sredstva. Bit će veliki problem ukoliko, a ja vjerujem da i Europska komisija čita ovo izvješće Državnog ureda za reviziju da se nakon nekog određenog razdoblja ukoliko se javlja određena pitanja i korištenje EU sredstava, RH će gubiti. To je onaj problem što ovdje moramo gledati i sliku RH u cjelokupnom ovom procesu. Svakako ovdje je bilo danas govora od kolega da je Državni ured za reviziju obavio i financijsku reviziju 45 političkih stranaka i 6 nezavisnih zastupnika kojim su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje za 2018. g. i obavljena je provjera, dostavljena godišnjih izvještaja kojima su mandati u tijeku te obavljanje financijskih izvještaja političkih stranaka i nezavisnih zastupnika. Osim navedenog, obavljen je i uvid u financijski izvještaj za 43 izvan parlamentarne političke stranke i ono što je bitno da su u ovom jednom moru nepovjerenja hrvatskih građana prema svim institucijama političke stranke ipak dovele u red svoje financije. Ukoliko ima određenih nepravilnosti, te nepravilnosti se trebaju ispraviti, ukoliko se, da li se radi o računovodstvenim nepravilnostima. Ali kada gledate danas kako stoje političke stranke, barem prema izvješću Državnog ureda za reviziju jel, stoje bolje i od države, stoje bolje i od institucija, znači ipak su se tu napravili određeni pomaci. Znači ipak su određene preporuke i ovo što je bilo danas govoreno, političke stranke prihvatile to i zato ne vidim razloga da sve ove institucije i državne institucije i institucije na lokalnoj razini prihvate preporuke Državnog ureda za reviziju i da imamo slijedeći put bolje izvješće. Zahvaljujem još jednom. U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka poštovana zastupnica Sandra Benčić, izvolite.

Zahvaljujem se i još jednom zahvaljujemo na predstavljanju ovog izvještaja. Ono što iz ovog izvještaja možemo nepobitno zaključiti da se u velikom dijelu subjekata koji su bili podvrgnuti reviziji neodgovorno i nepravilno trošila su proračunska sredstva. Tako primjerice, posebno je zabrinjavajuće da javne ustanove koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode iako su prema financijskom planu imale osigurana sredstva, nisu ulagale ta sredstva namjenski u zaštitu, održavanje i očuvanje zaštićenih područja, što naravno nam ukazuje na to da se parkovima prirode upravlja kao potrošnim turističkim resursom koji služi isključivo na micanju profita umjesto da se ulaže tamo gdje se treba ulagati, a to je zaštita prirode i područja koja su pod zaštitom. Umjesto, dakle toga da ulaže u to što im je bila primarna funkcija, te javne ustanove odobravale su primjerice donacije humanitarnim organizacijama, sportskim društvima, udrugama za organizaciju različitih manifestacija bez utvrđenih kriterija, bez mjerila, bez postupka, bez provođenja javnih natječaja za dodjelu tih sredstava. I šta nam to govori? Govori nam o jednoj shemi odnosno dijelu cjelokupne sheme kako zapravo klijantelistička mreža u Hrvatskoj funkcionira. Zašto? Ko postavlja i ko zapravo bira čelnike tih javnih ustanova? Zna se. Ko su te, ko su čelnici tih sportskih organizacija i vrlo često humanitarnih organizacija na lokalnom nivou koji bez natječaja dobivaju ta sredstva? Isto tako se zna. A prosječna hrvatska obitelj si ne može priuštit 4 ulaznice za jedan od nacionalnih parkova jer ih to košta koliko ih košta hrana za tjedan dana, ako ne i više. Zašto ne može? Zato što se mora bankomat punit da bi se iz tog bankomata preljevala sredstava lokalnim moćnicima koji su opet postavljeni po načelu zna se. Posebno nas zabrinjava nalaz revizije za lučke uprave. Znači, lučke uprave prvo nisu donosile Godišnji plan dodijele koncesija. Ja se pitam ko, dal će odgovorat, dal će odgovarat po Zakonu o koncesijama? Dakle, ne donesu plan dodijele koncesija, a daju koncesije za gospodarsko korištenje lučkog područja i zaključe Ugovore o koncesiji i to, te koncesije dodjeljuju na zahtjev bez prethodno donesene odluke upravnog vijeća, ne obavljaju nadzor rada, niti izvršavanja plana i programa ovlaštenika koncesije, niti o tome podnesu izvješće upravnom vijeću. Državni ured za reviziju kaže, dakle da bi to cijelo područje obveze i naplate prihoda od lučki, pristojbi i naknada, te naknada od koncesija, trebalo jasnije i preciznije urediti. Imali smo tu priliku prošli tjedan kada smo govorili o, o, o problemima naplate koncesije, o tome da Hrvatska dobiva u proračun izrazito malo sredstava s obzirom na bogatstvo javnih resursa i javnih dobara koje daje, niste htjeli prihvatiti niti jedan amandman. Sada ovdje imate ponovno nalaz Državne revizije koji vam govori da gubimo novce jer nismo dobro regulirali to područje. Ja se pitam koliko će sad, koliko će sad ljudi koji su na čelu upravnih vijeća i koji su na čelu lučkih uprava, koliko će njih zbilja dobiti otkaz zbog toga što ne donose ono osnovne dokumente koje po zakonu moraju donosit i ne slijede proceduru Zakona o koncesijama, niti Zakona o koncesijama na pomorskom dobru? Nadalje, koncesije na autocestama. Dakle, za dvije koncesije autocesta Zagreb-Macelj i autocesta Istarski ipsilon, što je utvrđeno? Prvo, utvrđeno je da u ministarstvu ne postoji dokumentacija na temelju koje je dana koncesija. Mislim, ja se moram pitat kak je to moguće? Kako je moguće da ne postoje podloge na temelju kojih se uopće išlo u koncesiju? Znači, prvo nema dokumentacije. Opet pitam, da li će netko za to u ministarstvima odgovarat? Drugo, dakle državna, Ured za Državnu reviziju vam kaže da je greška što je država preuzela čitav rizik, osnovni rizik projekta i autoceste Zagreb-Macelj i Istarskog ipsilona, a to je pad prihoda od prometa. I sad, vama se to možda, ne znam, 2004. činilo kao smiješno jel, šta imamo turizam, idu turisti, pa okej bit će prometa. Istu tu klauzulu imamo i u koncesijskom Ugovoru za aerodrom. Šta ćemo napraviti sa proračunom za 2021., koliko ćemo love morat iskeširat koncesionarima zbog pada prometa na autocesti Zagreb-Macelj, Istarskom ipsilonu i na aerodromu zagrebačkom? Koliko je to sredstava? A govorite s druge strane da trebamo rezati neke troškove, da trebamo primjerice ojačati konkurentnost gospodarstva na leđima radnika kojima idete mijenjat Zakon o radu i kojima idete još više olakšavat mogućnost otpuštanja radnika, dok s druge strane novci koji bi možda ti poduzetnici trebali se uzimaju zato da bi se pretakali kroz ovakve loše ugovore pojedinim, pomno naravno biranim koncesionarima, biranim po načelu zna se. Još želim naglasiti da, osim što poklanjamo te novce u takvim ugovorima šakom i kapom, da smo prošli tjedan ovdje govorili o važnosti toga da Sabor može na temelju utvrđene povrede gospodarskog interesa RH krenuti u izmjene zakona o koncesijama. Vi ste tvrdili da ne trebamo staviti gospodarski interes u taj članak zakona. Rekli ste da to možemo i ovako i onako napraviti, ja ću sad to testirati. Ja ću testirati da li možemo na temelju nalaza Ureda državne revizije, da li možemo pristupiti izmjeni koncesijskih ugovora svih koji sadrže klauzulu gdje je RH, odnosno građani RH su preuzeli rizik pada prometa. Dakle, nama rizik, a koncesionaru profit pa ćemo vidjeti da li smo trebali dodati taj gospodarski interes u zakon ili nismo i da li će nam vladajuća većina ovdje dozvoliti da mijenjamo evidentno štetne ugovore koje plaćaju građani, obrtnici, samozaposleni, poduzetnici u ovoj Hrvatskoj iz svog džepa zato jer propuštamo regulirati ono što se regulirati mora. Još dodatno, porez svih problema koje imamo sa siromaštvom u Hrvatskoj, pored činjenice da smo jedna od zemalja koja ima najveću stopu rizika od siromaštva u EU, koju strategiju mi ne provodimo? Ne provodimo strategiju borbe protiv siromaštva jer baš ta nam od svih onih 140 koje imamo, baš ta nam vjerojatno ne treba. Znači od 10 mjera, učinkovito se provela jedna. Mislim, strategija već sad izlazi ove godine, ako se ne varam, 2020. Provela se jedna do 2018., a niti za 2018. se nije napravio plan i program, a da ne govorim o načinu financiranja provedbe mjere iz te strategije. Provedba mjera iz strategije borbe protiv siromaštva je bila ključna za ostvarivanje ona 3 cilja Europe 2020 od kojih je jedan bila, bilo pitanje uključivosti, odnosno Europe koja uključuje, odnosno smanjenja siromaštva jer je plan bio smanjiti siromaštvo na razini EU za minimalno 20 milijuna ljudi. Koliko smo mi tome doprinijeli? Ništa. Nula. Imamo dakle nalaz državne revizije koji to potvrđuje. Ono što je pitanje tko će snositi političku odgovornost za to? Tko će snositi političku odgovornost da se nisu doveli planovi za provedbu te strategije? Tko će snositi poslovnu odgovornost, dakle odgovornost od državnih službenika koji su trebali na tome raditi, a nisu radili i da li će itko? Ono što zapravo svi ovdje pokušavamo naglasiti je, da kada pogledamo sve ove brojke, kada pogledamo sve one nalaze, da se moramo zapitati koliko je to nas ukupno koštalo. Mene bi, konkretno zanimalo, zaista vidjeti podatke, samo na primjerice, temelju ovih štetnih ugovora o koncesijama na autocesti Zagreb-Macelj i Istarskom ipsilonu. Kolika je, koliki je potencijalni gubitak državnog proračuna za 2021. ako će se koncesionari pozvati na tu klauzulu i tražiti da im platimo pad prometa? Zanima me za svaku od stavki koje su utvrđene kao, bilo da su, nisu u skladu sa zakonom, bilo da se radi o nepravilnostima, zanima me kolika je objektivna šteta i kolika je moguća izmakla dobit RH u smislu proračuna. Jer, kada bi mi pročešljali, recimo, 5 godišnjih nalaza revizije i zbrojili izmaklu dobit i objektivnu štetu, ja se dam okladiti da bismo dobili iznos kojim bi mogli nadoknaditi velike gubitke koje imamo, primjerice unutar Covid krize. Sve zbog propuštanja da se regulira i sve zbog toga što se zanemaruje, čak i kad imate [[Upadica: Vrijeme.]] dobre primjedbe od strane oporbe, što se zanemaruje propustiti zaštititi

Evo, na početku želio bih se zahvaliti zaista na ovom izvještaju za koji ste dobili zaista pohvale i za koji mogu reći s ovog mjesta da ste potvrdili svoju neovisnost, dakle onu vašu temeljnu odliku, rekao bih tako, gdje ste nepristrano izvještavali o svemu onome što ste u svojim revizijama utvrdili. To je izuzetno važno za hrvatsku javnost i to je izuzetno važno za ovaj Visoki dom, da imamo u percepciji, da sve ono što ste napisali, da ste napisali profesionalno, da ste napisali bez predrasuda i da ste kao dokument nama dostavili da o njemu raspravljamo kako ... [[Govornik se ne razumije.]] svi zajedno poboljšati stanje institucija u RH i na tome vam se zaista zahvaljujem. Čuli ste i s kolega iz oporbe, kad vas oni hvale, onda zaista možete biti ponosni na svoj rad. Mi, isto tako ćemo dati doprinos tome da vas pohvalimo i da zaista vas, na neki način ohrabrimo da i dalje radite kvalitetno svoj posao i da sve institucije koje uslijedu dalje sa vašim izvještajima trebaju postupati da ih ohrabrimo da postupaju, isto tako, neovisno i profesionalno kako bi zaista poboljšali stanje u našoj državi. Mi smo mlade demokracije, država u razvoju i to trebamo gledati na taj način, da nismo, da nije ovdje samo u pitanju ovaj, kriminal, kao što neki vole reći, nego da je tu edukativno pitanje gdje se i sa ovim vašim preporukama, moramo svi suočiti, moraju se suočiti i čelnici dakle na svim razinama države, u javnim poduzećima, da poboljšaju rad svojih institucija i da što učinkovitije raspolažu sa javnim dobrima i javnim novcem. Tako možemo reći da evo, ove godine smo dobili izvještaj za 2019. g., obuhvaćeno je ako se ne varam, ako sam dobro iščitao, 418 revizija i obuhvatili ste oko 1100 subjekata na državnoj i lokalnoj razini. Dakle obuhvaćene su financijske revizije državnog proračuna i svih njegovih korisnika, lokalnih jedinica, njihovih korisnika, trgovačkih društava, nacionalnih parkova, parkova prirode, neprofitnih organizacija, lučkih uprava, studentskih centara, sportskih udruga i političkih stranaka. Pa evo, bitno je reći da zaista u tom obilnom poslu, napravili ste zaista jedan dobar pregled i dobar presjek svega ono što ste radili i ja bih iz ovoga pridružio se ocjeni kolege iz SDP-a da ipak država ide naprijed, da se više uvažavaju vaše primjedbe, vaše upute i rekao bih da bez obzira na manjkavosti koje ste pronašli u svojim izvješćima, da ipak vaš utjecaj i vaše preporuke su sve jače, sve snažnije i dobro je da se ozbiljno uvažavaju, dakle da ozbiljno uvažavaju čelnici lokalnih, državnih i javnih poduzeća ove vaše preporuke i da ispravljaju iz godine u godinu apsolutno svoje poslovanje. To nas sve zajedno veseli i evo, apeliram i na one koji obnašaju dužnost i koji su obuhvaćeni vašom revizijom, da zaista se ozbiljno posvete ovim vašim primjedbama i da u slijedećoj nekakvoj reviziji a vi ste rekli definitivno da je jedan od dakle kriterija za buduću reviziju je da morate provjeriti ono što ste radilo u prethodnoj reviziji, da se ozbiljno prihvate posla i da isprave greške koje ste vi dakle pronašli i na koje ste upozorili. Isto tako, obavljene su i revizije učinkovitosti koje su obuhvaćene sve ove aktualne teme kao što revizija centraliziranog obračuna plaća, koncesijskih ugovora autocesta o kome je ovdje nešto bilo i riječi te mjere i aktivnosti za ublažavanje siromaštva u RH. Sada kad radite, evo ja ću se malo na Istarski ipsilon referirati, kolegica Benčić je tu nešto rekla oko toga, dakle, vi kad radite ovu reviziju, vi ste ovdje na kraju. Kontekst cijelog dobivanja koncesije je negdje davne '95. g. bio, dakle taj kontekst i današnje stanje ovo što ste gledali su sasvim drugačije dvije pozicije. Dakle, od početka kada smo bili '95. g. praktički na kraju rata za samostalnost RH, kada apsolutno nitko nije htio doći ulagati u RH jer smo bili praktički ratna zona, počeo se graditi Istarski ipsilon, mogu vam reći da je donio izuzetno velikih benefita za gospodarstvo u Istri a kad je u Istri onda i u RH, gdje smo vidjeli i ovih dana u ovoj COVID krizi da su poslovale dvije, tri županije koje su auto destinacija, koje su dobro povezane autocestama u RH i koje su iznijele da tako mogu reći sav ovaj teret zahtjevne turističke sezone, da njih nije bilo, ne bi imali apsolutno ni takvih rezultata u toj cijeloj priči, normalna stvar da uvažavamo apsolutno vaše primjedbe koje ste dostavili, dakle ovo što sam sad rekao ne umanjuje ovaj vaš nalaz, dapače, trebaju se sve vaše primjedbe uvažiti, dakle otkloniti ove nepravilnosti koje ste uočili na što brži mogući način tako da sve bude u najboljem redu ali htio sam reći, definitivno da su neki procesi počeli davnih godina kada su bili sasvim drugačije okolnosti od ovih danas koje imamo, na to moramo voditi računa jer lako je sada ono što se kaže popovati sa druge strane kao što smo i danas čuli, treba vidjeti i ovaj benefit i siguran sam da ako stavite benefit i autoceste Zagreb-Macelj i ako stavite ono što se kaže pod račun i podvučete crtu, puno je više benefita su te ceste donijele RH nego štosu štete donijele kao što bi htjeli neki kolege iz oporbe reći.

Isto tako treba reći i to da od izuzetnog značaja bi trebalo biti ono što je državni revizor i utvrdio obavljajući reviziju ministarstva i javnim poduzećima do lokalnih jedinica, neprofitnih organizacija do političkih stranaka da se ove stvari isprave da svi zajedno u slijedećem izvješću vidimo da vi imate jednu snagu i da definitivno možete iznijeti taj jedan rekao bih, jednu težinu za što veću uređenost RH u slijedećem razdoblju. Isto tako treba naglasiti da se i promijenio Zakon o Državnom uredu za reviziju, mi smo ga donijeli prošle godine i njime su između ostalog, po prvi puta propisane sankcije za one subjekte i njihove čelnike koji ne postupaju po nalozima i preporukama državnih revizora. To je nadajmo se, jedan mehanizam koji će pridonijeti tome da subjekti revizije počnu ozbiljno shvaćati što i državni revizori nalažu te da trebaju obaviti odnosno da postupe po njihovim nalozima jer se protivno zakonom propisuju sankcije i to za subjekte od 20 do 50 000 kn, za čelnika od 2 do 20.000 kuna, to su zaista niske kazne, ali evo bolje i to nego što smo imali do prije godinu dana. Htio bih još napomenuti da cijeli ovaj posao obavlja samo 240 revizora, ovo što smo sada rekli, da imaju i novih zadaća koje su stavljene u nadležnost ureda i na problematiku nam je ukazao glavni državni revizor u vezi zapošljavanja novih djelatnika, a isto tako definitivno treba osnažiti kadrovski i nadasve financijski. U svakom slučaju Klub zastupnika HDZ-a će u potpunosti podržati ovo izvješće i još jednom se zahvaljujem na predanom radu u cijelom Uredu za Državnu reviziju RH. Sljedeći će u raspravi o Izvješću o radu Državnog ureda za reviziju za 2019. godinu sudjelovati poštovani zastupnik Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Izvolite gospodine Troskot. Poštovani gospodine glavni revizoru, suradnici i poštovani građani RH koji nas pratite putem ekrana. Što se tiče kluba Mosta mi ćemo dati podršku izvješću Državne revizije iz 2019. godine i htio bih vam se još jednom zahvaliti na vašem trudu i radu. Ova podrška je samo dodatna potvrda kluba Mosta Državnom uredu za reviziju koju smo izglasali na Odboru za financije. Vezano za ovo izvješće, htio bih se samo fokusirat na dva ugovora o koncesiji za financiranje i izgradnju autoceste Macelj i Istarski ipsilon i tu izraziti nekakve stvari koje smo uočili koje su prijeko potrebne za ekonomsku i općenito financijsku investicijsku klimu u RH, ali i suživot općenito.

Te ceste su mogle biti izgrađene bez iti jednog auta, a RH bi na temelju ovih nepovoljnih ugovora plaćala visoke iznose novca, a što zapravo i danas plaća.

O čemu se radi? Vidimo da je jedno neredovito plaćanje koncesijske naknade koje je zadnje bilo plaćeno u 2011. godini u iznosu od 2,5 milijuna kuna, međutim zadnje projekcije govore da bi ta koncesijska naknada trebala biti dodatnih 107 milijuna kuna. Ako uzmemo u obzir da se prvo naplaćuju krediti od banaka, zatim određeni zajmovi za naknade za smanjenje prometa uviđamo da postoji veliki rizik da do 2032. godine dokle traje koncesija državni proračun neće dobiti svoje novce koje mu po ugovoru pripada. Točka broj 2, značajan dio projekta se financira iz državnih subvencija, što znači da su do sada državne subvencije plaćene u iznosu PDV-a u iznosu od 575 milijuna kuna, a ministarstvo nije nikada utvrdilo prije sklapanja tog samog ugovora, niti planiralo koliki bi taj iznos subvencija po tom ugovoru trebalo biti. Po nekakvim projekcijama koji je dao Državni ured za reviziju do kraja ugovora o koncesiji državni proračun bi trebao biti smanjen za dodatnih milijardu kuna. Vidimo slabu naplatu naknada i brzopotezno plaćanje subvencija i ono što je tu bojazan jest da je ta jedna milijarda kuna koja je navedena u izvještaju Državne revizije upravo nešto čime će se smanjiti i financijska omotnica iz EU ako i uspijemo povuć te novce. Pod broj 3, prilikom donošenja odluke o dodjeli koncesije nije bilo javno prikupljenih ponuda, a tu je problem iz razloga što je tada bio važeći Zakon o koncesiji iz 1992. godine, što je i izvijestio Državni ured za reviziju. Dakle, nije bilo niti javnog prikupljanja ponuda, niti javnog natječaja što dovodi do pitanja i potencijalno protuzakonitu radnju jer nisu sve stavke bile ispunjene. Pod broj 4, naknada za promet, društvo je dužno ministarstvu dostavljati dokumente kao podlogu i obračun za tu naknadu. Ono što jest istina je da ministarstvo provodi odnosno korigira i provjerava obračun te naknade, međutim ne provjeravaju se podloge na temelju kojih se obračunavaju tako visoki iznosi naknada, u ovom slučaju govorimo o 195 milijuna kuna. Nadalje, iz nepoznatih razloga društvo je promijenilo amortizacijsku stopu na obračun koncesije, obračun amortizacije utječe na račun dobiti i gubitka, a račun dobiti i gubitka utječe i na izračun naknade koja onda tereti proračun, ni na te stvari nisu bila stavljena pozornost. Vezano za Istarski ipsilon također ne postoji dokumentacija.

Da li ćemo onda svim koncesionarima dopuštat takvu jednu utakmicu da ne trebaju uopće plaćati svoje koncesijske naknade što je i vidljivo iz Istarskog ipsilona i autoceste Zagreb-Macelj. Druga stvar koja je isto upitna zbog nepoznatog razloga ovaj koncesionar ne mora uopće plaćati porez na dobit. Zašto? Tri država odnosno državni proračun je dala predujam u iznosu od 114 milijuna kuna koji koncesionar ne mora vratit. Zašto? Na kraju dana imamo i nešto što se zove financijski doprinos i voljeli bismo ukazat građanima RH da hrvatska vlada besplatno kreditira Istarski ipsilon i do sada je uplatila već 3,5 milijarde kuna, nadalje ne naplaćuju se koncesije na taj rad, ne naplaćuju se porez na dobit i ne naplaćuju se predujmovi koji su do sad već dosegli iznos od 114 milijuna kuna. U samoj nekakvoj analizi i nekakvoj sumi ovog izvještaja postavlja se pitanje zbog čega ovakva financijska pogodovanja za projekte koji nemaju niti financijsku podlogu, nije odrađen javni natječaj i niti se poštuje Zakon o javnoj nabavi vezano za 3 ponude, što zapravo nepotrebno stavlja jedan dojam mističnosti na selekcijski odabir dobavljača. Autocesta Macelj i Istarski ipsilon nije zapravo stavljanje krivnje na nikoga u ovom zakonodavnom tijelu iz razloga što one predstavljaju potencijalne afere kao što je Janaf i od nacionalnog interesa jest da se te afere ne dogode i zato je bilo upućeno pitanje danas glavnom državnom revizoru šta je to šta mi kao zakonodavno tijelo možemo napravit, dal je to možda veći pritisak na DORH koji je slijedeća instanca jednom kada se predaju ti financijski rezultati da se spriječe ovakve afere u javnosti i da jednostavno je od nacionalnog interesa da, da se to, da se takve stvari ne događaju. A zašto je to važno? Važno je to za naše unutarnje odnose. Važno je to za naše, našu gospodarsku klimu, investicije koje gledaju vanjski poduzetnici iz inozemstva, iz EU-a, iz SAD, Kanade i ostalih razvijenih zemalja i ovakve stvari sigurno zaobilaze Hrvatsku u kratkoročnoj i dugoročnoj budućnosti. Nadalje, tu su, tu je i financijska omotnica koja, koja nam potencijalno dolazi i bilo bi bez veze da ove novce koje smo dobili od EU-a da moramo plaćat ovakve rupe u proračunu za ovakve projekte gdje nismo bili promišljeni, a s druge strane te novce ne dat možda u obrazovanje naših mladih, otvaranje novih poduzeća, otvaranje vrtića, škola i sve ono što je prijeko potrebno za razvoj društva. I u tom smislu, dakle u tom smislu ovakve afere da se ne dogode su prijeko potrebne i nužne i za naš suživot općenito. U svom izlaganju ste samo iskoristili sintagmu jači pritisak na DORH, ne bi bilo dobro da neko od nas može raditi pritisak na DORH, mislim da se neke stvari i događaju zbog pritisaka koji su totalno nelegitimni. Slijedeća u ime Kluba zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a poštovana zastupnica Dalija Orešković, izvolite. Pa smatram da je Državni ured za reviziju jedno od možda najznačajnijih državnih tijela čiji rad bi mogao i trebao omogućiti učinkovitu borbu protiv korupcije. Ali daleko smo od tog cilja i ostat ćemo daleko ukoliko ne pristupimo, redefiniranju ovlasti, zadataka, pa i rezultata rada ovog tijela. Ovo izvješće je jedno u nizu, vrlo je slično svim prethodno podnesenim izvješćima. Vrlo je suhoparno, u njemu se zbirno navode financijski podaci o nekolicini onih proračunskih korisnika koji su bili subjektom nadzora u pojedinoj godini. Zbog građana koji ovo gledaju, a ne znaju kako sustav funkcionira, potrebno je naglasiti, dakle nadzorom su svake godine obuhvaćeni samo neki, a ne svi. Drugim riječima, sustav provjere ne funkcionira. Državni ured za reviziju nema kapacitete, nema alate za sustavnu, koordiniranu, kontinuiranu provjeru. Ovakva kakva je, provjera koju radi Državni ured za reviziju ciljano je u sistem ugrađena kao selektivna i to je problem broj jedan. Problem broj 2 je to što je ona sadržajno promašena. Što je cilj sukladno onome što i sam glavni državni revizor u ovom izvješću navodi? Kaže da je cilj utvrđivanje jesu li financijski izvještaji sastavljeni u skladu sa propisima, a onda istovremeno kaže da kod onih korisnika kod kojih su utvrđene neke nepravilnosti vrlo često se radi o tome da imamo kontradiktornosti u samom zakonodavstvu, pa se onda daju preporuke kada se utvrđeno činjenično stanje ne može povezati sa odredbom bilo kojeg konkretnog propisa ili unutarnjeg akta nekog pojedinog državnog tijela, pa onda državna revizija procijeni da bi provedba preporuke koju državni ured daje imala pozitivan učinak na povećanje transparentnosti poslovanja. Zatim državni ured utvrđuje neusklađenost ili neujednačenost zakona i to je jedan od razloga zbog kojih različiti proračunski korisnici različito postupaju i iz godine u godinu mi vidimo slične rečenice u izvješćima Državnog ureda za reviziju. Kaže se ovako na str. 13, određeni proračunski korisnici osim sredstava iz državnog proračuna ostvaruju i značajne vlastite prihode. E sad, nadležna ministarstva za te proračunske korisnike dužni su nadzirati ostvarenje i trošenje tih vlastitih prihoda i povodom toga donijeti Pravilnik. Ali gdje je problem? Pa problem je u tome što većina ministarstva nije niti donijela Pravilnik kojim bi bila određena mjerila i načini korištenja vlastitih i drugih prihoda kojima nije utvrđena za namjena. Državni ured za reviziju kaže da odluku o načinu korištenja tih vlastitih prihoda ne bi trebalo u potpunosti prepustiti samim proračunskim korisnicima. I mi sada tražimo izvore korupcije. Pa evo vam je, to je izvor korupcije kojeg apsolutno nitko ne kontrolira. Skrenut ću pozornost na još jedan detalj, na str. 15, kaže se ovako postoje proračunski korisnici državnog proračuna kojeg nazivamo tzv. korisnicima treće razine, a to su ustanove u zdravstvu, muzeji, kazališta i druge ustanove u kulturi nacionalni parkovi i parkovi prirode, sudovi, zatvori, centri za socijalnu skrb, sveučilišta, fakulteti, visoke škole, veleučilišta, javni instituti i dr. I sad obratite pozornost, zbog velikog broja navedenih proračunskih korisnika, njihovi financijski planovi nisu iskazani u državnom proračunu pojedinačno po korisniku nego u okviru zajedničkih proračunskih glava u proračunu nadležnog ministarstva. A Ministarstvo financija nema podataka o pojedinačnim financijskim planovima i izvršenju tih financijskih planova uključenih u zajedničke proračunske glave. Navedenim podacima raspolaže nadležno ministarstvo koje sudjeluje u izradi i usklađivanju njihovih financijskih planova. Drugim riječima, crna rupa kroz koju se sakrije sva korupcija koju u ovoj državi očito netko želi sakriti. Također, jedan mali detaljčić sa strane 17., revizijom je također, uočeno da u poslovnim knjigama, zamislite, u poslovnim knjigama pojedinih subjekata nije evidentirana određena imovina. Riječ je o državnoj, o javnoj imovini, najčešće se to odnosi na udjele u trgovačkim društvima i određena potraživanja, a pojedini korisnici proračuna u poslovnim knjigama imaju i evidentirana potraživanja koja su nenaplativa pa ako želite pronaći trag i posljedice korupcije koja se već dogodila, evo, to je izvor od kojeg treba krenuti. Želim skrenuti pozornost da ne možemo iz godine u godinu čitati ovakva izvješća, usvajati ih, a ne poduzimati ništa. Ne dopustimo da i ovaj Sabor napravi ovakvu neoprostivu grešku. Želim također, istaknuti da je jedan od problema taj što građani korupciju doživljavaju apstraktno i kada je nešto otuđeno iz javnog proračuna, a pogotovo kada se radi o iznosima od nekoliko milijuna, nekoliko stotina milijuna, nekoliko milijardi, građanima je vrlo teško to povezati s nečim što je oteto iz njihovih džepova. A upravo se o tome radi, dakle, svaka kuna koja je utrošena nenamjenski, koja je utrošena krivo, da ne kažem da za svrhovitost utroška proračunskih sredstava nitko nikada nije odgovarao, oduzima kvalitetnu javnu uslugu na kojoj bi građani imali pravo. Da se svi ovi silni milijuni i milijarde nisu utrošili u nečije privatne džepove nego su otišli u kvalitetnu zdravstvenu skrb, u škole, u bolnice, u sve ono što čini javni sektor, mi bismo danas bili jedna poprilično prosperitetna zemlja. I kako pronaći izlaz? Dakle, ja ne dvojim da u Državnom uredu za reviziju rade pošteni, časni, savjesni i marljivi ljudi, ali okvir je takav da sa ovakvim ustrojem i sa ovakvim ovlastima, korupcija se zapravo dobro čuva i dobro štiti. Ja se zato zalažem za jednu moćnu, puno moćniju državnu reviziju od one koju imamo sada. Državnu reviziju koju bi u njihovom radu pomagala druga državna tijela, kao zainteresirani građani i javnost. Puno se govori o transparentnosti u ovom Saboru, no transparentnosti očito nema ili barem ne namjere da se ona uvede. A vrlo je jednostavno. Naprosto uvedite punu fiskalnu transparentnost svih korisnika javnih proračuna. Kad kažem svih, doista mislim svih, pa i ovih koje sam maloprije nabrojala, tzv. korisnika treće razine. Sve što se plaća javnim novcem treba biti u jednom jedinstvenom preglednom formatu dostupno svim građanima RH. S jedne strane uplate, s jedne strane isplate. Veća je opasnost da će se korupcija dogoditi u državnim tijelima koje nitko trenutno nema na radaru, kao što su to razno razne agencije, a raspolažu sa velikim financijskim iznosima, nego u jednom maloj općini, dakle puna fiskalna transparentnost trebala bi biti i glavna tema strategije suzbijanja korupcije o kojoj sam već nekoliko puta govorila u ovom Saboru. Prema tome, ukoliko ne pristupimo tome da sustav počnemo mijenjati iz temelja uključujući ovlasti i zadatke nadležnih državnih tijela, naprosto ćemo generirati iste one probleme o kojima sporodično govorimo danas. U slučaju kada se otkrije neka afera koja 3 dana zauzima svjetlo pozornice i interes medija, a nakon toga sve padne u zaborav i država koruptivno nastavi funkcionirati kao što je funkcionirala i do sada. Sljedeća u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovana zastupnica Ružica Vukovac.

Dakle, Državni ured za reviziju je Ustavom RH uspostavljen kao najviša revizijska institucija RH. Obavlja reviziju financijskih izvještaja i poslovanja subjekata revizije utvrđenih zakonom, provjerava usklađenosti njihovog poslovanja s mjerodavnim propisima, ocjenjuje ekonomičnosti, djelotvornosti i svrsishodnosti upravljanja javnim sredstvima te daje naloge i preporuke radi otklanjanja nepravilnosti unaprjeđenja poslovanja. U izvješću možemo pročitati kako je rad Državnog ureda za reviziju usmjeren prema dobrom upravljanju u javnom sektoru, transparentnosti, javnoj odgovornosti te djelovanju u interesu građana. Vrijednosti koje si je ured zacrtao predstavljaju polazište ili smjernice koje određuju postupanje Državnog ureda za reviziju i njihovih zaposlenika, a odnose se na samostalnost, neovisnost, integritet te odgovornost i pouzdanost u rad Državnog ureda za reviziju te profesionalnost, odgovornost, nepristranost, savjesnost i etičnost te timski rad zaposlenika. U Klubu zastupnika Domovinskog pokreta provjerili smo jesu li u Državnom uredu za reviziju uspjeli u onome što su naumili. Iznimno važan segment ovog izvješća odnosi se na koncesijske ugovore i autoceste. Stanje je katastrofalno. RH ne posjeduje ugovore za koncesije svojih vlastitih autocesta. Revizija za autocestu Zagreb-Macelj zapravo nije niti provedena, ne daje nam nikakve brojke niti konkretne pokazatelje pa stroga smatramo da bi taj dio izvješća u cijelosti trebalo odbaciti. A za Istarski ipsilon izvješće pokazuje da RH vrlo vjerojatno u velikim financijskim gubicima pa se postavlja pitanje da li je od ovih koncesija RH ima ikakve koristi ili samo navedene gubitke? Dakle, Istarski ipsilon, ugovor je sklopljen na razdoblje od '95. do 2019., RH se obvezala otkupiti zemljišta na trasi autoceste, izmjestiti svu komunalnu infrastrukturu, financirati izradu idejnog projekta, ishoditi lokacijske dozvole, izgraditi 12 km jednog kolnika, prepustiti na upravljanje već postojećih 48,2 km dionica, dati na upravljanje tunel Učku. Koncesionar je u međuvremenu izgradio još 96 km s dva kolnika a po ugovoru je morao izgraditi ukupno 144 km. Preostalih 48 km je samo s jednim kolnikom. Koncesionar je u to uložio ukupno 4,5 milijardi kuna a taj je novac pokrio kreditima koji se isplaćuju iz financijskog doprinosa. Zanimljivo je što znači riječ financijski doprinos. Navodi se da je do konca 2018. to doprinos državnog proračuna RH i da je iznosio nevjerojatnih 3,5 milijarde kuna kao da je i posljednjih 10 g. taj doprinos činio 57% izvora koncesionara, vjerujem kako se mislim prihoda koncesionara. Nameće se pitanje, ako smo dali sve nabrojeno ranije, dakle tunel Učku, 12 km kolnika, otkupili zemljište, izmjestili svu komunalnu infrastrukturu o svojem trošku i k tome još dali 3,5 milijarde doprinosa od ukupno 4,5 milijarde koje je koncesionar uložio, postavlja se pitanje zašto smo uopće tu autocestu davali u koncesiju i koja je korist RH od te koncesije ako je taj doprinos iznosio 57% prohoda koncesionara a povrh toga tu su i cestarine koje plaćaju građani, zašto RH nije sama upravljala tom autocestom? No to nije sve. I financijski laik poput mene jasno vidi onu preostalu jednu milijardu koju je ipak koncesionar trebao sam uložiti, on vraća ostalim iznosima, prihodom od cestarina taj dio svi razumijemo, zatim temeljenog kapitala valjda društva koncesionara, predujma RH u iznosu od 14 milijuna kuna, dakle još smo im dali i njih povrh prethodno spomenutih 3,5 milijarde. Dakle, ukupno je to preko 3,6 milijardi. Napominjem da je taj iznos nepovratan i koncesionar ga nema obvezu vratiti. Dakle koncesionar je dobio na upravljanje sve ono što je ranije već bilo izgrađeno te ukupno preko 3,6 milijardi kuna od ukupno 4,5 koje su u 10 g. uložene, drugim riječima RH je pokrivala i 80% svih ulaganja za vrijeme koncesijskog ugovora. Osim toga RH u 100%-tnom iznosu pokriva rizik naplate cestarina tj. pokrivala je koncesionaru manjkove od predviđenih cestarina. Moje pitanje je koliko smo platili koncesionaru tog rizika jer taj odgovor revizija ne daje na uvid javnosti i taj iznos treba pribrojiti onom iznosu od 3,6 milijardi kuna ili 80% ulaganja koje je RH uložila od ukupno 4,5 milijardi ne računajući vrijednost svega što je već ranije izgrađeno dala na upravljanje? Navodi se da je nakon 2019. rizik potražnje djelomično prenesen i na koncesionara no postavlja se pitanje zašto je uopće išta prenošeno na koncesionara ako koncesijski ugovor prestaje 2019. godine? Zašto RH od 2019. g. nadalje nije sama preuzela upravljanje tom autocestom? Da li je taj isti koncesionar nastavio i dalje upravljati svime onime što nije sam izgradio i svime onime što je u omjeru od minimalno 80% izgradila RH? Kada se doda tunel Učka i ostalo nabrojeno, to vjerojatno premašuje i 90% vrijednosti. Stoga ako je RH do sada snosila 100% rizika poslovanja autoceste koju je minimalno 80% sama izgradila ne računajući tunel i ostalo, nameće se pitanje koliko je iznos rizika i čemu uopće sada nastavljamo plaćati nekome ko je uložio manje od 20% u predmetnu infrastrukturu? U izvješću se navodi i jedna nadasve čudna izjava na str. 82 izvješća a to je da ministarstvo ne posjeduje dokumentaciju na temelju koje je dodijeljena koncesija. Ne znam kako vi poštovane kolegice i kolege zastupnici, ne znam niti kako svekolika hrvatska javnost koja nas prati putem medija ali mi u Klubu zastupnika Domovinskog pokreta smo zgroženi podatkom kako u Ministarstvu prometa, mora i infrastrukture su zapravo izgubili dokumentaciju na temelju koje je dodijeljena i provodi se koncesija nad Hrvatskim autocestama, konkretno ovdje nad Istarskim ipsilonom. Vukovac. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, ovime smo iscrpili rasprave u ime klubova. Slijede pojedinačne rasprave, prema mojoj spoznaji ima ih 15 pa ćemo krenuti redom, prvi u pojedinačnoj raspravi sudjeluje poštovani zastupnik Miro Bulj, izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni revizoru sa svojim suradnicima. Pred nama je poštovani građani, ko prati evo nalaz izvješće Državne revizije, mogao bih ovdje govoriti što sam i u proteklom mandatu govorio, da ono što napravi Ured državne revizije, napravio ogroman posao u skladu sa svojim kapacitetima, ne znam, to je isto pitanje da li treba osnažiti ured sa ljudskim resursima, materijalnim i mislim da bi trebao taj ured imati puno veći značaj i ove rasprave da ne budu samo priča jer jednostavno vidimo, evo sad je spomenuta, autoceste se spominju tako da se spominje cesta koja je Istarski ipsilon u koju je uloženo 5 milijardi kuna, nešto manje gdje ministarstvo je Olega Butkovića izgubilo dokumentaciju o koncesiji, što je nevjerojatno, da je izgubio koncesiju, vjerojatno možda mu je ostalo u klubu, u Slovenskoj 9 jer očito koliko voli igrati na karte, da je zaboravio bit će ponijet pa vjerojatno je koja eskort dama krivo potegla nažalost plaćena za naše pare, potegla tu torbu pa odnila tu dokumentaciju u Beograd odakle dolaze sve, to je sad pitanje, al je sramotno i žalosno. Kad govorimo o ovoj reviziji, rekao sam i na početku da sav trud koji revizija uloži vjerojatno, tu sam ima informaciju od prija, to šalje nadležnim tijelima, sve nepravilnosti, nezakonitosti, pa bi vas zamolio da i ovo pošaljete po pitanju toga da ministarstvo investiciju od 5 milijardi EUR-a, pardon, 5 milijardi kuna, da nema Ugovor o koncesiji dok koncesionar još funkcionira na kojim ugovornim osnovama nitko živ ne zna. Ja bi samo ovdje još nešto napomenio. Lokalne samouprave, evo ovdje imamo tj. regionalne lokalne samouprave, to je više od 50% u biti od 75 koje su rađene ovaj revizija, 35 imamo uvjetno nalaz, a 2 imamo znači nepovoljna. To samo govori kako lokalne samouprave funkcioniraju, a o državnim tvrtkama kako funkcioniraju dovoljno je reć ovaj slučaj Janaf. O javnim nabavama je priča za se i poticaj, ovdi ja ne vidi nigdi poticaj, poticaji su ti interesantni jel jednom je ministrica poljoprivrede rekla da poticaji u poljoprivredi daje sve transparentno i jasno. Međutim, ne znam imate li vi alat da provjerite ako neko prima za krave po grlu, neko ako prima za goveda ovaj poticaj dal on ima uopće ta goveda i možda da im date test kako krava izgleda znadu li ti šta primaju poticaje jel doslovno ja ne vidim nigdi krave, a ogromni se novci daju kroz poticaje, nikad veći poticaji, tako da damo naglasak na to bilo bi dobro ako imate ljudskih resursa da provjerite te poticaje gdje milijarde odlaze u džepove ko zna koga, a ne odlaze u naše, našim stočarima, poljoprivrednicima i onima koji bi tribali graditi Hrvatsku samodostatnu, a ne Hrvatsku koja će biti, znači ovisna o uvoznim lobijima, interesnim skupinama, tako da i to ministarstvo je interesantno. Pitao sam vas za Janaf, rekli ste 2015., 2014. ste napravili reviziju da je bilo ovaj dosta nepravilnosti. Jeste? Imate li kakav odgovor?

Znači, u svim tvrtkama koje imamo, znači javnim trgovačkim društvima, ustanovama, se namištaju javne nabave. Javne nabave su glavni uzrok uništavanja konkurencije jel vidimo primjer kako je maloprije kolega Bačić spomenio neke stranke koje su imale u predizbornim, ovo izvješća nakon izbora da sa 100 kuna, 200 nisu imali neki račun, a ja njemu ovaj mogu ovdje spomenuti već ako govori o lokalnim samoupravama, evo neka pogleda i s političkim strankama, samo neka pogleda Viroviticu, kakvo mu je mišljenje o gradu Virovitici di HDZ upravlja, di ne znaju za 17 milijuna kuna gdje su nestali. Mislim, toliko o transparentnosti i funkcioniranju. Ovdje je i poštovani gradonačelnik Otoka, načelnik ili gradonačelnik da ne bi ga povrijedio, pa pravo na informaciju, ljudi peglaju kartice, nikako ne mogu dobit ljudi u tim općinama pravo na informaciju gdje je taj novac, odlazi li transparentno. Tako da svi smo mi ovdje obavezni iskazivati javno i transparentno svoj novac, a poglavito javne tvtke.

Mrak-Taritaš. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Oprostite? … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Mahali ste rukom, a niste tablicom, oprostite, evo Poslovnik nam ne dopušta mahanje rukom. Replika poštovana zastupnica Katarina Peović, izvolite. Evo, ja bih voljela postaviti kolegi Miri jedno pitanje nadajući se da će preć na moju stranu vrlo brzo. Ono što ste postavili kao pitanje, znači zašto iako je provedena znači revizija u Janafu nismo ništa od toga imali? Imali smo reviziju, pitali ste, rezultat toga je ništa jel više-manje. Tako će bit u svakom slučaju, tako će biti i u ovim revizijama, to nam je svima sasvim jasno, al zašto? Zato što je riječ o strukturalnoj, sistemskoj korupciji gdje se nekad i ne može nać neke konkretne koruptivne radnje, već je riječ o tome da u ovim koncesijama kao što vidimo nema ništa koruptivno. Znači postoji ugovor, ugovor je potpuno štetan za društvenu većinu, nema ništa koruptivno u tome, al svejedno je korupcija. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Očito vaše slaganje sa kolegicom … [[Govornik se ne razumije]] iz predsjedničke kampanje je prišlo na ovaj sabor, pa mi usputno malo docirate, ali nema veze. Apsolutno koncesije u Hrvatskoj funkcioniraju poglavito na pomorskom dobru, poglavito što se tiče dodijele poslova, javnih nabava, uništavaju konkurenciju i ljude koji bi jel jednostavno morate imati ili stranačku iskaznicu ili milijun i 900 tisuća kuna da morete potplatiti naše znači uvažene šefove tvrtki i zato očekujem da se zakoni mijenjaju u, ne zakoni, u stvari mi imamo dobre zakone i sve je zakonito, a u provedbi je nula. U provedbi je apsolutna pljačka, a to mogu potvrditi npr. na pomorskom dobru na Zlatnom Ratu ili imate recimo Brodosplit, Brodotrogir, milijone, milijarde su date za namjenska sredstva, nisu trošeni namjenski, revizija je to upozorila, al ništa nije poduzela, a brodovi se nisu gradili. Hvala vam najljepša. Slijedeća pojedinačna rasprava. Poštovana zastupnica Martina Grman Kizivat, izvolite.

Za početak ove rasprave moram pohvaliti vaš rad. I sama sam revizor, pa znam koliko je potrebno rada i truda da bi se napravila jedna revizija. Moram priznati da je impresivan broj revizija koje su obavljene u vašoj nadležnosti. Impresivna je i hrabrost s obzirom da smo neke vaše revizije željno iščekivali i pratili. Ono na što bi se danas osvrnula, nešto je što me na Odboru za financije i državni proračun ostavilo doslovno bez teksta. Vi u svojoj sistematizaciji imate 370 radnih mjesta. Upražnjena radna mjesta odnose se većinom na ovlaštene državne revizore u iznosu od 21,4% Sramotno da danas u 21. st. u državi koja grca u korupciji i kriminalu gdje imamo svaki tjedan skandal jedan, moramo ukazivati na činjenicu da ljudi koji su možda među prvima da uočavaju nepravilnosti, imaju sramotno niske plaće. Ako uzmemo činjenicu da osoba sa završenim fakultetom se zaposli u Ured državne revizije dolazi na radno mjesto pomoćnog državnog revizora i dolazi na plaću oko 5, 5500 kuna. Da bi ista osoba dobila povećanje plaće, mora zadovoljiti nekoliko kriterija pa krenimo redom. Da bi stekla certifikat ovlaštenog državnog revizora, mora imati 5 g. radnog staža, od toga 3 g. rada u reviziji ali to nije sve, mora položiti nekoliko ispita. Ispit iz računovodstva i financijskog izvještavanja, ispit iz revizije i ispit pravo za revizore. Iz svakog ispita mora imati minimalno 80% riješenog testa da bi prošla. Ispite polože pred povjerenstvom koje se sastoji od ljudi iz Pravnog i Ekonomskog fakulteta i pomoćnika državnog revizora. Usput, mora imat položen opći dio državnog ispita. I to nije sve, mora napraviti 3 samostalne revizije uz mentorstvo. Tek kada udovolji sve te kriterije, dobiva certifikat ovlaštenog državnog revizora.

Sramotno da ti ljudi stoje na prvoj crti obrane od korupcije i kriminala a na margini su društva po iznosu plaća. Osnova svakog dobrog revizora je da bude prije svega neovisan i objektivan. Oni su nažalost potplaćeni a kontroliraju jedinice lokalne samouprave, javna poduzeća, trgovačka društva u vlasništvu države, političke stranke itd. DUR je čak i sam sebe revidirao neovisnom revizijom kako bi ukazao svoje transparentno poslovanje. Ovim putem molim sve vas da osim prihvaćanje izvješća o radu Ureda državne revizije, prihvati se i apel za povećanjem plaća ljudi koji stoje na prvoj crti obrane od korupcije i kriminala.

Prva replika je poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš koja je ovog puta na vrijeme mahala. Uvažena kolegice, vaše zapravo izlaganje ste usmjerili na jednu temu a to su ljudi koji rade reviziju. Dakle mi tu često u svim tim gdje gledamo sve skandale i sve ostalo, zaboravljamo ljude koji odgovorno, savjesno rade svoj posao i često iz svega toga stoji da imamo premalo ljudi i to ne čudi. Ne čudi jer ti ljudi rade za relativno male plaće, ti ljudi moraju kontinuirano prolaziti edukaciju a oni su nekako na prvoj crti i vrlo često se svi znamo na javnu upravu sve staviti pod isti nazivnik ali nije tome tako.

Da, ovlašteni državni revizori zapravo kad se zaposle u Ureu državne revizije, to im je odskočna daska da bi otišli negdje dalje kad steknu certifikat što je žalosno u državi u kojoj živimo, on bi trebalo bit al pari, recimo kako je bilo rečeno na Odboru za financije i državni proračun, trebao bi bit al pari npr. pravosuđe, znači DORH-u, USKOK, guverneru HNB-a itd. a oni su naravno na margini društva na način da su potplaćeni i kako možemo očekivati od jednog revizora da je neovisan i objektivan i kontrolira institucije gdje ima najviše kriminala? Slijedeća replika, poštovani zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Kolegice, apsolutno bi podržao ovaj vaš prijedlog koje sam 4 g. u ovome Saboru ponavljao, da revizija kad da izvješća ovdje stotine stranica, izvješća koja da transparentno i javno nama na raspravljanje, odrađuje ogroman posao i u nekoliko navrata kod tih izvješća sam postavljao tom pitanje i državnom revizoru, kakvo je stanje financijsko, prije svega, materijalno a naravno i kakve su plaće, da li su plaće dovoljne našim neovisnim revizorima i o tome bi mi trebali saborski zastupnici raspravljati. Apsolutno podržavam da se ti ljudi moraju biti dobro plaćeni jer rade značajan i odgovoran posao za nas građane RH i očekujem da ćemo to i donijeti i poziv ujedno onima koji odlučuju, koji predlažu proračun hrvatskoj Vladi, da napokon ljude koji rade dobro svoj posao, nagrade financijski plaćom. Slažem se s vama, nadam se da će doći do sluha određenih koji odlučuju o tome a moram samo još nešto reć. Da čovjek kada je financijski neovisan, može raditi kvalitetno svoj posao. Znači istražuju nekakve stvari odnosno revidiraju stvari koje se vežu za financije, za učinkovitost itd. Ono što bi još htjela reći što mi je promaklo u mom izlaganju je to da i kad naprave dobro reviziju, imali smo slučaj grada Virovitice, znači oni su išli na teren, utvrdili su da fali 17 milijuna kuna, odradili su hrabro svoj posao a isto tako nemaju mogućnost čak ni stimulaciju za svoj rad.

Nastavno na onu repliku koju sam uputila kolegi Bulju, a možemo zaključiti da je izvješće stvarno metafora društva u kojem živimo gdje je utvrđeno niz nepravilnosti, ali je izvješće pozitivno i tako će ostati i u nizu drugih slučajeva pa vjerojatno i u ovim slučajevima koje ste vi postavili kao pitanje i u ovim slučajevima koncesija prije svega koje se u ovom državnom izvješću pojavljuju kao problematične. Ono što je problematično nije samo jedna formalna legislativna negativnost koju ovdje možemo nać, znači to je činjenica da se ne može naći taj koncesijski ugovor, da mi nemamo uvid u dokumente putem kojih se koncesija potpisala, što je stvarno tragično, već je problem korupcijske prirode vezan uz koncesije takav da društvena većina u Hrvatskoj plaća privatnim poduzetnicima njihovu dobit vezano uz ove koncesije. Ali tu se ništa neće promijeniti, zato što nije riječ o korupciji koja se može iskorijeniti tako da se niti Ured za reviziju angažira pa niti DORH nego se to može riješiti tako da se počnu postavljati nekakve tabu teme da se počnu otvarati i da počnu postavljati nekakve konkretna pitanja. A konkretno pitanje bi bilo, nije li ovo kolegice i kolege jedna sistemska, strukturna korupcija, a ne korupcija koju mi možemo iskorijeniti tako da smijenimo nekog u Uredu za državnu reviziju ili u nekim drugim ili u firmama ili da uopće promijenimo našu vlast jer smo imali jednu vlast, imali smo drugu vlast i jedna i druga vlast su radile iste stvari. Znači iako je utvrđeno da je od početka koncesije do kraja 2018. 500 milijuna kuna plaćeno subvencija, iako će do kraja te koncesije Zagreb-Macelj autoceste biti uplaćeno milijardu kuna, iako je Istarski ipsilon subvencioniran to će se tako nastaviti, tu nema nikakve pomoći. Kada kažete nacionalizacija, onda vas optuže za boljševizam, ali nacionalizacija je rješenje da društvena većina ne plaća privatnim firmama njihovu dobit. Ista stvar se pojavljuje u svim ovim situacijama, a onda nam Anton Kliman iz HDZ-a u svojem govoru i hvalospjevu Vladi kaže da su Istarski ipsilon i Zagreb-Macelj sjajna stvar u potpunosti negirajući što je uočila čak i revizija da je riječ o koncesijama koje idu na štetu društvenoj većini. Kaže Kliman da su se okolnosti promijenile, da je lako danas popovati. Ne, još je lakše negirati, lakše od popovanja je negirati sve negativnosti sistemske korupcije za koju je HDZ itekako odgovoran. Na periferiji kapitalizma gdje država snosi rizik poslovanja za privatne interese, to je kolegice i kolege socijalizam za bogate i kapitalizam za siromašne. Tisuću puta smo čuli ponovljenu laž da je brodogradnja rupa bez dna i da se subvencije više ne mogu davati šakom i kapom. Brodogradnja je zapošljavala tisuće i tisuće ljudi u Hrvatskoj, autoceste ne baš, ali se došlo do zaključka da je u redu i da je korektno da obespravljena društvena većina u Hrvatskoj kojem se daju otkazi kao na traci mora plaćati dobit privatnim koncesionarima. Na svim drugim pitanjima će se rješavati na ovakav način zato što je riječ o tabu temama koje se očito ne mogu otvoriti. Jedna stvar koju bih još samo naglasila, a spomenula sam u svom pitanju, Ured državne revizije je dobro primijetio da mjere i aktivnosti poduzete za ublažavanje siromaštva u RH ne funkcioniraju. Prvenstveno ono što sam postavila kao pitanje kako je moguće da imamo takve mjere, a da zapravo nemamo jasne pokazatelje kako ćemo mi smanjiti to siromaštvo. Znači mjere praktički ne mogu biti funkcionalne pogotovo u zemlji gdje ću vas podsjetiti da su socijalni pokazatelji siromaštva i obespravljenosti baš kriminalno visoki u koje, dat ću vam samo jedan primjer, skoro milijun ljudi živi u riziku od siromaštva, 7% ljudi ne može platiti grijanje, 10% za mesni obrok ili ekvivalent vegetarijanski, znači to su stvari koje bi Državna revizija mogla uputiti kao pitanje, ali bojim se da neće biti reakcije. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovana kolegice.

Dakle, ja bih želio istaknuti HS ovdje raspravlja o izvješću i ja mislim da nitko ne može osporiti da je isto profesionalno, da je vrlo dobro napravljeno unatoč čuli smo i manjku kadra, a činjenice da su određene stvari utvrđene odnosno da je dano uvjetno mišljenje ili nepovoljno mišljenje je nešto što će kasnije državni organi, što smo uči od glavnog državnog revizora, utvrđivati u postupku koji je predviđen i jasno propisan. Uostalom tu su i prekršene kazne koje su propisane za takve slučajeve. A kako možemo imati povjerenje u institucije kada upravo svjedočimo aferi Janaf za koju smo čuli da je bila isto tako predmet istrage i danas gledamo ovu komediju po medijima u kojem je svima jasno da se nije moglo na neki strukturalan način odgovoriti na ove stvari, da se mora početi postavljati pitanja koja su duboka i koja su stvarno temeljna jer svako malo ćemo imati jednu aferu. Da, mislim mi smo pohvalili ovo izvješće, većina zastupnika i zastupnica je pohvalila ovo izvješće, ali ono što frustrira većinu oporbe je da nema apsolutno nikakvih garancija da će ono što je uopće u tom izvješću izlistano kao problematično toga već toga ima puno biti na bilo koji način adresirano. Sljedeća pojedinačna rasprava poštovana zastupnica Vesna Nađ.

Poštovani glavni državni revizoru sa suradnicama, kolegice i kolege. Prema Ustavu RH Državni ured za reviziju je najviša revizijska institucija RH koja je samostalna i neovisna u svom radu. U izvješću za 2019. Državnog ureda za reviziju navodi se da je njihova vizija dobro upravljanje u javnom sektoru, transparentnost, javna odgovornost i djelovanje u interesu građana. Koliko su bili uspješni u ostvarivanju te svoje vizije?

Čuli smo da je u 2019. Državni ured za reviziju poslao HS-u 242 izvješća o obavljanju financijskih revizija, 25 izvješća o obavljanju revizijske učinkovitosti, to je ogroman posao koji treba stvarno pohvaliti. Unatoč brojnim preporukama Državnog ureda za reviziju nismo svjedoci da se povećala ekonomičnost, djelotvornost i svrsishodnost, unaprijedio pravni okvir te poboljšale usluge građanima. Svi koji su ikad bili u upravljačkoj strukturi u javnom sektoru znaju kako postupa Državna revizija i im ništa ne može promaći, ako je nešto imalo sumnjivo. Dakle revizori Državnog ureda za reviziju uredno se najave i mora im se osigurati adekvatna prostorija u kojoj se revizija obavlja i dostavi se tražena dokumentacija. Uvijek pročešljaju postupke javne nabave, postupke dnevnica za službena putovanja, reprezentaciju, ugovore o djelu. Ako je rukovodeću strukturi državnog tijela, predsjedniku uprave trgovačkog društva, načelniku, gradonačelniku ili županu važno da poslovanje bude u skladu sa zakonom i po načelu transparentnosti i učinkovitosti odmah će otkloniti uočene nezakonitosti i nepravilnosti na koje je ukazala Državna revizija. To su oni nekorumpirani dužnosnici s etičkim integritetom. Ali ne čudi da znatan broj dužnosnika na lokalnoj i centralnoj razini uporno krši propise, osobito u postupcima javne nabave jer su te vrste nabava tu su najveća javna sredstva koja očito dijelom završavaju u privatnim džepovima. Samo je jedan razlog za tako bahato ponašanje, a to je da takvi dužnosnici imaju političkog mentora, da se istrage zaustavljaju samo na preporuka Državnog ureda za reviziju, a i ako se pokrene pravosudni postupak on traje godinama dok se ne donese pravomoćna presuda. Korupcija je bolest klijentelizma koja je vezana uz vlast centralnu ili lokalnu, a klijent uvijek ima svog patrona visoko u strukturama vlasti koji mu mora pokazati svoju odanost, a za uzvrat dobiva pokroviteljstvo i sigurnost svoje pozicije. Međutim, kada se donese pravomoćna presuda ima se mogućnost ili šmugnuti u BiH ili izglumatati neku bolest, a istovremeno ljetovati, ispijati kave na špici i smijati se u lice cijelom pravosudnom sustavu i svim građanima. Vidjeli smo iz izvješća koje su nezakonitosti pronađene u revizijskom postupku, to je velik broj.

Glavni državni revizor kaže da nije to u nadležnosti Državnog ureda za reviziju, pa promijenimo zakon onda. Npr. iz izvješća o obavljanju provedbe danih preporuka za reviziju učinkovitosti nabave u društvu Janaf d.d. iz studenog 2018. vidljivo je da je Državni ured za reviziju ocijenio da sustav nabave u Janafu nije dovoljno učinkovit. Dane su preporuke za otklanjanje nepravilnosti i propusta. Državni ured za reviziju obavio je provjeru provedbe danih preporuka za reviziju učinkovitosti nabave u društvu Janaf. Od 18 danih preporuka 14 je provedeno, a 4 nisu provedene, stoga je Državni ured za reviziju ocijenio da je postignut zadovoljavajući napredak. Dakle, na kraju 2018. Državni ured za reviziju zadovoljan je postupanjem u javnoj nabavi Janafa da bi u rujnu 2019. USKOK provodio izvide u korupcijskoj aferi oko javne nabave u Janafu. Iz toga možemo zaključiti da možda Državni ured za reviziju na kraju 2018. još nije dobio zeleno svjetlo da dubinski pročešlja javne nabave u Janafu. Imate jednu repliku, za repliku se javila poštovana zastupnica Anka Mrak TAritaš. Hvala lijepo. Dakle, kada pročitamo cijelo izvješće o radu Državne revizije onda negdje pri kraju izvješća imamo jedan zgodan podatak, a to je kako subjekti revizije ocjenjuje rad revizije i onda su oni ocijenjeni tamo s ocjenom 4,7. dakle, istinabog moramo biti korektni do kraja pa otprilike negdje malo manje od 40% subjekata je to ispunjavalo. Oni koji dakle subjekti revizije su ocijenili da je revizija dobra, učinkovita i sve ostalo, ali su spremni i dalje za sljedeću reviziju ne napraviti ono što se od njih traži. Pri tom moram naglasiti da je prošle godine 2019. bila izmjena zakona odnosno novi Zakon o radu revizije kojom je nakon niza godina jadikovanja da se ne može ništa napraviti definirano da kada netko dobije tu lošu ocjenu, dakle to kada onim školskim ocjenama kažemo jedinicu za to treba snositi i sankciju. Da, točno je da je 4,7 ispitanika reklo da su zadovoljni sa revizijom, međutim ja mislim da su to oni koji u svakom slučaju ispravljaju svoje nepravilnosti i nezakonitosti. Oni manji broj, a koji očito to ne rade nisu sigurno ocijenili pozitivno rad državne revizije. Sljedeća pojedinačna rasprava, poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš.

Pred nama je Izvješće o radu državne revizije za 2019. g. To Izvješće treba gledati u 2 konteksta. Jedan kontekst je samo izvješće i način na koji je ono napravljeno, a drugi kontekst je onaj koji nas puno više zanima, a to je što je izvješćem utvrđeno i što je posljedica toga što je tim izvješćem utvrđeno. Ovo izvješće, jednako tako, ne treba gledati u kontekstu jedne godine nego treba gledati sve ono što je bilo prije. Državna revizija je prošla povijesno svoj put, prošla je niz dopuna, preobrazba, izmjena zakona i ja bih mogla ocijeniti da, ako imamo pravo ocjenjivati, a mislim da ima, da oni svoj posao rade korektno i najbolje što u datim uvjetima mogu raditi. Zgodan je podatak, oni su dakle i dostavili sve tablice koje mi trebamo samo pročitati i stoga možda nešto zaključiti. Imate podatak, broj zaposlenih ljudi koji se bave revizijom i to od 2013. do 2019. i kad vidite da je taj broj zaposlenih 2013. bilo 277, a 2019. 291. S jedne strane, kad gledate, svi će reći da je rad u javnoj upravi dobro, dakle, netko da se počne raditi u javnoj upravi, da je to baš dobro, da se tu može raditi, da je to siguran posao, ali ovaj podatak govori o tome da biti revizor nije niti jednostavno, da ima zaista problem da ljudi koji prođu sve edukacije, koje jesu, ne ostaju raditi za svoj, za tu plaću koja je mala, odu negdje drugdje i to vam je uobičajena pojava da zaista ljudi koji su kvalitetni, koji dobro rade svoj posao, vrlo brzo nađu posao negdje drugdje i to vam je jedna od boljki javne uprave i o tome jednako tako mislim da je dobro da se progovori i u ovom Saboru. Jednako tako, mislim da je zgodno vidjeti, a na to smo posve zaboravili, mi ovdje imamo kao prilog 1. Izvješće neovisnog revizora. Dakle, neovisni revizor je radio reviziju Državnog ureda za reviziju i u prilog 1 je tu dostavio i svoje izvješće. Ja moramo priznati, dobro se sjećam da je jedno od mojih pitanja je bilo tamo negdje prije jedno godinu i dvije, da li postoji netko tko ima takva iskustva, znanje i sve ostalo, ovo su specifične poslovi, ali očito postaje i taj je ocijenio rad Državnog ureda za reviziju, u skladu sa zakonima i svim ostalo. Mene u ovom Izvješću su posebno zaintrigirale dvije stvari. Jedna stavka je tamo gdje je rađena revizija Centralnog obračuna plaća. Zgodno je to pročitati i zgodno je to vidjeti kad su to napravili i iz toga čitate zapravo niz suštinskih problema kojih imamo. Zatim, imamo 3 različite osnove za obračun plaća. Ima 567 različitih dodataka. Dakle to su, ne samo one koji mi vidimo na šalterima, tu su i zaposlenici u zdravstvu, tu si i svi oni koji u javnom sektoru i ovo je zgodno za vidjeti da vi imate sustav koji primjenjuje 300 zakona ili podzakonskih propisa. Pa trebate samo znati što je u tim pojedinim zakonima, a 567 različitih dodataka. Tako da vam zapravo, uopće taj COP je ostao uopće smisao svega toga zajedno, ali dobro je da je to na jednom mjestu, dobro bi bilo da se s tim svim zajedno pozabavimo i nekako o tome vodimo računa jer to zapravo pokazuje i taj različiti odnos prema javnoj upravi, različiti odnos prema pojedinim djelatnostima i to je jedna od dobrih podataka koje imamo iz ovih revizija. Ove revizije, kad ju čitate, imate i nekoliko preporuka da se mijenjaju pojedini propisi i da su neki propisi nedorečeni.

poštovani. U sustavu provedbe i upravljanja europskim strukturnim i investicijskim fondovima te realizacije projekata koji su sufinancirani sredstvima EU, kontrolu i reviziju mogu vršiti različita tijela. Dakle, tijela za reviziju, znači ARPA, Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU, zatim revizori EU komisije uključujući OLAF, vanjske revizoru ovlašteni od strane EU komisije, Europski revizorski sud, Državni ured za reviziju, zatim upravljačko tijelo, odnosno tijelo za ovjeravanje, dakle Ministarstvo financija RH. Pregledom ovog Izvješća nema rezultata revizije niti je Ured provodio bilo kakve aktivnosti povezano s EU fondovima ili se to iz ovog izvješća ne vidi. Dakle, ako jeste onda je to potrebno navesti zasebno u izvješću ili kod onih subjekata koji su obrađeni, a u sustavu su provedbe programa iz ESI fondova. Prema odredbama novog zakona o Državnom uredu za reviziju, reviziji podliježu prihodi i rashodi, imovina i obveza, financijski izvještaji, financijske transakcije, te programi, projekti i aktivnosti subjekata revizije. Pravne osobe u RH koriste sredstva EU međunarodnih financijskih mehanizama i drugih međunarodnih organizacija ili institucija za financiranje javnih potreba. No, iz izvješća to nije vidljivo. Kakvi su rezultati njihova međunarodnog djelovanja? Što se time postiglo? Drago nam je da su se družili i to je jedino šta je navedeno. Ali što je tu zapravo za dobrobit RH? To zapravo nigdje nije vidljivo, niti mjerljivo. Pohvaljujemo detaljno iznošenje podataka o pojedinim subjektima, no ono što je zanimljivo nigdje nije navedeno zašto se revizija provodila baš nad navedenim odnosno izabranim pravnim osobama? Ovom izvješću definitivno nedostaje i analiza troškova. Dakle, analiza troškova rada Državnog ureda za reviziju, ali i analiza ostvarenih dobrobiti za proračun RH. Dakle, onaj izračun koliko su oni zapravo svojim revizijama financijski uspjeli doprinjeti dobrom upravljanju u javnom sektoru, koliko su uspjeli doprinjeti transparentnosti sustava, koliko su uspjeli doprinjeti javnoj odgovornosti, te djelovanju u interesu građana, onako kako oni sami zapravo navode određujući viziju vlastitog postojanja.

Pa evo, ja, ja sam se isto tako htjela osvrnuti upravo na ovaj dio koji ste vi radili, ali se ne slažem sa kolegicom Vukovac da niste pokazali što se događalo sa europskim sredstvima i zapravo je potrebno napraviti pojedinačne analize svakog pojedinog grada, općine ili županije da bi se onda moglo utvrditi zapravo koliki su učinci i što ste vi to sve pregledavali i koji su učinci pojedinih projekata. Upravo kao što sam vam i u replici kazala, vi ste samo kada se pogleda ovaj dio sektora, dakle revizija javnog obuhvatili 75 subjekata, 20 županija, 28, 29 gradova i 26 općina uz sve one ostale subjekte što ste naveli u samom svom izvješću, dakle i trgovačka društva u vlasništvu općina, gradova, države i slično i svih ostalih, tako da je, da je obuhvat vaših poslova ogroman i s obzirom na kapacitet koji imate i broj zaposlenika onda vi ne možete svake godine raditi svaki subjekt nego morate to raditi u nekim intervalima i pratiti zapravo što se u tim intervalima kod tih subjekata dogodilo, koliko su napravili pomaka, koliko su ispravili određenih preporuka ili što su u tom smislu uopće postigli. I to je onda ta revizija učinkovitosti koja, koju vi dodatno provodite. Dakle, jako je važno pogledati što je sve Državni ured za reviziju radio tijekom protekle godine i zapravo na koji način je sve to obrađeno. Ono što mene isto tako jako zanima upravo korištenje sredstava EU odnosno Fondova EU i pri tom je potrebno naglasiti da uz vašu reviziju koju vi radite u sklopu redovne revizije, revizije pojedini projekata rade i ekonomske revizije, dakle revizorske kuće koje su ovlaštene za provjeru, provjeru tih objekata. Dosada ono što smo vidjeli je vrlo kvalitetno bilo odrađeno i na kraju krajeva vidi se da je sve ono što, ovdje ste vi naveli možda postoji možda jedan nesrazmjer između evidentiranja samih prihoda odnosno priznavanja u prihode ono što je u tom izvještajnom razdoblju bilo, a neke su jedinice prikazivale zapravo ukupan iznos primljenih sredstava, što nije bilo u razmjerno troškovima provedenih ugovora, pa se to onda preliva iz godine u godinu, ali sam uvjerena da je u većini slučajeva to bilo poštivano. Ono na što bi htjela još posebno naglasiti da je u vašem izvješću isto tako, vi ste naveli provjeru u okviru financijskih revizija, vi radite dakle i revizije usklađenosti i učinkovitosti, bilo 49 provjera, pa se moglo vidjeti da ste tu provjere radili kod različitih subjekata, počevši od tvrtki koji su u vlasništvu RH, lokalnih jedinica, zatim županija itd. i vidi se da je jako puno kod tih 196 trgovačkih društava je provedeno preko 840, dakle preko 50% preporuka, dok jedan dio nije proveden.

Izvolite. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče. Evo kolegice, vidjeli smo da je napravljen impresivan broj revizija i ovim putem pohvaljujem državnog revizora sa svojim suradnicima i čini li se vama da bi povećanjem broja revizora bilo kvalitetnijeg pomaka u otklanjanju nepravilnostima odnosno da li povećanje i prevencije i represije može u konačnici dovesti do toga da revizije budu općenito bolje odnosno da svijest ljudi koji su čelnici određenih subjekata mogu drugačije i kvalitetnije pristupiti izvršenju ovoga odgovornog zadatka? Pa svakako da bi broj revizora koji bi mogli onda provoditi revizije sigurno većeg broja subjekata i vjerojatno u češćim intervalima, jer nekada se događa da neke tvrtke u vlasništvu gradova ili države, tu su jedinice lokalne samouprave, regionalne češće u obuhvatu pa su na krajnjem liniju negdje svake dvije do tri godine otprilike, međutim sve ove ostale tvrtke sigurno sa povećanim brojem revizora, kvalitetnih, bi se itekako mogle češće kontrolirati i onda zapravo raditi i usporedbe i kontrolu preporuka da li su napravili ono što je bilo predviđeno. Izvolite. E pa kolegice Perić baš mi je drago da ste vi spomenuli da vam je drago da se naputci i sugestije Državne revizije ipak imaju utjecaj i mijenjaju ponašanja, šteta što niste se tako ponašali i kad ste bila pročelnica za financije u Gradu Zadru, gdje ste zajedno s Kalmetom 2011.-te godine oteli 27,1 milijun kuna socijalno ugroženim građanima i nenamjenski potrošili sredstva od prodaje državnih stanova koji su trebali ići upravo socijalno najugroženijim građanima Grada Zadra. Vi ste to trošili za svoje tekuće bakanalije i potrebe, to je utvrdila Državna revizija, niste to šljivili ni 5% Al' s obzirom da ste možda nešto evoluirali u međuvremenu do 2020.-te godine, ja vas molim da krenete s edukacijom kako uvažiti mišljenje Državne revizije, možete počet s Viroviticom, koja je jedina od svih gradova dobivala ne uvjetno nego nepovoljno mišljenje, krenite s gospodinom Kirinom, imat ćete sreće, imate iskustva. Sva sredstva koja su u prihodovana od sredstava d stanova su i evidentirana na način da oni pripadaju upravo tim sredstvima, i iz njih se i dalje u svim momentima kada je Gradsko vijeće donosilo odluku o tom da se ulaže u poticajnu stanogradnju, u bilo koju namjenu koja je trebala za socijalne slučajeve, ta su se sredstva i utrošila namjenski. Prema tome ona nisu bila potrošena u tom momentu jednokratno, jer za takvim potrebama niti nije bilo, a jedan smo od Gradova koji smo među prvima upravo prepoznali tu mogućnost izgradnje poticane stanogradnje i na taj način pomogli stotinama obitelji koji su itekako zahvalni za ono što smo napravili u Gradu. Molim vas održavajmo red u Sabornici, molim vas. Sljedeći za pojedinačnu raspravu, poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi podpredsjedniče, uvaženi državni revizore sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici i zastupnice. Izvješće Državnog ureda za reviziju za 2019. godinu je kao i uvijek svako Izvješće je jedna zahvalna temu i nudi jednu široku mogućnost i stručne i političke rasprave, čuli smo danas i stručne, ali i političke rasprave naših kolegica i kolega. Ono što je meni važno, važno je da je Državna revizija neovisno tijelo zaduženo za reviziju o usklađenosti i poslovanja, ali i financijskih izvještaja, i da ono što njih treba krasiti, ja mislim da smo potvrdili već puno puta raspravljajući o njihovim izvješćima, je jedna izrazito velika profesionalnost koja onda izaziva naravno i povjerenje u cijeli sustav, i ja mislim da to ovdje opće nikada nije bilo sporno u proteklih i više godina od jednog mandata, tako da evo čestitke njima i na ovom Izvješću revizije za 2019.-tu godinu, jer vidi se da ono što, ajmo reći političari žele od tog Ureda za reviziju, ono ne želi biti, znači mnogi ovdje žele biti to jest žele da Državni ured za reviziju bude ustvari DORH, da glavni državi revizor bude državni odvjetnik, međutim to nije tako i njihova mišljenja, ja mislim, i na lokalnoj i na regionalnoj, i na državnoj razini se itekako uvažavaju u smislu poslovanja svakog tog subjekta, od Općine, Grada, Županije pa nadalje. Naravno da svatko od nas tko za nešto odgovara ili je biran da bude odgovoran, da li lokalno ili državno, na državnoj razini, ili na regionalnoj, želi dobiti bezuvjetno mišljenje, međutim nije to baš jednostavno i nije baš uvijek možda ni moguće. Naravno da se svi trude tome. Imamo i uvjetno, i nepovoljno, i suzdržano mišljenje i kad pogledamo apsolutno nekakav odnos koji sugerira ovo Izvješće je da jedan velik, najveći dio zapravo posluje najvećoj mjeri u skladu sa Zakonom, da svega 1,2% ili 1,3% smo imali nepovoljnih mišljenja kad govorimo o onome što mene interesira u ovom Izvješću, to su jedinice lokalne samouprave. No, mislim da se to odnosi i na sva ostala tijela, da taj postotak praktički je vidljiv i kod svih ostalih institucija koje su prošle ovaj nalaz to jest Izvješće revizije. Što je tu važno? Mislim da se ne može gotovo sakriti ništa bez obzira na pokušaje mnogih da tu možda se nešto napravi i ovako i onako mislim da to nije baš jednostavno i da revizija itekako ima načina i metodologiju da sazna apsolutno sve što želi od pojedine lokalne samouprave, pa do države ili agencije ili ministarstva. Uglavnom Grad Zagreb podiže, ajmo reći, apsolutne iznose financijskih ukupnih prihoda ili rashoda, tu govorimo o nekih gotovo 18,5 milijardi nadziranim sredstava u prihodima i rashodima i vidljivo je da ima onih koji mogu i normalno funkcioniraju, prenose viškove, ima onih koji ne mogu i prenose manjke koje ne realiziraju ili ne poravljaju i naravno da svaki slijedeći puta, svatki, svaki onaj čelnik koji bude nadziran ima nekakve obaveze. Što ja vidim kao problem? Mislim da ono što je izraženo i kroz nalaze. To su problemi računovodstvene naravi, Zakon o javnoj nabavi, evidencija imovine, sustav planiranja. Mislim da se tu na neki način kad govorimo o revizijama uvijek sve svede na odgovornost prvog i jedinog čovjeka biranog neposredno na izborima, to je načelnik, gradonačelnik, župan ili na državnoj razini govorimo o ministrima ili samom predsjedniku vlade. Međutim, kad uđemo u procese vidimo da tu postoji jedan mali nesrazmjer jer zaista nosimo velike odgovornosti, a službenici baš i ne toliko u odnosu na ono što bi možda im trebalo naložiti jer reći ću možda par primjera. Ne znam, sustav javne nabave imate načelnika na početku i na kraju, znači odluka o nabavi i odluka o izabiru, u sredini vas nema, netko drugi bira. Recimo u koncesioniranju, koncesija ili koncesijskih odobrenja, potpišete plan, nakon toga vas više nigdje nema, svi problemi idu na vas iako ne donosite odluke. Imamo probleme u računovodstvu, imate svoje službe računovodstva, oni knjiže kako treba i oni trebaju znati što treba, na kraju nalaz potpisuje načelnik, gradonačelnik, što on može osim utvrditi da je nešto možda bilo krivo i da njegov službenik možda nije napravio nešto kako treba. Da li imamo sustav odgovornosti koji možda ipak službenicima ne daje ono što bi možda trebao. I na kraju o političkim strankama samo jedna rečenica. Mislim da su najglasniji danas bili oni kojima je upravo DIP Državno izborno povjerenstvo dao nepovoljno mišljenje na njihovo zadnje financijsko izvješće. Nakupili ste najviše replika, pa idemo redom. Prvi je poštovani zastupnik Željko Pavić. Poštovani kolega, evo ja bi samo htio napomenuti što ste rekli i sami, ovoga da zapravo revizija kontrolira dokumente. Nažalost, znamo i sami što se dešava, ne govorim samo o lokalnoj samoupravi, ovoga recimo u javnoj nabavi. To je jedan od velikih problema gdje se potroši godišnje otprilike nekih 36 milijardi kuna, a zapravo nemamo pravu kontrolu nad, nad tim procesima. Tu bi kontrola trebala biti sasvim drugačija na način da se radi revizija prije samog raspisivanja natječaja, da se to prekontrolira na pravi način, to je prva stvar. Druga stvar, htio sam se osvrnuti usput na izlaganje gđe. Anke Mrak-Taritaš. Evidentno je da se po revizorskim izvješćima ne radi. Njezino izlaganje je jedan od dokaza. Ako mi još uvijek imamo 300, ona je rekla zakonskih propisa, nije nego imamo 300 akata po kojima se računa plaća u državnim službama, znači da se do danas, a to već se radi 7.g [[Upadica: Vrijeme]] nije napravilo ništa. Kolega, slažem se u, u, u ovome što ste rekli jer mislim da, ne samo u ovom dijelu o kojem ste vi govorili nego apsolutno o svim sustavima planiranja koji često namećemo s državne razine i lokalne razini i glasamo ovdje za njih, jednostavno se događa i možda i predplaniranje. I kad pogledamo recimo zadnji Zakon o komunalnom gospodarstvu, doveo nas je do toga da danas sasvim drugačije razmišljamo o komunalnom gospodarstvu nego možda prije 3.g., ali nas je vezao, obvezao zaista na mnogo detaljnije i planove i sve ostale obveze koje imamo kao čelnici lokalne samouprave. Što učiniti sa ovim dijelom, ajmo reći, Zakona o javnoj nabavi? Pa ja bih volio evo osobno da se to stvarno makne možda od strane političara i da službe koje provode ga i provode do kraja i da tu bude onda s više-manje i na njima veća odgovornost nego što je to na samim političarima iako je teško tu možda naći mjeru kako to izbjegnuti. Jednostavno onaj koji je neposredno biran, ali i vijećnici koji su također birani, donose mnoge odluke, a u mnogima apsolutno ne sudjeluju osim u trenutku kada su došli ispred njih.

Kolega Boriću, dobro ste konstatirali, kad vam dođe državna revizija u izvid nema toga što neće otkriti, ne možete ništa sakriti, najprije se traži proračun, sve račune, isplate, uplate, odluke, zaključke kojima to potkrijepite, jednostavno nije moguće sakriti ništa.

Kolega Stričak, kažem evo ja iznosim svoje skromno mišljenje, al mislim zaista danas da smo dostigli i metodologiju, ali i način promišljanja o državnoj reviziji što ona jest i o svim ostalim, ajmo reć, državnim tijelima koji su u dijelu sustava represije, da znamo da se zaista moramo ponašat odgovorno kao čelnici na svojoj razini. Ali ono što ja uviđam je znači jedan problem gdje moramo potpisivat ili donositi odluke, a na njih nažalost u nekim procesima ili trenucima jednostavno ne utječete i tu se stvara onda ono što možda mediji vole i ono što se događa danas u javnosti da se onda uglavnom akcenat stavlja na političare koji su birani i na one koji su donosili odluke, a oni koji su u biti bili u procesu tu je nešto manje odgovornosti i to možda novi Zakon o javnoj nabavi, neke … [[Govornik se ne razumije]] promišljanja možda treba drugačije i riješiti. Zahvaljujem g. potpredsjedniče.

Pa evo, vi kažete da bi oporba željela da i revizija bude DORH i da se od revizije ništa ne smije sakriti, također kažete pa da je oporba frustrirana, pojednostavljujem, jer se ništa nije našlo. No sasvim je jasno iz ovog izvješća i valjda i vama da imamo koncesije ugovore koji društvenu većinu koštaju 5 milijardi kuna, da jednom koncesionaru zadnjih 10 g. 57% prihoda predstavljaju doprinosi iz proračuna i ono što stvarno frustrira oporbu je da mi ne možemo tu ništa učiniti. Pa utoliko bih rekla ono što je vaš kolega naveo da su okolnosti se promijenile i da je danas lako popovati, ne, još je lakše prikivati negativne pokazatelje koji se prelamaju preko leđa društvene većine jer to nisu leđa gospode iz HDZ-a. Hvala lijepo. Uvažena kolegice, mislim da je g. državni revizor bio jasan u svom današnjem izričaju i kad je govorio o nalazu tj. izvješću Državne revizije, ali i o svim ostalim momentima koji se pojavljuju unutar tog izvješća. Znači onog trenutka kad su oni nešto utvrdili, poslali DORH-u, kao nešto što možda treba pogledati i ispitati i pronaći rješenje za takvu situaciju u kojoj su možda upali onih 1,5% ili 2% koji su dobili nepovoljna mišljenja ali i svi ostali očito sa problemima, u tom trenutku ja mislim da sustav represije preuzima odgovornost na sebe da to riješi. Mislim da tu ne bi trebalo biti sporno nama političarima da o tome pričamo na način kao da je gospodin, ne znam, državni revizor taj koji treba pokrenuti automatsku istragu gdje je taj ugovor o kojem vi govorite. Ja mislim da smo jasno podijelili u ovoj državi vlast na zakonodavnu, izvršnu i pravosudnu i da svatko ima svoje ovlasti i o tome se danas puno priča. Hvala lijepa. Evo zahvaljujem. Ja ću zanovit ono što sam počeo govoriti, dakle revizija je izuzetno osjetljiva i ako nalaz nije dobar, onda nastaju problemi u gospodarskom subjektu i smatrate li vi da bi reviziju trebalo raditi svaku godinu za one gospodarske subjekte kojima nalaz nije dobar i ako to prevedemo jezika uspjeha u školi, dakle učenik može pasti jednu godinu, drugu godinu ako padne, gubi pravo školovanja.

Ono što je problem, što mi imamo zaista puno institucija i tijela koje treba nadzirati, samo 555 jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave, nije moguće u jednoj godini apsolutno pročešljati i utvrditi svakome ono što je. Zato postoji metodologija koja je određena ali je važno da to da nitko nije oslobođen toga da će ti te godine doći neka revizija jer ona ide onda i unazada određeno razdoblje, tako da mislim da je sustav postavljen onako da može primijetiti sve što je loše u tom sustavu učinjeno. To je najvažnije.

U tome je važnost procesuiranja takvog postupanja važna.

Uvaženi kolega Bačić, kad govorim o tim posebnostima koje je pokušala naglasiti kolegica Glasovac, ona uvijek gleda u tuđe dvorište, u svoje nikad nije pogledala, možda bi trebala pogledati u ono vrijeme Ministarstvo obrazovanja kad je ona bila pomoćnica, da li je bilo uvjetno ili bezuvjetno, ja mislim da je bilo uvjetno, očito su imali grešaka ali naravno. Tako i grad Rijeka, to je jedan specifičan grad, ja kad vidim ponekad taj nalaz tog grada se čudim kako to sve prođe bez ikakvih sankcija, tamo ima zaista nalaza koji su dvojbene naravi, što treba učiniti sustav presije, zašto nitko ne postupa, ne znam. Imali smo puno situacija, imali smo i u proračunskim korisnicima kad govorimo recimo o HNK-u gdje je i došlo do nekog sudskog epiloga, opet je to bilo temeljem nalaza Državne revizije. Imali smo sada situaciju sa čudnom pričom oko pozornice i Europskom prijestolnicom kulture, ne znamo gdje je to završilo, vjerojatno je sustav presije nešto odradio, da li će doći do kraja, ne znam, ali očito bilo je tamo i najmova zemljišta i svega ostaloga što bi se dalo raspraviti, o tome političari i govore tamo međutim očito da u jednome trenutku kada je revizija učinila svoje [[Upadica Škoro: Vrijeme.]] sustav presije nije očito doveo do kraja određene Evo još jedna, 6. replika, poštovani zastupnik Marin Mandarić, izvolite. Uvaženi kolega Borić, ponukan evo vašim izlaganje pogotovo što se tiče rada revizije na jedinice lokalnih samouprava, odlično ste pogodili, nisam siguran koliko je to uspjelo u uši svima nama sjest, ali i gledateljima koji gledaju ovaj prijenos zapravo kolika je odgovornost i na čelnicima jedinica lokalnih samouprava, krivi su za sve i svašta, nekad naravno i ne zasluženo. Ono što bi htio reći o reviziji, recimo kod nas u gradu Đakovu revizija je bila prije četiri godine kada sam došao prije nešto više od tri godine na funkciju gradonačelnika imali smo što vidjeti, cijeli niz nepravilnosti i preporuka i nalaza što treba ispravljati, na to smo se bacili nemilosrdno i dalje na tome radimo i jedva čekam da opet dođe revizija u grad Đakovo pa da vidimo konačno jesmo li na dobrom putu.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Slažem se s vama kolega, jednostavno mnogo čelnika dođe nakon protekle četiri godine novih u mandat, neki i sami traže i neovisne revizije neovisno o Državnoj reviziji da oni utvrde određena stanja.

Ali kažem ono što je važno znači profesionalnost sustava koje izaziva povjerenje čelnika, političara, ali i građana, treba i nas političara u HS da taj sustav zna i može prepoznati da ima metodologiju kojom prepoznaje određene postupke i greške u tim postupcima i sada je na nama da tu kao političari možda preokrenemo određene stvari i možda ondje gdje vidimo da postoje problemi koji nalazi revizija, a ne donose odgovornost čelniku, a on odgovara možda da se to kroz zakonske odredbe mijenja kako bi se zaista uspostavio pravi sustav koji snosi odgovornost Slijedi poštovani zastupnik Tomislav Tomašević sa svojom pojedinačnom raspravom.

Hvala na riječi gospodine predsjedavajući. Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2019. godinu daje doista materijala o čemu se može ovdje raspravljati, ja ću se zadržati o djelu ovog izvješća koje se odnosi na revizije koncesija za javne i komunalne usluge. Naime, bilo je i pitanje u prilikama predlagatelju da li je Državna revizija radila kakve revizije vezano za pročistač otpadnih voda u Zagrebu i mogu reći da jest, ali nije dosta dugo već radila neke nove revizije. I mislim da upravo takve tematske revizije kao što smo imali sada u ovom izvješću vezano za sportske stadione, kao što smo prije imali tematska izvješća vezano za izgradnja onih sportskih dvorana za rukometno prvenstvo ili kao što smo imali ta tematska izvješća i revizije vezano za vodne usluge, ja upravo mislim da su takve aktivnosti hvale vrijedne, da itekako stavljaju svjetlo na različite privatne koncesije koje su štetne za građane Grada Zagreba i Hrvatske.

Nadam se da upravo radi tog izvješća prošle godine izmijenjen Zakon o vodnim uslugama odnosno novi Zakon o vodnim uslugama zbog čega je zabranjeno sada privatizirati tzv. uslugu pročišćavanje otpadnih voda jer pokazalo se da smo imali katastrofalne koncesije privatnim poduzećima upravo u takvim djelatnostima. Naime, u Zakonu o vodama iz devedesetih je bilo moguće sudjelovanje privatnog sektora u pročišćavanju otpadnih voda na temelju čega su sklopljeni koncesijski ugovori samo u dva grada u Hrvatskoj, jedan je Zagreb, drugi je Zaprešić. O rezultatima tog modela je dovoljno reći da Zaprešić još uvijek nije u potpunosti profunkcionirao pročistač otpadnih voda i došlo je do bankrota i revizije tog ugovora, a u Zagrebu je sa dva strana poduzeća sklopljen koncesijski ugovor kojeg je Državna revizija isto tako pročešljala još 2013. godine. Naime, ja nisam mogao, ne znam zašto na vašim stranicama naći to izvješće iz 2013. godine, morao sam kopati, znači link koji sam prije koristio na vašim stranicama gdje se izvješće nalazilo više ne funkcionira, morao sam kopati digitalni arhiv Vlade i HITRO da bi našao ponovo to izvješće, a mislim da je jako, jako korisno i da dovodi do onog što bi HS trebao raditi, a to je učiti iz tematskih revizija i raditi zakonodavne promjene, kao što nadem se da smo nešto naučili iz revizije koncesije za Grad Zagreb. Naime, prema tom izvješću, prema toj reviziji koncesionar je razdoblju od 2004.-2011. godine privatni koncesionar u Gradu Zagrebu ostvario neto dobit u iznosu od 900 milijuna kuna iliti 28% ostvarenih prihoda. Pa sada vi meni recite koji je to biznis da ja znam da mogu i ja uložiti u taj biznis gdje se ostvaruje takva postotak dobiti, takva porezna stopa. Ali idemo dalje, isto tako značajan iznos dobiti ostvaruje trgovačko društvo kojem je koncesionar povjerio usluge upravljanja i održavanja pročistača otpadnih voda.

Isto tako dobit je velika je ostvarilo trgovačko društvo u vlasništvu koncesionara kojem su povjereni poslovi izgradnje pročistača, pa i tamo je velika dobit. Zbog svega toga revizija zaključuje iz navedene cijene se podmiruju obveze prema koncesionaru, cijena usluga pročišćavanja otpadnih voda nije ekonomski opravdana u Gradu Zagrebu jer koncesionaru, citiram „jer koncesionaru omogućuje ostvarenje dobiti u visini 46% prihoda ostvarenih od usluge pročišćavanja“ Ne samo to, nego je rizik prešao na Grad Zagreb, govorit ću završno u ime Kluba o dva Izvješća vezano za dvije autoceste, za istarski Ipsilon i Zagreb-Macelj, ali htio bi završiti sada s ovim vodnim uslugama.

Izvolite.

Tako da apsolutno ste u pravu.

Idemo dalje sa pojedinačnim raspravama sljedeći na redu poštovani zastupnik Anđelko Stričak.

Ovo Izvješće bi trebalo promatrati sa dva aspekta, jedno je sa aspekta sadržaja, a drugo nalaza. Ako pogledamo s prvog aspekta to jest sadržaja mogu reći da je pregledno, iscrpno, s puno podataka, da čak daje i jedan pregled razvoja Ureda ubuduće i smatram da je zaista za pohvaliti. Kada govorimo o nalazu, mišljenjima i preporukama također je poprilično popraćeno sa brojkama, sa dosta stavova i mišljenja, i također smatram da daje jednu sliku aktualnog stanja. Bilo je dosta riječi o nalazima u Općinama, Gradovima, Županijama, o nalazima vezanih za trgovačka društva, komunalna društva, za revizije učinkovitosti, ali smatram da bi svakako bilo dobro napomenuti i spomenuti kakvi su nalazi vezani za političke opcije. Na kraju političke opcije o tome raspravljaju na svojim predstavničkim tijelima, mi ovdje u Saboru, Županijska skupština na svojoj sjednici, Gradska i Općinska vijeća na svojima, i naravno temeljem tog su dužni ispraviti nepravilnosti i nedostatke. Također prije toga bih naglasio da evo od ožujka i 2019.-te sve se dostavlja Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, a pogotovo oni Gradovi, Općine, Županije ili društva koja nisu postupila po nalazima i preporukama, a njih nažalost ima podosta, od ukupno 1406 naloga i preporuka danih u prošlim revizijama, 795 ili 56,5% je provedeno, 112 ili 8% je djelomično provedeno, 111 ili 7,9% je u postupku provedbe, 290 ili 20,6% nije provedeno dok nije primjenjivo 28 ili 7% naloga i preporuka. Tako da smatram da je to dobar smjer i da čim će biti Državno odvjetništvo s time upoznato, da će već samim time to biti jedan dobar podstrek da se nepravilnosti, nepravilnosti maknu. Ali, s obzirom da danas ovdje je dosta polemičnih rasprava, dobro bi bilo pogledati kako to posluju naše političke opcije, stranke, nezavisne liste i nezavisni kandidati.

Zanimljivo je da kad malo pogledamo ko je političke opcije su dobile uvjetna mišljenja, ispada da su među najglasnijima upravo članovi tih političkih opcija. Najviše kritiziraju, najviše sugeriraju, ali nikako da počnu od sebe. Nikako da najprije počiste u svom političkom dvorištu. To je to. … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Žao mi je, gospodin je završio sa čitanjem svoje liste, imamo 4 replike. Prvi je g. Zvane Brumnić. Poštovani g. Stričak, moram priznati iznimno je zanimljivo kada netko iz vladajuće većine dođe pred ovu govornicu i hvali izvješće u kojem se vide svi podaci o kojima ovdje govorimo a ne kaže što će po tom pitanju poduzet nego proziva ovdje na neki način političke konkurente, da li su predali financijska izvješća, da li su ih predali baš skroz točno i u dan koji je trebalo. Kad pogledate ovo sve što ste vi prozvali, političke svoje konkurente koji vas upozoravaju na stvari koje ne valjaju, težina njihovog prekršaja za ovu državu teško da bi bila veća od 100 000 kuna a probleme na koje oni upozoravaju su teži od par milijardi.

Uvaženi kolega, ako ste slušali početak moje rasprave, ja sam pozdravio da od ožujka 2019. svi koji ne postupe po nalozima i preporukama će biti prijavljeni DORH-u. I to pozdravljam. I to smatram velikim napretkom ali ja nisam nikoga prozivao, ja sam samo pročitao izvješće Državne revizije, pogotovo nikoga od svojih kolega pa ni one koji su 10 g. nezaposleni a imaju milijunski dobit u dionicama.

Uvaženi zastupniče, vi ste u vašem izlaganju zapravo govorili o nepravilnostima u radu stranaka i slažem se s vama da jedna kuna i 100 000 kuna kad se otuđi ima isti naziv.

Uvaženi kolega, ja sam siguran da je svaka rasprava u ovom Saboru dobronamjerna, da je svaka dobrodošla i da sve ove političke opcije kod kojih su uočene određene nepravilnosti, da će to sigurno u slijedećem razdoblju popraviti. Između ostalog, često naglašavam da smo našu domovinu stvorili krvlju, platili smo ju skupo životima naših branitelja a ulazak u euroatlantske asocijacije smo platili doslovno životnim standardom i da se živi teško, živi se.

Kolega Stričak, u svojoj pojedinačnoj raspravi naveli ste stranke koje su dobile uvjetno mišljenje međutim možda bi ponekad bilo dobro navesti i spomenuti pozitivne primjere dakle koje su stranke dobile bezuvjetno mišljenje, ne bi ni to ponekad bilo loše.

Hvala lijepa. Poštovane kolegice i kolege, molim vas. Hvala vam lijepa, ja bi molio da replike budu replike, da odgovori budu odgovori na replike, nemojmo koristiti ovo kao iščitavanje nekih lista koje bi trebale služiti kao eventualno stup srama itd., dakle za to postoje druge, mi smo ovdje da raspravljamo o izvješću a ne da radimo, hvala vam, idemo dalje. Slijedeća replika, poštovani zastupnik Josip Borić, izvolite. Kolega Stričak, vi ste tu spomenuli znači strane koje su dobile uvjetno mišljenje, mislim da to možda i nije najvažnije.

Sad se postavlja pitanje kako je to moguće? Upravo oni koji su najtransparentniji kako kažu za sebe, najmoralniji, oni koji uredno vode financije, oni koji su ti koji upravljaju, kažem, sa moralnom vertikalom ovog društva i oni koji nas stalno uče da smo mi za sve krivi. Oni su najgori. I sada imamo šta imamo. Imamo klub u kojem nekadašnja predsjednica Povjerenstva za sukob interesa ima člana koji je malo, malo, pa u sukobu interesa i ništa joj ne smeta. I naravno da su tražili reakciju predsjednika države koji je danas očito u svojoj formi i riješio je pitanje tog kluba onako na svoj način. Kolega Boriću, sve ste točno naveli, ali ja sam se držao Izvješća o radu Državnog ureda za reviziju za 2019.g. U izvješću piše točno koje stranke su dobile bezuvjetno mišljenje, koje uvjetno. Ja ne znam zbog čega to pojedine naše kolege tolko iritira, smeta. Pa između ostalog sami ste naglasili da je dobro da postoji Ured državne revizije, kad ih malo češljaju preko noći nađu račune. I to je dobro, evo možda će još popraviti svoje poslovanje za recimo izvješće u 2021. kad ćemo raspravljati o 2020.g., pa će biti bezuvjetno kao kod HDZ-a.

Poštovani kolega, evo ja ću se nadovezat kao i sve ostale kolege na stranke koje ste naveli da su dobile uvjetno mišljenje, među njima ste spomenuli i moju Hrvatsku konzervativnu stranku. Je, tako je kako je napisano tako je i bilo i na temelju tog mišljenja se ispravljalo određene manjkavosti. Ali, gledajte, nadovezali ste se odmah dalje na to da su najglasniji oni koji su dobili uvjetno mišljenje, da oni najviše kritiziraju, pa bi demokraciju, dakle kritiziraju oni koji su u opoziciji, al evo za razliku od HKS-a postoji jedna stranka koja je čak bila na optuženičkoj klupi i opet dobro. Evo kolega, znači opet ponavljam, ja sam se držao izvješća, sve o čemu sam raspravljao stoji u izvješću. Ja milimetar van izvješća nisam raspravljao, čak jedan navod koji nema u izvješću, nisam napomenuo, o tome sam raspravljao i naravno da smatram i to sam par puta naglasio i u svojim replikama i sad u izvješću, da je dobro da se o tome raspravlja.

pojedinačna rasprava uvažena zastupnica Sabina Glasovac.

Malo je rasprava otišla u posljednjim minutama u krivome pravcu i kada slušate neke kolege s ove strane sabornice kako dociraju i dijele moralne lekcije onih čiji su, koji su svoje financije vodili kroz kofere, torbe, crne torbe, malo veće vreće, manje vrećice, o čemu svjedoče neke zakopane bilježnice, one koji su tada ovaj davali isplate, onda mislim da se tog materijala ne bi ovaj posramio za inspiraciju ni Erazmo Roterdamski koji je pisao svojevremeno pohvalu, pohvalu gluposti. To je Izvješće državne revizije o kome raspravljamo u HS iz godine u godinu, mi koji smo zastupnici već u jednom, najmanje jednom mandatu imali smo prilike ovaj raspravljati o radu državne revizije i o izvješćima koje nam dostavljaju. Nažalost vrlo često vodimo slične rasprave i slične polemike iz kojih izvlačimo slične zaključke, ali se iz godine u godinu bitno ništa ne mijenja. Pri tom ne mislim na rad državne revizije, evo tu i u ovoj grafici vrlo lijepo je pokazana i misija i vizija i vrijednosti državne revizije koju treba krasiti, vjerujem da ju krasi profesionalnost, timski rad, savjesnost, etičnost, nepristranost, odgovornost i pouzdanost, a treba se odlikovati samostalnošću, neovisnošću, odgovornošću, pouzdanošću i integritetom. I mi ćemo se svi složiti da izvješće državne revizije, kako su mnogi kolege ovdje rekli je vrlo korektno sastavljeno, sve otkriva, ne može se ništa skriti, ali problem ove državne institucije, najviše institucije u RH, a to je HS, mi zastupnice i zastupnici je što nemamo dovoljno snage i političkog utjecaja da utječemo na relevantne, relevantne čimbenike u RH na koje se odnose izvješća državne revizije da rade na integritetu državne revizije, nego se ona nažalost isto tako našla na udaru, neću reć na udaru, al na skliskom terenu na kojem se nalaze brojne neovisne institucije u RH. Ako hoćete od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa preko državne revizije, pa i nekih pravobraniteljica, gdje bismo mi iz njihovih preporuka između ostalog, u kom pravcu bi trebali ići određeni zakonski prijedlozi da bi se osnažila njihova neovisnost, njihova uloga u javnom interesu transparentnog financijskog poslovanja kada govorimo o ovom slučaju mi nažalost ne idemo u tom pravcu nego čak imamo i neke namjere kad govorimo recimo o Povjerenstvu za odlučivanju o sukobu interesa da oni koji bi trebali snažiti njihovu poziciju žele predlagati zakone koje bi ih još razvlastili i još umanjili njihovu snagu i njihovu neovisnost.

Što da mi radimo, što možemo raditi, što može učiniti Državna revizija kada vam primjerice, evo ja ću sada dati primjer jedan eklatantan jer mu svjedočim od djelovanja na lokalnoj razini pa do danas na nacionalnoj razini. Kad vam dođe Državna revizija i utvrdi 2011. godine, recimo grad Zadar je utvrđeno 27,1 milijun kuna ostvarenih sredstava odnosno prihoda od prodaje stanova nad kojima su imali stanarsko pravo koja su trebala biti striktno namjensko utrošena za rješavanje stambenog pitanja socijalno ugroženih građana u RH, ta sredstva nenamjenski potrošio na tekuće financije, 2011. godina. 2015. godine revizija utvrđuje da ne da se nisu ova sredstva vratila nego se povećao iznos na 49 milijuna 684 tisuće 815 kuna gdje je Državna revizija 2015. naložila da se do 2017. godine ovo mora vratiti i preusmjeriti socijalno ugroženim građanima ono što im je oteto-prokleto. 2018. godine dolazi ponovno Državna revizija i utvrđuje da su vratili, ne znam 1, i nešto milijun, znate gdje, kroz APN onu poticajnu stanogradnju koju između ostalog nisu dobili socijalno ugroženi nego i onaj kojega je bilo sram koliko nema. Nije li to sramota da smo toliko nemoćni i da se toliko ruši integritet Državne revizije RH i da mi tu ne možemo ništa. O tome trebamo razgovarat i vidjet kako liječiti tu bolest koja se Prva je uvaženi zastupnik Matko KUzmanić. Dobro da ste ovo kolegice Glasovac primijetili što se tiče ironije u pojedinim strankama jer vidim da je jedno krilo Sabora očito zdesila kolektivna amnezija, pa sam ovdje našao jedan članak koji kaže, „Ne znam odakle su stigla 2 milijuna kuna što mi ih je kao donaciju donio Jarnjak. On je bio dužan izdati potvrdu donatorima, kazala je blagajnica Pavošević dodajući da je sve radila po stranačkom statutu i nalozima nadređenih“ Ne znam kakvo je mišljenje Državna revizija za tu stranku dala te godine, ali s obzirom da se radi o značajnoj šteti koja je očito prouzročena Hrvatskoj državi u tim vremenima, ne mogu vjerovati da pojedini zastupnici zaboravljaju kada pričaju o čišćenju svoga dvorišta na ono što još uvijek nije očišćeno u našem pravosuđu danas. Da, to je samo još jedan argument u prilog ovoj tezi da nije dobro biti licemjeran, a ja isto neću biti licemjerna i reći da kada kritiziram način odnosa prema javnom novcu, neovisno govorimo li o korisnicima državnog, lokalnog proračuna, govorimo li o neprofitnim organizacijama, o političkim strankama, neovisnim zastupnicima mislim da za sve trebaju vrijediti ista pravila i iste packe, bez obzira o kojoj se stranci radilo i kojem se gradu, općini, ministarstvu radilo u kojem periodu. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Tomislav Tomašević.

A u isto vrijeme dijeljenje moralnih lekcija od strane HDZ-a prema strankama koje su dobile uvjetno mišljenje. Tako da iz te perspektive mene zanima, da li vi mislite da su crne bilježnice nešto što bi trebalo priložiti od strane HDZ-a uz financijsko izvješće, tako da državna revizija prođe i to, da li je to neki apendiks ili bi to trebalo biti formalno onako da postoji u obrascu da li imate još kakvih crvenih bilježnica pa da onda bude kvalitetnije obavljena revizija od strane Državne revizije financiranja i izvješća političkih stranaka? Kao što je rekao kolega Kuzmanić ne znam kakvo je bilo izvješće Državne revizije vezano uz taj slavni period zakopanih bilježnica, ali sigurno da bi tu bilježnicu, te vreće i te torbe trebalo izložiti u nekakav muzej kao primjerak, izložbeni primjerak kako to ne bismo nikada smjeli nitko od nas raditi. A kolega Tomašević samo ću iskoristiti odgovor na vašu repliku kao priliku da izrazim neslaganje s onim kolegicama i kolegama koji su ovdje izrazili zadovoljstvo kako eto država ide u boljem pravcu jer eto popravljamo se. Dokle god mi ovdje imamo izniveliran broj uvjetnih i bezuvjetnih mišljenja i dok u 2020. godini imamo nepovoljna mišljenja, nepovoljno mišljenje je eklatantni dokaz ozbiljnih kršenja zakona i ne fer prikazivanja činjeničnog stanja, mi se ovdje moramo svi skupa sramiti, a ne izražavati nekakvo zadovoljstvo malim bitnim koracima. Poštovani potpredsjedniče. Samo da vas podsjetim što sam maloprije replicirao gospodinu Boriću. Znači mi se uporno skrivamo iza nekakvih odluka i iza nekakvih zakonskih regulativa koje nas ne prisiljavaju da procesuiramo one koji nisu dobro gospodarili našim novcem. Ovdje ne govorim o lijevima i desnima, govorim o ljudima koji gospodare državnim novcem ili društvenim novcem, uopćenije bitno. Izabrani su od naroda da tim novcem gospodare, oni ne gospodare dobro, kada revizija napiše da to nije dobro nitko ih ne procesuira. O čemu se radi? Znači moramo mijenjati regulativu. Mi moramo naći načina da te ljude procesuiramo, bez obzira da li se radi o načelniku, pročelniku ili nekom drugom koji je zaposlen u gradu, općini ili u nekakvoj državnoj instituciji. Ovo se više ne smije dozvoljavati jer ovakav način rada, što znači revizija, oni napišu ne valja, nakon toga postupaka nema. Pa godinama se zaista ovdje o tome raspravlja. Vizija Državnog ureda za reviziju je citiram: „Usmjerena prema dobrom upravljanju u javnom sektoru, transparentnosti, javnoj odgovornosti te djelovanju u interesu građana.“ I naše primarno poslanje treba biti da snažimo njezinu ulogu. Ne mislim u smislu intelektualno niti poslovno, nego brojčano podkapacitirani, poprilično potplaćeni, rade svoj posao a onda uz sve to skupa su još i poniženi. Čime su poniženi? Ignoriranjem djelovanja na temelju onoga što su oni utvrdili kao činjenično stanje i tu moramo naći odgovor na to pitanje i naći rješenja. A tu je najveća odgovornost s jedne strane na zakonodavcu koji regulira zakonodavni okvir koji se nešto malo promijenio 2019. i na drugim institucijama.

Zadar koji je grad koji je napravio puno zahvaljujući onima koji su ga vodili, napravili smo toliko da, vi ste frustrirani što nemamo više socijalnih slučajeva, svaki do jedan, jedna kuna koja je uprihodovana na ime prihod od prodaje stanova i koja je iskompenzirana sa državom za potraživanje od države su utrošena namjenska i troše se namjenski i nije zakinuta za ni jednu lipu ni jedna u tom smislu. Prema tome ovo što vi iznosite su totalne neistine i laži jer ono što smo napravili smo i kroz poticajnu stanogradnju i kroz APN i na taj način zapravo zadovoljili sve potrebe koje su bile potrebne za ovaj grad. Ja sam zaprepaštena sa kojom lakoćom vi obmanjujete hrvatsku javnost. Citirat ću vam Izvješće Državne revizije vezano uz Grad Zadar, ovo vam je iz 2018. godine. Kaže: „Nalog ili preporuka. Predloženo je u narednom razdoblju i dalje voditi računa o nadoknadi sredstava ostvarenih prodajom stanova koja su prethodnih godina utrošena za druge namjene.“ Oteli ste socijalno ugroženim građanima 27,1 milijun 2011., a onda ste im još otimali narednih godina i niste im to vratili iako ste morali prema ovom nalazu do kraja 2017. godine. A jedino što mogu biti frustrirana je, mislim nisam frustrirana, ali mislim da su socijalno ugroženi građani već dobar dio godina frustrirani načinom na koji ste vi vodili zajedno sa Kalmetom financije gdje vas nije bilo briga za ljude tzv. drugog reda jer ste ih tako tretirali, nego samo za sebe i vaše stražnjice da ne kažem onu malo grublju riječ. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Uvažena kolegice vi ste u svojoj raspravi istaknula, prvo, ista pravila iste packe za sve. I drugo, nalazi i mišljenja se moraju provesti. I tu se s vama apsolutno slažem. Ali sporno vam je bilo kad su kolege zastupnici iz HDZ-a raspravljali i iznosili određene nalaze iz ovog Izvješća, ali vam nije sporno da navodite lokalne primjere. Pa između ostalog lokalnih primjera vam ja mogu sada na 10-tak navesti gdje su umiješani vaši gradonačelnici i načelnici. Pa ako hoćete od prije 2 godine nalaz Državne revizije za jedan grad u Varaždinu gdje je 2 i pol milijuna kuna potrošeno bez javne nabave na zaštitarske usluge i sl. Znači tih primjera imate kao u priči. Pa hajmo se držati izvješća koje je pred nama. Hvala. Ja se ne sjećam da je itko od vas u svojoj raspravi pojedinačnoj, ne u odgovoru na repliku ili replici gdje nisam mogla sudjelovati da ste spomenuli nekakav primjer grada ili županije kojemu je na čelu možda pripadnik neke druge stranke a da nije HNS da sam vam ja replicirala i govorili da to nije istina za razliku od vas koji ste to govorili pri tome brutalno napadavši političke neistomišljenike zaboravivši na jedan dio vaše slavne prošlosti na koji sam vas onda slijedom toga i podsjetila. Slažem se da trebaju vrijediti jednaki zakoni za sve, jednaka pravila za sve, a ovdje sam isticala samo Viroviticu, samo Viroviticu zato što je ona jedina ovdje ako se ne varam u obadvije kategorije definirana kao nepovoljno mišljenje, a kaže da se nepovoljno mišljenje izražava kada su utvrđene nepravilnosti sa financijskim izvještajima poslovanja tako značajne da uvjetno mišljenje ne bi bilo odgovarajuće. Sljedeća pojedinačna rasprava uvažena zastupnica Marijana Puljak.

Zahvaljujem predsjedavajući. Drage kolegice i kolege, ja bih iz ovog Izvješća, dakle prvo da kažem i ono što sam kazala i na odboru, dobijemo nalaze Državne revizije, njihove primjedbe, naloge, preporuke dakle za sve one institucije koje revizije rade i onda stane. Ništa se nakon toga ne događa. Ovdje smo dakle za ovom govornicom i ovdje kolege i vi svi ste pričali o tome kako nema sankcija, nema odgovornosti nakon toga. Nekako se čini da je posao Državne revizije kao da nema smisla. Nije ni čudo da onda imate manjak zaposlenih, da ljudi bježe iz te institucije. Bježe jer su i potplaćeni, ali bježe jednostavno čini se kao da njihov posao nema svrhu. Znači, dođu u lokalnu jedinicu, neki grad, nađu probleme, sve to evidentiraju, zapišu, daju predstavke i nakon toga što se dogodi, ništa i onda njih prozivaju ha šta ćemo s ovim, a oni ni krivi ni dužni jel kako bi rekli. Dakle, koje to institucije u ovoj državi ne rade svoj posao? Evo nema kolege koji je ovaj maloprije spomenuo, evo kad spomenete da neke institucije ne rade svoj posao, onda dobijete ovako nasilničke ispade i sa razine predsjednika republike i s drugih razina je li, nemojte slučajno kritizirat neku instituciju je li u riziku ste da dobijete nekakav nasilni ispad bilo verbalni i ko zna kakav drugi. Htjela sam komentirati, iz ovog izvješća izvuć dio o lokalnim jedinicama jer često i u gradskom vijeću, evo konkretno u Gradskom vijeću Splita već evo dva mandata svake godine komentiramo nalaze državne revizije i gradske revizije i uvijek zapravo komentiramo jednu te istu stvar. Dakle, nađe se tu nenamjenskog trošenja novca, nađe se tu, neko komentira, pardon, dakle nenamjenskog trošenja novca, nema popisa imovine, poslovni prostori, recimo konkretno u gradu Splitu, od 6 stotina poslovnih prostora samo njih 300 je pokriveno ugovorom, prostori se dodjeljuju bez natječaja, ko zna kako i na koji način. Dakle, ta izvješća evo čitamo na gradskom vijeću, kad upitamo hoće li netko za to snositi odgovornost, nikom ništa. Kod jednog čelnika jedne gradske tvrtke, dakle upravo smo ga pitali pogledajte sve ove nalaze, hoće li za to netko snositi odgovornost? Dakle, mrtav hladan je čovjek odgovorio, pa draga gospođo zar je neko ikad itko u Hrvatskoj snosio odgovornost za išta? Ovdje, dakle financijska izvješća 75 lokalnih jedinica, od toga se može kazat pola pola, rezultati su polovični, pola ih je bezuvjetnih nalaza, pola nekakvih uvjetnih ili nepovoljnih. 3 najveća grada Split, Zagreb, Rijeka sa uvjetnim mišljenjima, posebno su evo propusti i nepravilnosti u područjima planiranjima izvršenja proračuna, kažem ja sam evo i osobno i mi kao članovi gradskog vijeća upozoravali i u gradu Splitu. Kad se kaže o nenamjenskim trošenjima novaca nije samo o ovoj sadašnjoj vlasti, seže još iz doba i Keruma i gradonačelnika Baldasara, dakle iz SDP-a. Kad god se, je li postavljaju ta pitanja, Karepovac je dakle izgrađena, nije saniran, nije saniran s novcima nego je taj novac, stotine milijuna kuna su utrošene na zapadnu obalu, spomenička renta koja se prikuplja ne troši se namjenski, dakle imovina grada Splita nije transparentno prikazana, nema je, popisi nisu dostupni građanima i zapravo građani su ti koji bi transparentnošću dobili alat kojim bi vršili kontrolu upravljanja imovinom, kontrolu upravljanja novcem poreznih obveznika.

Slijedeća replika uvaženi zastupnik, pardon, slijedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Marijan Pavliček.

I također smatram stvarno da djelujem u izvršnoj vlasti na lokalnoj razini, da dio lokalnih dužnosnika kada dobije određene upute s vaše strane na određene nepravilnosti, te iste nepravilnosti nastoje u što kraćem roku i ispraviti. Međutim, uvijek se tu postavlja ono pitanje što je sa onima koji konstantno dobijaju uvjetna ili čak nepovoljna mišljenja državne revizije, što se s njima događa? Jedno veliko ništa. Ne snose gotovo nikakvu odgovornost i time se degradira i vaš rad i vaše institucije jer bojim se da u takvim slučajevima možemo slobodno koristiti ono, onaj jedan stih iz poznate pjesme, a to je „uzalud vam trud svirači“ Vi svoj posao odradite i tada treba nastupiti, obavijestite DORH koji velikim dijelom nažalost zakaže.

Bojim se da bez funkcioniranja ili pro funkcioniranja ostalih državnih institucija će vaš utjecaj i dalje biti više sveden na neki, ajmo reći, formalni dio, a ne na neki pravni utjecaj u smislu nekih sankcija za one koji krše zakone. Slijedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Zvane

Ono što se treba postaviti pitanje kada dobijemo ovakva izvješća Državne revizije onda je to pitanje čemu ustvari služi Državna revizija odnosno što je to cilj odnosno zadatak te Državne revizije. Kada si to pitanje postavite onda odgovor bi trebao biti relativno jednostavan, to bi trebalo biti materija koji bi služio kvalitetnom donošenju političkih odluka na temelju kojih bi ovoj zemlji i građanima ove zemlje trebalo biti bolje. Vrlo jednostavno, dobili smo dobro izvješće, dobili smo izvješće koje je dobro detektiralo stvari i sada je pitanje što smo po tom izvješću mi kao opozicija, mi s ove druge strane kao pozicija napravili odnosno koje ste političke odluke donijeli. Pitanje je samo da li hrvatska Vlada odnosno ministri koji rade podržavaju ovo izvješće i da li žele da ono što je u ovom izvješću konstatirano ne bude konstatirano u sljedećem izvješću, ništa drugo, samo to. Postavlja se pitanje zašto? Kao što sam rekao u svojoj replici na početku u Gradu Zagrebu, kažem ovo čitam svake godine već desetak godina i moram priznati vrhunski materijal, vrhunsko štivo da vidite što se sve u Gradu Zagrebu dešava, na što se ukazuje i na što se ukazuje iz godine u godinu. Zašto u Gradu Zagrebu postojećem koncesionaru, oni koji vladaju u Gradu Zagrebu žele dati produženje koncesije koja je kao što je govorio kolega Tomašević, iznimno skupa. Mi smo tom koncesionaru isplatili ako se ne varam 7 milijardi kuna za prvi i drugi stupanj pročišćavanja u Gradu Zagrebu. Kolega Tomašević se dotaknuo izvješće Državne revizije od prije nekoliko godina, a ja ću se dotaknuti onoga što je danas. On je govorio o izvješću Državne revizije u kojem je ustanovljeno da je dobit koncesionara 46%, 2019. prihod 338 milijuna, dobit 165, dobit 48,91% E sada se treba vratiti malo u prošli saziv Sabora u kojem je vladajuća većina bila skoro ista ko i sada. Tada je u ovom Saboru donesen mogu reći jedan zakon koji je …, Zakon o vodnim uslugama gdje u čl. 98. st. 2. utvrđeno da maksimalna dobit koja se može ostvariti kod koncesije za vodne usluge može biti 15%, ne više, 15% Ja vas pitam, što je Grad Zagreb koji je imao godinu dana vremena napravio da se uskladi s tim zakonom? Što smo mi ovdje ko saborski zastupnici, što je Vlada kojom sam se ja nekoliko put posredno obraćao napravila da uskladi funkcioniranje Grada Zagreba na dobrobit građana Grada Zagreba? Razlika od 30% dobiti vam je nekakvih stotinjak i nešto milijuna kuna nečega što plaćamo odnosno što građani plaćaju, što po zakonu ne bi trebali plaćati. Ja s ovog mjesta pozivam Državnu reviziju da pogleda što radi Grad Zagreb, što rade određena ministarstva u čijoj je ingerenciji Zakon o vodnim uslugama odnosno davanje koncesija i zašto ono što se donese u ovom HS se ne poštuje u jedinicama lokalne samouprave odnosno tvrtkama koje postoje na tlu RH? Koncesionar je tvrtka koja posluje na tlu RH i trebalo bi poštivati zakone RH. Kažem, to bi bilo na dobrobit građana Grada Zagreba jel bi plaćali 100 milijuna kuna manje nešto što danas plaćaju bezrazložno odnosno nezakonito.

Evo već smo kroz nekoliko rasprava i kroz nekoliko replika čuli da imamo problema sa procesuiranjem čelnika koji zapravo ne poštuju odluke odnosno prijedloge i sugestija revizija. Podsjetit ću samo gospodu iz HDZ-a koji su spomenuli da imamo problema sa praćenjem trošenja sredstava u predizbornoj kampanji, da je 1999. godine napravljena aplikacija sustav koji je pratio trošenje tih sredstava i postojala je mogućnost da direktno DIP vidi svaku promjenu u realnom vremenu. Znači, postojala je veza sa bankama i ta se promjena mogla vidjeti. Međutim, nažalost nekome to nije odgovaralo pa je ta aplikacija ugašena i danas se dešava to što se dešava da jednostavno sustavi koji su namijenjeni za praćenje tih poslovnih promjena jednostavno ne rade dobro.

Pa poštovani kolega kao što sam rekao na početku svoje rasprave sve je stvar samo političke volje onih koji imaju većinu, ništa drugo. Ovdje je pitanje političke volje, da li želimo ovo izvješće koje nije samo ove godine dobro, ono je već nekoliko godina dobro, kažem ja mogu potvrditi ono što sam čitao o Gradu Zagrebu, da su tamo vrlo točno konstatirani problemi. Pitanje, što su oni koji imaju većinu napravili ne bi li se to promijenilo odnosno ne bi li se to ponovilo sljedeće godine? Ovakvi programi kao što ste vi govorili se mogu napraviti za svaki dio sustava i ja mislim da ministar financija više nego dobro zna kako stoji i svaka politička stranka, a i svaki koncesijski ugovor odnosno tvrtka koja posluje u ovoj zemlji da li poštuje zakone ili ne. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Tomislav Tomašević. Kolega Brumnić da li možete objasniti hrvatskoj javnosti budući da zastupnici HDZ-a ovdje u Hrvatskom saboru hvale na sva zvona Izvješće Državne revizije i tvrde da stvarno je potrebno više djelovati prema tim izvješćima, ako možete objasniti što HDZ-e koji čini vladajuću većinu u Gradu Zagrebu radi s obzirom na Izvješće Državne revizije upravo za pročišćivač otpadnih voda u Zagrebu zbog čega je i promijenjen Zakon o vodnim uslugama na način da se stavila maksimalna dobit propisana zakonom što je stvarno raritet što je to HDZ-e napravio u Gradu Zagrebu da postupa po tim izvješćima i da se takve stvari više ne dešavaju? Moram priznati nemamo odgovore na to. Kao što sam rekao u ovom Hrvatskom saboru vladajuća većina u tom trenutku je donijela ne loš Zakon o vodnim uslugama koji se u Gradu Zagrebu ne poštuje, a donosi se proračun koji donosi vladajuća većina u sastavu Milan Bandić i HDZ-e gdje se plaćaju ti milijuni koncesionaru suprotno zakonu. Ja evo stvarno pozivam kolege sa trenutno moje desne strane da razmisle kako taj problem riješiti jer na njega kažem ukazujemo i u Gradskoj skupštini i ovdje u Hrvatskom saboru, a mislim da je Državna revizija nekoliko puta do sada ukazala na taj problem. Kažem zakonski ste ga riješili jedino što politička volja da ga se stvarno riješi izgleda negdje šteka. Vaše replike su završile. Uvažena zastupnica Ružica Vukovac ima završnu raspravu ispred Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.

U završnom obraćanju ispred Kluba zastupnika Domovinskog pokreta smatram bitnim istaknuti još nekoliko otvorenih pitanja. Dakle kratko bih se vratila na Autocestu Zagreb – Macelj. Koncesija na ovoj dionici traje od 2004. do 2032. dakle punih 28 godina.

Što to točno znači? Da li išta plaćamo? Ako da, javnost bi trebala znati koliko. Nas zanima po kojem osnovu. Ako nije poznato, koliko uopće subvencija moramo isplatiti.

Ovdje smatramo kako nam netko od mjerodavnih duguje objašnjenja. I kod ovog poslovnog subjekta u Izvješću se navodi kako nema dokumentacije koja je prethodila zaključenju koncesijskog ugovora. Gdje je pobogu? Pa ni dijela dokumentacije u vezi sa samom provedbom koncesijskog ugovora. Jasno se navodi da Ministarstvo ne posjeduje dokumentaciju na temelju koje je dodijeljena koncesija. Kako je to uopće moguće, to je tako važan dokument? U Izvješću stoji da Republika Hrvatska preuzima rizik pada prometa te da se značajan dio projekta ne navodi se koji i koliki financira državnim subvencijama, autocesta je izgrađena po cijenama za koje nema usporedbe sa tržišnim cijenama. Za razliku od Istarskog ipsilona revizijski nalaz za ovu autocestu ne daje nikakve brojke pa je nesumnjivo da je izvještaj nepotpun, pa i neprihvatljiv. Ustvari možemo reći da revizijska kontrola nad poslovanjem ovog subjekta nije niti provedena. Taj dio apsolutno treba odbaciti i zatražiti novu reviziju koja bi Saboru i javnosti dala uvid u stanje provedbe tog koncesijskog ugovora, ugovora kojeg su na žalost u međuvremenu uspjeli čak izgubiti u našem Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Dakle i još kratko obraćanje vezano uz rezime događanja nakon što Ured za reviziju odradi svoj dio posla, dakle općina iz koje ja dolazim svojedobno je bila općina koja je među prvima pala na ispitu Državne revizije dakle nije zadovoljila. Čitajući ta izvješća ureda naravno ljuta, bijesna, razočarana zaključila sam da se i sama moram kandidirati odnosno baviti politikom. Kandidirala sam se, pobijedila na izborima 2013. i u uredu u općini Biblija mi je bilo Izvješće Državnog ureda za reviziju. Sve sam žrtvovala da popravim navedene stavke. I da, uspjela sam u većini toga. Ali sve, baš sve što je otišlo na DORH poput ilegalno prodane plinske mreže koju su financirali mještani iz svog džepa, a koju je na žalost prodao bivši načelnik koji je kasnije ta sredstva utrošio u svoju kampanju, sve je palo u vodu. Dakle, niti jedne osuđujuće presude, niti jedne nadoknade štete mještanima općine Velika Kopanica o kojoj se pisalo i podnosilo izvješća dakle o kojima je napravilo nalaz ovo cijenjeno tijelo.

Slijedeća završna rasprava je u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, uvaženi zastupnik Miro Bulj.

Hvala lijepo. Evo završno u ime kluba, treba jasno reći i glasno da narod čuje, da samo u Hrvatskoj se koncesije daju a da je rizik i trošak na koncesije snosi država a koncesijsku naknadu i profit uzima koncesionar bez ikakve naknade. To je zabranjeno, europskom direktivom iz 2014. g. da rizik snosi na koncesiju koncesionar a ne država. Međutim ovdje se samo pozivaju na EU kada njima pašu te direktive koje mi donosimo u Saboru međutim ova direktiva premda ja nisam baš bio pobornik ulaska u EU na ovaj sluganski način ali na ovu direktivu se ne pozivaju, apsolutno i jedino u EU rizik na koncesiju snosi država. I u ovom izvješću je to vidljivo da uvijek država je ona koja snosi rizike a u biti koncesionar ima samo dobit i profit. I to je kao sve po zakonu RH. Kada propadne koncesionar, država to plaća. E ali nema toga po europskim direktivama na koje se poziva Vlada A. Plenkovića, sve Vlade prije, nema toga u EU.

Koliko je para pribrojeno za javnu nabavu, za posao, za bojanje tunela, na autocesti s tim da brojni ti poslovi koji se događaju, ako možete provesti reviziju, recite mi način, to mogu znači druga tijela ali očito se probijaju mjere, očito se probijaju mjere kada se dođe do velikih riba jer u onome trenutku kad se potegne mačka za rep, onda to tako ispadne. U biti, šta bi rekao još na kraju? Kad govorimo o izvješćima Državne revizije, svi smo ovdje suglasni međutim ono što sam rekao na početku, mene zanima kao saborskog zastupnika a i narod, što poslije ovoga izvješća? Državna revizija pošalje to tijelima nadležnim za sve nepravilnosti. Što oni poduzimaju? To je ključno pitanje.

Evo moja Cetina je data za 5000 kn mjesečno, toliko 3 krave u štali popiju ako imaš 5000 mjesečno, crpe vodu iz najčišćega izvora, moje Cetine, i zarađuju ogromnu dobit. Sveti Rok i druge koncesije. Poljoprivredno zemljište, najam poljoprivrednog zemljišta, dal oni koji dobiju koncesiju poljoprivrednog zemljišta daju pod najam i zarađuju novac pa idemo dalje, potpore i poticaji poljoprivrednoga zemljišta. Nikad manje nismo proizvodili u poljoprivredi i Hrvatska nije samodostatna a nikad više nismo davali poticaje i potpora. Nikad više nismo uvozili poljoprivrednih proizvoda, nismo samodostatni. Ova korona kriza je razotkrila sve loše politike koje imamo u RH.

Mislim imamo tu priče, o krškim pašnjacima, možemo razgovarati danima, danima i zbog toga imamo 2/3 Hrvatske prazne. Izvješće je dobro napravljeno ali na kraju ostane samo na izvješću. Hvala lijepo. Slijedeća završna rasprava je u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, uvaženi zastupnik Tomislav Tomašević.

Što se tiče kluba zeleno-lijevog bloka, još jednom želim pohvaliti prije svega formu izvješća, pregledno je, isto tako i sadržaj izvješća, vrlo je detaljno a isto tako i rad Državne revizije jer smatramo da je Državna revizija jedna od rijetkih institucija u ovoj državi koja radi dobro svoj posao i šteta je što nema više posljedica političkih i pravosudnih od tog rada jer bi one bile po nama vrlo pozitivne za hrvatsko društvo. Znači smatramo da Državna revizija sa svojih više od 200 zaposlenih, dobro češlja sve ove subjekte. Već sam rekao željeli bi unatoč tome što znamo da je dosta subjekata koje bi trebalo stalno podvrgavati reviziji da nama fali, po nama fali još više ovih tematskih izvješća zato što kad imate primjerice gradove, pa radite revizije poslovanja, pa onda primjerice imate kao jedan segment, primjerice Komunalno poduzeće za vode ili sportsku dvoranu koja je izgrađena kroz javno privatno partnerstvo, to se sve izgubi. Ista stvar i sa komunalnim uslugama kao što su vodne usluge, ista stvar sa primjerice ovim autocestama koje smo dali u privatnu koncesiju, kao što je to sadržaj ovog izvješća. Tako da tematska takva izvješća po djelatnostima, a posebno kad je riječ o koncesijama na javne usluge i na komunalne usluge što se tiče nas u Klubu zeleno-lijevog bloka bi bilo nešto što bi jako pozdravili da se, da se nekako unaprijedi, ojača u radu državne revizije u budućnosti. Posebice zato što bi upravo takve revizije, takva izvješća, takve analize trebale poslužiti ne samo za pravosudne posljedice, konkretno za neke lokalne šerife, već isto tako i za zakonodavne posljedice. Znači da mi unaprjeđujemo zakone i sustav kad vidimo na primjerima u praksi da stvari neke sustavno ne funkcioniraju. Jedan problem je ako vi imate jednu koncesiju koja ne funkcionira, ali ako imate sve koncesije u toj djelatnosti koje ne funkcioniraju gdje je očito da je javni trošak kao privatna dobit, da je, da su ugovori štetni za građane, e onda je očito da imamo sustavan problem. I onda taj sustavan problem ne možemo drugačije rješavati nego sa zakonodavnim izmjenama ili u Zakonu o koncesijama, što nažalost nije bilo prihvaćeno od strane vlade upravo prošli tjedan ili ako radimo nekakve tematske sektorske zakone kao što je Zakon o vodnim uslugama. Ja ću se još jednom osvrnuti na ono što su gotovo svi danas govorili, a to su ove autoceste Zagreb-Macelj i Istarski ipsilon. Opet višegodišnji, zapravo višedesetljetni ugovori gdje je javni rizik, a profit je privatni, nešto što, gdje isplaćujemo jako velike na kraju iznose iz proračuna, državnog ili, u ovom slučaju državnog proračuna koncesionarima sa vrlo upitnim na kraju efektima koji se čak ne mogu ni evaluirati zato što se nije analiziralo kakvi će sve, kakvi će sve bit rizici, kakve su očekivane koristi prije nego što se potpisalo te koncesijske ugovore jer državna revizija može raditi samo post festum znači ne može, ne može se zapravo koristit državna revizija osim da se takve stvari spriječe na nekoj sustavnoj razini, izmjenama zakona ili kako već. Tako da ja ću samo još jednom podsjetiti da smo tu imali zapravo često isto tako recimo za Zagreb-Macelj 4 puta mijenjan ugovor. To je isto jedan od velikih problema da se koncesijski ugovori dobivaju na javnom natječaju, a onda se aneksima mijenjaju i mijenja se zapravo tretman koncesionara i to je nešto što je isto tako vrlo netransparentno i protivno duhu natječaja gdje se različiti privatni subjekti natječu za te koncesije, a kasnije im se onda mijenjaju uvjeti. Još jednom ću ponoviti da je tu ono što je zaključeno da nisu u cijelosti provedene zadovoljavajuće aktivnosti u vezi s dodjelom koncesije jer ministarstvo ne posjeduje dokumentaciju na temelju koje je dodijeljena koncesija, RH je preuzela rizik pada prometa na autocesti, značajan dio projekta financira se iz državnih subvencija. Autocesta je izgrađena po cijenama za koje nema usporedbe sa tržišnim. Slična stvar sa Istarskim ipsilonom, ministarstvo ne posjeduje dokumentaciju na temelju koje je dodijeljena koncesija, do vremena obavljanja revizija autocesta nije izgrađena u cijelosti, a otplata kredita se i nadalje najvećim dijelom obavlja iz financijskog doprinosa. Naš zaključak je, nažalost ne samo da nema nikakvih političkih posljedica za lokalne šerife, nikakvih pravosudnih nego nažalost vrlo rijetke su i zakonodavne ove posljedice iako smo imali dobrih primjera.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Pa evo ja bi još jedanput htjela istaknuti važnost u ime Kluba HDZ-a važnost Državnog ureda za reviziju i sve ona, sva ona kvalitetna izvješća i poslove koje radite za sve nas i željela bi na ovaj način istaknuti još nekoliko činjenica. Ovdje se govori o koncesijama koje su se dogodila u prethodnim razdobljima. Evo npr. koncesija za Zagreb-Macelj je donesena 11. srpnja 2003.g., što znači da je to bilo u onom razdoblju SDP-a i ta je koncesija data na rok od trajanja od 28.g. Ovdje ne kažem nužno da je nešto loše napravljeno s obzirom da je u to vrijeme, znate i sami kakvi su bili pristupi financijskim tržištima i na koji način je uopće se moglo krenuti sa izgradnjom autocesta. Moj kolega je spomenuo isto tako što su sve autoceste i koliko donijele dobrog upravo Hrvatskoj i hrvatskom turizmu. Ako usporedimo da jedan HAC danas ima prijedlog svog proračuna od 2,8 milijarde kuna godišnje onda možemo pretpostavljati koliki su to iznosi koji se ostvaruju zapravo i u drugim dijelovima upravo zahvaljujući privredi, upravo zahvaljujući turizmu i prometu roba. Kada usporedimo da subvencioniramo evo za ovaj primjer koncesije do sada 575 milijuna odnosno maksimalno milijardu kuna onda u odnosu na ove promete i ove količine i ove prihode koje ostvaruju naša trgovačka društva onda itekako moramo se zapitati na koji način je tada to bilo moguće uopće napraviti i evo to itekako brzi ističe, a vlasnici smo zapravo cijele dionice autocesta, nije bilo privatizacije i nije bilo nikakvih drugih radnji.

Evo s ovim smo iscrpili raspravu, zahvaljujem glavnom državnom revizoru Ivanu Klešiću sa suradnicima, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sljedeća točka dnevnog reda je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 28 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172., 204. i 206. Sukladno članku 206. Poslovnika prigodom utvrđivanja dnevnog reda, prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje, graditeljstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Državni tajnik Željko Uhlir. Izvolite. Hvala lijepa poštovani podpredsjedniče, dame i gospodo, saborski zastupnici. Važećim Zakonom o građevnim proizvodima uređeni su sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevinskih proizvoda, radnje koje u okviru ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda provode proizvođači građevnih proizvoda te prijavljena i odobrena tijela, dokumenti ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, zahtjevi za prijavljena i odobrena tijela, postupci prijave, obveze prijavljenih i odobrenih tijela, obveze i zahtjevi za imenovanje tijela za tehničko ocjenjivanje, a sve ovoga usklađeno sa Uredbama Vijeća Europe, i druga pitanja za stavljanje na tržište i stavljanje na raspolaganje na tržište građevnih proizvoda. Promjene u europskoj regulativi, ovoga, uvjetuju i izmjene ovoga našega Zakona, pa tako i ovaj puta direktna povod i posljedica jesu, ovoga, izmjene to jest donošenje dvije nove Direktive, jedna iz ožujka 2019.-te, a druga iz lipnja 2019.-te godine, i također praćenjem provedbe postojećeg pravnog okvira za građevne proizvode utvrđena je potreba propisivanja produženja roka izdanih hrvatskih tehničkih ocjena za građevne proizvode. Ovim Zakonom osigurat će se mogućnost donošenja Pravilnika kojim će se urediti postupak utvrđivanja jesu li građevni proizvodi u neusklađenom području a koji se stavljaju na raspolaganje na tržištu naše države, zakonito stavljeni na tržište države članice iz koje se distribuiraju i jesu li javni interesi Republike Hrvatske adekvatno zaštićeni u tom dijelu. Također osigurat će se i Izjava o međusobnom priznavanju kao i dokumentacija i informacije koje proizlaze iz Uredbe donešene, i sve skupa mjere za smanjenje nezakonitog stavljanja na tržište građevnih proizvoda iz neusklađenog područja. Ukratko, ovaj Zakon se, ovoga, predlaže donijeti po hitnome postupku upravo zbog prijenosa i uvažavanja dvije Uredbe koje su stupile na snagu u 2019.-oj godini.

Prvi je uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Evo govorimo o europskim direktivama, notifikaciji građevinskim proizvodima, a vi ste u ministarstvu postavljao sam cijeli protekli mandat gdje vaše ministarstvo ne poštiva zakone RH niti direktive EU. A vi ste tome svjedoci da sam upozoravao da, ne upozoravao nego pisao, govorio, predlagao zakone, zakonske izmjene da teleoperateri postavljaju bazne stanice građevine gdje god im padne na pamet kršeći zakone. Tako imamo slučaj na Radošću u Sinju, na pekari u Sinju, Splitu gdje god dođete u Stobreču, u Kaštelima postavljaju bazne stanice bez ikakvih dozvola. 90% gdje im padne na pamet na bolnice, vrtiće i na štetu naših građana. Imamo i rješenja na Radošću kod Sinja da se uklone bazne stanice, četiri puta su upozoravani, bazne stanice stoje.

Ovo je više komentar nego pitanje bilo jer u odnosu na ovaj zakon bazne stanice nemaju dodirne točke.

Uvaženi predsjedavajući povrijeđen je čl. 238. gdje jasno govorim da tajnik u ministarstvu nadležnom da se kontrolira zakon i donošenje zakona, da se bazne stanice postavljaju gdje im padne napamet teleoperateri, a on tvrdi da je van teme. Pa šta ćemo mi raspravljat s vama o temi i europskim direktivama kada jedino u EU teleoperateri rade šta god žele, imaju najveću dobit i profite, a našim građanima je ugroženo zdravlje, niko ne kontrolira, a naravno i prostorni planovi.

Državni tajniče. Dobro je da ovakav zakon imamo u raspravi, dobro je da ne samo da se usklađuje sa direktivama EU nego daje odgovore na određena pitanja. Mene zanima koje je dosadašnje iskustvo u ministarstvu odnosno da li imate podatke o ovom velikom polju neusklađenosti, da li je nešto došlo u upotrebu RH, da li se s tim imalo problema?

Nije evidentirana problematika, a ovo što se sada dešava, što je predmet ovih izmjena zakona je zapravo pooštravanje stavljanja građevnih proizvoda na tržište i donošenje potpuno novog pravilnika koji do sada nije postojao.

Poštovani državni tajniče. Ovo sam pitanje imao namjeru još postaviti kada smo bili na odboru, a nisam, o tome sam vas propustio pitati u ranijim promjenama zakona. Naime, mi ovim zakonom mijenjamo Zakon o građevnim proizvodima koji se odnosi na postupanje i stavljanje na tržište građevnih proizvoda koji se odnosi na neusklađeno područje.

Građevni proizvodi koji dolaze iz trećih zemalja odnosno izvan EU moraju imati deklaraciju proizvoda koja je u skladu sa europskim uredbama i ukoliko nemaju takvu deklaraciju odnosno CE oznaku ne mogu se koristiti u našim zgradama odnosno u građevinama.

Ne. Prva za raspravu se prijavila uvažena zastupnica Anka Mrak Taritaš Klub zastupnika IP, Pametno i GLAS.

Državni tajniče. Dakle, pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima, prvo i drugo čitanje odnosno piše Konačni prijedlog, to znači inače kada su oznake PZ odnosno usklađenje sa određenim uredbama vezane uz EU tada zaista zakon ima mogućnost da budu u prvom i drugom čitanju. Inače se to u prošlom sazivu Sabora su bile iznimke, nadam se da će i u ovom sazivu Sabora to jednako biti iznimka, ali bez obzira na to mi ćemo u Klubu zastupnice Stranke s Imenom i Prezimenom, Pametnog i GLAS-a podržati ovaj zakon. Podržat ćemo iz nekoliko razloga, dakle riječ je o tome da su određene stvari na razini EU pooštrene i obzirom da su tamo pooštrene tada i mi u svoje zakonodavstvo to ulazimo, to ugrađujemo. Ono što je važno za reći i naglasiti, građevina je jedna specifična grana, ona je prva koja osjeti recesiju, ali je nekako i prva koja osjeti i da se iz te recesije izlazi. Uvijek neka neprilika može stvoriti priliku. Neprilike koju je Grad Zagreb imao, ozbiljnu nepriliku sa potresom koji je bio pred više od 6. mjeseci, može se stvoriti za priliku koja može zaista građevinski zamah u Gradu Zagrebu potaknuti i da se i to očita vezano uz građevinsku operativu. Meni je žao što tome nije tako, što ide sporo, što će se sporo i nastavljati, ali to je odluka vladajućih, pa će oni za to jednog dana i odgovarati odnosno imati priliku objašnjavati zašto su se za taj model odlučili. Industrija građevinskih proizvoda je izuzetno važna industrija. Jedan od velikih zamaha koji je bio je bio vezano uz energetsku učinkovitost. Moram vas podsjetiti kad su krenuli projekti energetske učinkovitosti tada, a krenuli su pred jedno 5-6.g., tada vi na prostoru RH čak niste imali ni dovoljno građevinskih firmi koji, koji su se mogle s tim baviti. A jednako tako kad je riječ i o građevinskim materijala jer tad ste zaista imali problem nabaviti određene materijale, pa se je čekalo do 3-4 mjeseca da uopće oni dođu. Sva ova priča koja je 2020. došla sa Covidom, al 2020. još traje, pa ćemo vidjeti kako će to završiti, je napravljeno nekoliko stvari. Prva stvar je napravljeno to da zaista kad je riječ o građevini dio ljudi koji je danas radilo u nekim drugim zemljama EU će biti na raspolaganju i moći će tu raditi, a dio, a vezano i uz industriju građevinskih materijala odnosno građevinskih proizvoda zasigurno će potaknuti i reći da bi sve zemlje morale ipak voditi računa da dio toga bude i na njihovom vlastitom području. Ovdje ovim zakonom o kojem je riječ se zapravo utvrđuje kako se, kako je riječ sa proizvodima koji se nalaze u tzv. neusklađenom području. Mi često u parlamentu ovom svom imamo neke zakone koji se mijenjaju i dopunjuju i onda imamo i neke zamjerke i kažemo ček malo zašto toliko zakona mijenjamo i dopunjujemo, a ovo je prilika kad se i EU svjesna činjenica koja ima, odlučila jednako tako pooštriti neke stvari odnosno neke stvari definirati, pogotovo kad je riječ o ovom neusklađenom području i omogućiti da svaka zemlja zaista vodi računa o tome kakvi će građevinski proizvode odnosno ugrađivati, građevinski materijal ugrađivati u svoje zgrade. Ono što mora biti interes nas svih, a sigurna sam da je interes nas svih da ti građevinski proizvodi zaista odgovaraju regulativi RH, da kroz njih štitimo prvo i osnovno zdravlje naših sugrađana odnosno svoje zdravlje i sve ostalo. Vidjeli ste, imali smo prilike vidjeti što je tema klimatskih promjena i tema Zelenog Europskog Plana. Između ostalog u tom Zelenom Europskom Planu je veliki dio i za nove materijale, korištenje novih materijala, veliki naglasak je u tome, zaista trebamo voditi računa, a to o recikliranju postojećih materijala. To znači da se postojeći, kad se ruši nešto, postojeći betoni, postojeća opeka, postojeći materijal, dakle sve ono što je prihvatljivo s aspekta zaštite okoliša, reciklira, da se od toga stvaraju neki novi proizvodi. Ja sam sigurna da je to jedna od prilika koju Hrvatska bi trebala prepoznati da zaista sve ono što je danas ugrađeno, a što je ugrađeno, što su, što je s aspekta zaštite okoliša prihvatljivo da se to koristi kroz proces za nešto novo. To se je prvo počelo odnosno jedna od prvih stvari koje smo vidjeli da se koriste, to su bili vezano uz određenu galanteriju i opremu u cestama, onda smo iza toga vidjeli da se, da se frezao asfalt, pa da se onda koristio za nešto novo. Dakle, ako se mogu koristiti odjeća u novoj proizvodnji i od postojeće odjeće stvarati nova odjeća, to je još jednostavnije kad je riječ o toj jednoj vrlo, vrlo značajnoj industriji građevinskog materijala odnosno građevinskog proizvoda gdje mi niz neprilika koje smo imali trebamo od toga stvoriti priliku. Jedan od posebnih naglasaka kad je ovdje u obrazloženju ovog zakona onda se govori i kad je riječ o građevnim proizvodima, da je vezano uz ovaj zakon i Pravilnik koji će biti donešen da sada ja to ne prepričavam, ali kaže od značaja je istaknuti da se time ujedno pojednostavljuje i održavanje i rekonstrukcija građevina. Potres koji je zadesio Grad Zagreb je ukazao na nekoliko stvari. Jedna od stvari je to da se prema imovini vlastitoj, ali i zajedničkoj trebamo odnositi odgovorno, ne samo u smislu da se ona osigura nego i u smislu da ju morate kontinuirano održavati, da kao što svoj stan održavate tako da morate održavati i zajedničke dijelove zgrada, da su ti zajednički dijelovi zgrada i vanjska omotnica, a i krov, pa i podrum i da tu treba stalno ulagati i zaista voditi računa. Rekonstruirati sa novim znanjima, novim materijalima i na novi način. Ja znam niz slučajeva kada je, pogotovo u onom periodu kad je Hrvatska tek ušla u EU, probalo se je iz različitih trećih zemalja, pri tom su treće zemlje i neke susjedne zemlje, i uvozio se je građevinski materijal vrlo sumnjiv i to se relativno brzo zaista rješavalo. Rješavalo se o tome da su oni trebali dobiti posebnu oznaku, da su morali odgovoriti na sukladnost europskim normama odnosno standardima koji je i očito svojim iskustvom koji ima se Europska unija odlučila nekako bih rekla postrožiti odnosno pojačati određene okvire kada je riječ o građevinskom materijalu. I izuzetno je dobro da se je i Hrvatska tome vrlo brzo pridružila iz jednostavnog razloga što interes nas svih treba biti da se u zgrade odnosno u kompletnoj građevinskoj industriji koristimo što kvalitetnije materijale i građevinske proizvode s pretpostavkom da zaista nismo dovoljno bogati da to radimo više puta odnosno da koristim onu uzrečicu „nisam dovoljno bogat da kupujem neke jeftine stvari“ Ovdje čak nije riječ o jeftinim stvarima nego je riječ o građevinskim materijalima koji su u tom trenutku najprihvatljiviji i pri tome moramo voditi računa o zaštiti naših građana i o zaštiti prirode i okoliša, a da ne govorim da su i klimatske promjene nešto o čemu moramo voditi računa. Mi smo mala zemlja, ima nas 4 milijuna stanovnika.

Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo nas ovdje još jednom u jednom hitnom postupku kao što eto uostalom imamo i mnogo prijedloga izmjena, dopuna pa ih po hitnome postupku usklađujemo sa europskim direktivama odnosno normama.

Samo da vam ukratko iscitiram članke 34., 35. i 36. pa kasnije ću to pokušati i nadam se da ću uspjeti i obrazložiti. Članci 34., 35. govore da količinska ograničenja uvoza odnosno izvoza i sve mjere sa istovrsnim učinkom jesu zabranjeni među državama članicama. Dakle, jasno je moramo fer igrati. U članku 36. spominje se da se ipak ne isključuju zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili provoza robe itd., itd. i međutim da te zabrane ili ograničenja ne smiju biti sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine među državama članicama. Zašto ja vas sada ovdje ustvari maltretiram sa ovim suhoparnim dijelovima članaka Ugovora o funkcioniranju Europske unije? Naime nama je u Domovinskom pokretu kristalno jasno da smo članovi jedne velike europske obitelji. To smo htjeli. To smo eto i zaslužili na koncu konca i naravno da smo dužni poštivati sve ove odredbe i tržište svih roba, pa tako i građevnog materijala o kojem danas ovdje govorimo držati otvorenim za sve države članice bez restrikcija te naravno i za one koje nam dolaze izvan zemalja Europske unije. Ja jako volim sanjariti i da razmišljam o gradnji jedne kuće, jedne stambeno-poslovne zgrade ili nekog objekta za što nam je potrebno naravno jedna lijepa hrpa građevnog materijala. Prvo naravno nakon što riješimo papirologiju, moramo iskopati jednu veliku rupu koja se zove temelj. E sada, ja bih volio da na to gradilište dođe jedan kamion proizveden recimo u Vinkovcima, da građevinska mehanizacija bude recimo proizvedena u Čakovcu ili u Gospiću, pa da onda ti svi naši radnici dobro plaćeni krenu raditi. Pa onda recimo koriste ovdje neke građevne materijale proizvedene ovdje kod nas u Hrvatskoj.

Dakle imamo asfaltne baze, imamo nešto cementara, nešto betonara a i one su nam na žalost uglavnom u stranome vlasništvu, imamo na žalost i sada priliku kolegica Mrak Taritaš je govorila o energetskoj obnovi, ja sam prije 10-tak godina provodio energetsku obnovu na svojoj kući ili kako bi kolokvijalno rekli radio sam fasadu tzv. stiroporku. Primijetio sam da gotovo ništa kada sam dobio ponudu od izvođača radova gotovo ništa nije proizvedeno u Hrvatskoj. Čak niti oni smiješni mali plastični šarafići pomoću kojeg se stiropor ploče pričvršćuju za samu stjenku kuće nisu proizvedeni u Hrvatskoj. Boje, lakovi, žbuke, što ja znam što sve ne sve vam to dolazi izvana. Kako ćemo provesti program energetske obnove ako ćemo svu robu, sav građevni materijal kupiti u nekoj drugoj državi? Što smo učinili? Eto spomenuli smo ovdje i obnovu Zagreba koja će po nekim procjenama koštati 42 milijarde kuna. Ali samo da bismo ponovno te novce odnijeli van zato što ćemo kupiti robu proizvođača iz drugih zemalja. Dakle, dozvolite mi da ja evo malo sanjarim da kada gradimo hrvatske kuće, hrvatske zgrade, hrvatske muzeje, hrvatska kazališta, što god želimo da koristimo hrvatski proizvod, da koristimo hrvatsku ciglu, hrvatsku crijep, cement. Evo recimo i neki dan sam morao promijeniti utičnicu u kući, jednostavno je stara, istrošila se. Nemamo više hrvatskog proizvođača pravog, velikog, ozbiljnog proizvođača elektro-materijala. Imali smo nekada jednu Elku koja je radeći u 3 smjene izvozila 60% svoje proizvodnje po cijelome bijelome svijetu. Danas na zagrebačkom Žitnjaku tamo gdje je nekada stajala Elka sa 3 i pol tisuće radnika raste korov visine 2 metra, a mi u hrvatskim trgovinama kupujemo uvoznu robu, ponekad iznimno sumnjive kvalitete. Ne smijemo zaboraviti niti još jedan aspekt tako olakog pristajanja na uvoz. Jesmo li točno sigurni da je ono što ugrađujemo u naše kuće, tamo gdje će dolaziti naša djeca, naši studenti ili bilo tko zadovoljavajuće kvalitete, naravno tu je poštovani gospodin državni tajnik, te sve državne inspekcije koje će vjerujem po slovu ovog Zakona odnosno Prijedloga izmjena i dopuna Zakona provoditi potpunu i pravičnu kontrolu i toga jer naravno ponekad kada se sjetimo slučajeva u Zagrebu, Vrbani III kada smo vidjeli da je došlo do problema sa opskrbom pitkom vodom odnosno da je čak ta pitka voda u kućanstvima bila i neću, reći otrovna, ali ozbiljno zagađena, zbog čega?, zato što su bili neki problemi sa kanalizacijskim odnosno vodovodnim instalacijama i cijevima. Eto, to vam je otprilike to, još kad onda uspijete tu kuću napraviti, trebalo bi unutra nešto i staviti, da vam ne kažem da i dalje uporno i veselo siječemo hrvatske šume, izvozimo trupce u zemlje Europske unije i onda od tamo kupujemo namještaj, ponekad čak i iznimno skup, eto to je još jedna nepravda koja plače do neba. No, uglavnom svjesni smo da je ovo prilagođavanje normativima Europske unije i Domovinski pokret će se ipak još malo konzultirati, pa ćemo vidjeti kao ćemo se ovdje postaviti, hoćemo li biti suzdržani ili podržati ove izmjene i dopune zakona. U slučaju da i budemo suzdržani, ne zato što bi ovdje glumili nešto, nego jednostavno zato što smatramo da dozvoljavamo ili ako ništa drugo barem ništa ne činimo i gledamo propast domaće industrije i građevnih materijala, gledamo kako buja uvoz, a znamo kako uvoz katastrofalno djeluje na gospodarsku bilancu svake zemlje. Domovinski pokret naravno zna da smo dio golemog i ravnopravnog tržišta Europske unije, razumijemo i da je prošlo vrijeme državnog intervencionizma u gospodarstvo, naravno ja ovdje ne zagovaram da država otvara tvornice, da država otvara trgovine, naravno država je oduvijek bila loš gospodar, to svi dobro znamo, ali pozivam vas na povoljnije zakonske i financijske okvire kako bismo hrvatsku proizvodnju podigli iz pepela, pa onda jednoga dana lijepo sagradili hrvatsku kuću od hrvatskog materijala i u njoj sjeli i pojeli hrvatski ručak na hrvatskome stolu.

Poštovane kolegice i kolege. Evo ... [[Govornik se ne razumije.]] govornik prije mene je dotaknuo jednu temu koja je iznimno zanimljiva kad se radi o ovome, on je govorio o proizvodnji, a ja ću u stvari pokušat reć' ovdje nije problem Europske Direktive, ona se, koliko sam ja shvatio tajnika Ministarstva već primjenjuje, to što mi ovdje raspravljamo o tome ne znači ništa, mi ćemo ju primjenjivat. Ono što je ovdje problem na koje je ukazao gospodin prije mene je ustvari stvaranje okruženja. E sad nešto malo o tom stvaranju okruženje. To stvaranje okruženje je ustvari ono što je zadatak politike i onda krenemo od toga da danas po hitnom postupku raspravljamo o ovome, po hitnom postupku ćemo glasati, a što je ovdje hitno?, hitno je to da je danas 30.09.2020. a da je ova europska Uredba o uzajamnom priznavanju roba koje se zakonito stavljaju na tržište u drugoj članici Europske unije donesena 19. ožujka 2019., to vam je razmak od godinu i pol dana. Sama primjena ove Odluke, znači od kad je i mi primjenjujemo je u stvari od 19. travnja 2020.-te, znači dobrih šest mjeseci ju već primjenjujemo u državi, i onda se postavlja pitanje što smo čekali?, što je čekalo Ministarstvo?, što je čekala Vlada da ovu Uredbu nismo preuzeli?, a moramo je preuzeti, nije uopće sporno da je treba preuzeti jer je ova Uredba dobra, ova Uredba daje onima koji grade odnosno koji kupuju proizvode veću sigurnost, veću ujednačenost kvalitete i čovjek bi rekao bolju zgradu u budućnosti, odnosno građevinu. Ali ono što je problem nas ovdje u Hrvatskom saboru je ustvari činjenica da mi ne znamo što hoćemo, mi kao društvo preuzimamo dobre regulative, ali ne stvaramo okruženje, i to ne stvaranje okruženja ustvari uništava, s jedne strane našu proizvodnju, a s druge strane uništava, ja bih rekao okoliš, jer kad pogledate sve Europske Direktive koje se u zadnje vrijeme u Europi donose, one pokazuju da oni koji to donose u Europi znaju kuda idu, da oni znaju što žele u svojim zemljama i oni žele ustvari jednu cirkularnu ekonomiju, jednu ekonomiju koja dovodi do toga da proizvod koji proizvedete znate kako ćete ga koristiti na optimalan način i kako ćete ga u budućnosti, ajmo reći baciti ili staviti u otpad odnosno što ćete s njime napraviti. E to je ono što Hrvatska ne zna, to je ono o čemu Hrvatska ne razmišlja. Na pitanje na Odboru, tajnik Ministarstva je rekao „time se ne bavi ovaj Zakon, time se bavi neki drugi Zakon“, dobro, taj drugi Zakon nemamo ovdje, o tom drugom Zakonu ne razgovaramo, strategiju nemamo, mi ćemo donijeti ovu Direktivu jer je treba donijet, dobra je, ali ponovo, kao što sam govorio prošli put kada smo preuzimali Direktivu o Internet trgovanju da nismo stvorili okruženje da naši proizvođači ovdje mogu preko Hrvatske pošte kvalitetno trgovat odnosno isporučivat svoju robu van, tako isto sad u ovom slučaju govorim mi ne znamo što ćemo. Mi ćemo preuzet dobru direktivu, mi ćemo kupit kvalitetniji proizvod iz Europe jer će to ova direktiva nam omogućit, ali ono što smo mi zaduženi napravit, a to je stvorit okruženje našim proizvođačima i našim potrošačima da mogu sudjelovat u tržišnoj utakmici, nećemo napravit. Ovdje nemam što drugo pozvat nego na pamet vladu odnosno ministarstva da sjednu, razmisle koji su naši ciljevi i da kad preuzimamo ovakve direktive da onda uskladimo sve segmente zakonodavstva. Ovdje smo godinu i po dana čekali, ja ne mogu vjerovat da u godinu i po dana jedan dobar ministar, tajnik ministarstva ili dva ministra, dva tajnika ministarstva nisu uspjela uskladiti regulativu i doć pred ovaj HS sa cjelovitim rješenjem. Završit ću sa onime što je rekla gđa. Mrak-Taritaš, kaže nisam dovoljno bogat da kupujem jeftino. rasprava je u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, uvaženi zastupnik Tomislav Tomašević.

Moram reći da u ovom zakonu se ne može baš nešto puno raspravljati budući da, iako je rečeno da se ovdje usklađujemo sa direktivom, a zapravo se usklađujemo sa uredbom. A kada se usklađujemo sa uredbom, inače uredbe imaju i mogućnost da budu direktno primjenjive, međutim nekad je potrebno ipak, ipak napraviti neke zakonodavne izmjene kako bi se, kako bi se bolje primijenile i u tom smislu tu nemamo šta previše raspravljati i razmišljati budući da trebamo to nekako prenijeti u zakonodavstvo. Ono što isto tako moram reći, a doista mi nije jasno budući da je uredba usvojena od strane Vijeća EU, zapravo ne Vijeća Europe, kao što se isto često pogrešno govori u raspravi, u ožujku 2019.g. kao što je već spomenuto prošlo je godinu i pol, ali i to mi je manji problem. Ono što mi je puno veći problem i što me doista frustrira, a mislim da o sadržaju ovog, ovih izmjena zakona nemamo šta previše raspravljati budući da, doći će do kvalitete, standardizacije kvalitete građevnih proizvoda. To je vjerujem svima u interesu, iz perspektive kvalitete i standardizacije, pa čak i sprječavanja nekakve nelojalne konkurencije za hrvatski građevinski sektor budući da posebice kad govorimo o ovim neusklađenim područjima odnosno zemljama, trećim zemljama koje stavljaju svoje građevne proizvode ha hrvatsko tržište, lako dođemo do nelojalne konkurencije i vrlo upitne kvalitete tih građevnih proizvoda koji onda, kažem, na nelojalan način građevnoj proizvodnoj industriji Hrvatske isto tako konkuriraju. To itekako smatram da je bitno u kontekstu, pa ako hoćete i obnove Grada Zagreba odnosno tih 40 milijardi kuna koje trebamo potrošiti na ovaj ili onaj način itekako je bitno kakve građevne proizvode ćemo koristiti u toj obnovi, oće li one biti dovoljno dobre kvalitete, kako nam se, ne daj Bože ako bude nekih novih prirodnih nepogodi, kako bi ta šteta bila što manja. Međutim, da se vratim na proceduru. Ono što me posebice smeta jest što je u prošli petak ovaj zakon uvršten na dnevni red i to po hitnom postupku. Budući da ovaj zakon ima oznaku P.Z.E. predlagatelj, budući da se radi o usklađivanju sa pravnom stečevinom EU, ima pravo tražiti da ide po hitnom postupku odnosno da se objedini prvo i drugo čitanje. Uredba je usvojena u ožujku 2019.g. Krenulo se sa primjenom te uredbe na način da su očito nekakve zakonodavne tj. izrada izmjena zakona je pokrenuta u jesen prošle godine. Budući da se radi o nekontroverznom zakonu došlo je čak 0 komentara na ove izmjene zakona, 0 komentara u mjesec dana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u prosincu prošle godine. Mi smo danas u rujnu, 9. mjeseci nakon toga da ove izmjene zakona nisu se našle u zakonodavnoj proceduri i traži se hitan postupak. Ako je trebao biti hitan postupak ja sam očekivao da dođe to u veljači primjerice, to bi bilo primjerenije. Ovako, mislim da je ovo jedna zapravo zlouporaba da se automatski svi propisi koji su u sređivanju s pravnom stečevinom EU stavljaju pod hitnom postupku. Ja bi volio da to stane jer, a ako je doista potreban hitan postupak onda neka predlagatelj objasni šta je čekao 9. mjeseci da stavi to u zakonodavni postupak i da je i da se mora sada objediniti prvo i drugo čitanje. Tako da, a nemam nikakav problem sa sadržajem zakona, ne vidim ni da tu nešto možemo puno mijenjati, niti amandmanima, niti bilo kako budući da se radi, još jednom, o uredbi EU, ali doista bi htio da ne ide svaki zakon koji ima oznaku P.Z.E. po hitnom postupku, a ako ide neka onda se objasni zašto onda i izvršna vlast odnosno vlada koja je inače vlada kontinuiteta, mi nemamo novu vladu, nakon izbora imamo vladu kontinuiteta, imamo ministarstvo kontinuiteta, imamo državnog tajnika kontinuiteta i volio bi da onda se objasni šta se čekalo 9. mjeseci. Zahvaljujem. Slijedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika HDZ-a, uvaženi zastupnik Branko Bačić.

Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Mi ćemo u Klubu zastupnika HDZ-a podržati izmjene i dopune Zakona o građevnim proizvodima neovisno o tome što se radi o hitnoj proceduri. Prije svega moram reći da kada se govori o Vladi kontinuiteta da je Vlada koja je prethodila za koju gospodin Tomašević tvrdi da je … njenog kontinuiteta je u tom mandatu gotovo preko 10% zakona predložila ovdje u redovnoj proceduri. Čak smo u ovoj istoj sabornici raspravljali u redovnoj proceduri i zakone kojima smo potvrđivali određene međunarodne konvencije, a na koje u bitnome nismo mogli utjecati. I takve smo zakone raspravljali u redovnoj proceduri. Što se tiče zakona po hitnoj proceduri, jako, jako mali broj zakona nam dolazi u hitnu proceduru a da za njih ne bi mogli reći da bi bili u redovnoj proceduri zbog toga što nisu zakoni koje usklađujemo sa Europskom unijom. Toga je jako malo i tu kažem to bi možda na prste jedne ruke mogli u cijelom prošlom mandatu utvrditi koji su to, kakvi su to zakoni bili. Stoga ne vidim nikakvu posebnu potrebu ovdje naglašavati činjenicu da se ovaj zakon donosi u hitnoj proceduri. Tim više što govorimo o relativno stručnom zakonu na kojega baš i nekakvih bitnih primjedaba ne bi ni imali. Govorimo o usklađenju sa europskom direktivom koju moramo prenijeti u naše zakonodavstvo i za koje je protek od 6, 7 mjeseci od kada je provedena javna rasprava sa zainteresiranom javnošću nije nekakav rok. Naime, mislim da je javna rasprava krajem prošle godine provedena.

Ja ne vidim koji je to krimen da bismo mi sada trebali ovaj zakon kritizirati odnosno izdvajati poseban stav o neprimjerenosti dolaska ovakvog zakona u hitnu proceduru. On i po meni ne može biti nego u hitnoj proceduri kada kažem da i ne možemo ga mijenjati.

Jer građevni proizvod kao što to zakon sam govori jeste proizvod ili sklop proizvoda stavljen na tržište kako bi se na trajan način ugradio u građevinu ili njezine dijelove te čija svojstva imaju utjecaj na svojstva građevine u vezi s temeljnim zahtjevima građevine. Ti temeljni zahtjevi građevine propisani su Zakonom o gradnji kojim je zakonom pobrojano 7 temeljnih zahtjeva za građevinu, pa je u tom smislu vrlo važno da se uredi tržište građevnih proizvoda i kada je u pitanju ovo koje se odnosi na usklađena područja koja su definirana uredbama, ali i neusklađeno područje koje mi danas dodatno ovim zakonom reguliramo kako bismo opet želim reći zaštitili interes Republike Hrvatske.

Dakle, ovakav zakon kojega mi sada usklađujemo prvenstveno je u interesu Republike Hrvatske bez obzira što smo već ranije čuli da ovdje slijepo provodimo uredbe Europske unije, ali ovo radimo prije svega iz razloga što često puta ti građevni proizvodi koji se stavljaju na tržište Hrvatske a dolaze iz trećih država znaju biti jeftiniji, znaju biti nekvalitetniji, znaju biti osnova zaštite zdravlja i okoliša značajno opasniji od onih proizvoda koji dolaze i koji su propisani i proizvedeni u državama koje su članice Europske unije bilo da da je to onaj proizvod koji je u usklađenom ili neusklađenom području.

Moram reći dakle da je i po broju izdanih akata za građenje i po broju i po obimu građevinskih radova ova godina za prvih 6 mjeseci kada je u pitanju rast BDP-a imala na određeni način potporu u tim građevinskim djelatnostima i premda je iza nas zatvaranje hrvatskog gospodarstva kako smo ga nazivali loock downom u ožujku i travnju, pa dijelom i u svibnju u tih 6 mjeseci koji su iza nas veći je obim građevinskih radova koji je jedan od bitnih sastavnica hrvatskog bruto društvenog proizvoda za 3,1 u odnosu na istih 6 mjeseci prošle godine koja je bila rekordna godina čini mi se kada su u pitanju obim građevinskih radova. Prema tome, vrlo važno je uređenje tog građevinskog sektora kada je u pitanju hrvatsko gospodarstvo i poticanje razvoja hrvatskog gospodarstva. Ja sam uvjeren da će i ovih drugih 6 mjeseci kada nismo zatvorili hrvatsko gospodarstvo još više doprinijeti stanju BDP-a odnosno manjem padu od onog proklamiranog pada BDP-a od 9,4% koje smo propisali, koje smo utvrdili i predvidjeli usvajanjem rebalansa državnog proračuna u travnju ove godine. Dakle, vrlo je važno iznijeti ulogu hrvatskog građevinarstva i kad je u pitanju broj zaposlenih i kad je u pitanju i kada je u pitanju realizacija brojnih velikih prije svega projekata koji se financiraju sredstvima EU. 90% svih građevinskih radova čini mi se tijekom 2018. i '19. godine kada se odnosi na javne investicije bilo je financirano sredstvima EU odnosno sredstvima fondova EU. Ja sam uvjeren da će sada ovih 22 milijarde 400 milijuna kuna koji nas očekuju kroz višegodišnju financijsku omotnicu i kroz sredstva koja se pomažu za oporavak hrvatskog gospodarstva još više doprinijeti razvoju građevinarstva, a građevinarstvo samo po sebi kao što sam malo prije rekao bitno utječe na, na, na bruto društveni proizvod u RH. Evo, pa u tom smislu kako ovaj zakon doprinosi uređenju tog građevinskog tržišta po meni njime itekako čuvamo i brinemo o hrvatskim proizvođačima građevinih proizvoda prije svega u onom dijelu o kojem govorimo na neusklađenom području jer mi u Klubu zastupnika HDZ-a podržavamo donošenje ovoga zakona. Hvala. Slijedeća rasprava je Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Počet ću sa riječima kolege Bačića, zaštiti hrvatske proizvođače, nemojte ih više štiti jer ih nema, nažalost u vrlo malom broju. Tribali su davno se štiti hrvatske proizvođače, a pada mi napamet izjava ministra Vrdoljaka Ivana, inače stranačkog čelnika od uvaženog od tajnika, državnog tajnika, našeg ovde predlagatelja koji govori ovdje nama iznio ispred predlagatelja, da će Hrvatsku urediti kao šta je uređene JANAF. Tako da govorite o hrvatskim proizvođačima o ovoj uredbi koja regulira građevinske ovaj proizvode koji su u biti u skladu sa uredbom EU. Znači ja sam prvi da budu kvalitetniji proizvodi, bolji proizvodi u građevini da se zaštiti poglavito domaća proizvodnja, međutim postavlja se pitanje što je ostalo od te domaće proizvodnje, jel meni uvijek pada napamet jedan od ključnih i najvećih projekata izgradnja autoceste A1 Split – Zagreb ili Zagreb – Split zavisno odakle gledamo. Tada je propadala splitska željezara npr. koja je imala svoj proizvod za građevinski, međutim nije se kila jednoga uložila ni u vijadukt, ni u tunele, ne znam sve šta iđe, mostove, nego s je uvozilo željezno iz Turske, a u to vrijeme se kupila sirovina u RH i brodovima i tankerima je se slalo u Tursku ta sirovina koja se kupila kao ovaj otpad. U ovome zakonu govoriti, u ministarstvu u ovome trenutku kad govorimo o opasnostima na zdravlje ljudi, životinja, okoliša, građevinskih proizvoda ja moram spomenuti da u RH nisu isti zakon, bez obzira što mi ovdje ćemo donijet ovu uredbu, nisu isti zakon. Spomenuo sam ono što je u resoru vas državni tajniče, znam da ste zauzeti mobitelom, ali samo da čujete glas zastupnika, bilo bi dobro već ako ste dio vladajuće većine i ako ste došli ovdje bilo bi pristojno da slušate saborske zastupnike, ali u kontinuitetu u kojemu ste vi bili sa SDP-om Ivanom Vrdoljakom, kasnije i sad, da čujete glas ljudi koji je preko noći osvanule bazne stanice teleoperatera i koje ugrožavaju njihovo zdravlje. Mi kad govorimo o zaštiti zdravlja, a kod ovaj zakon govorimo o građevinskom materijalu, mi moramo govoriti i o onome što je u djelokrugu ministarstva ako ćemo poštivati uredbe EU.

Najveću dobit, 42%, a u EU državi odakle dolaze manje od 20% Znate zašto? Jel zašto je jučer pao sustav? Znate zašto? Zato što Hrvatska država nije zaštitila svoj nacionalni resurs koji su stvarali naši građani. I sada im još bazne stanice koje ugrožavaju zdravlje, na škole, vrtiće, bolnice, postavljaju bazne stanice. Ili primjera mi se pozivamo na ovu uredbu, kolega Bačiću, zašto govorimo o zaštiti, da bude građevinski materijal siguran za zdravlje ljudi, životinja i tako okoliša. Kako je moguće zašto npr. je moratorij na 5G u Bruxellesu, primjer evo mene zanima, a mi se pozivamo svi na Bruxelles. Zašto je moratorij? Zato šta gradonačelnica i ti ljudi koji tamo odlučuju očekuju da se vide zdravstveni učinci, ako je zdravlje ispred svega. Sad nosimo maske, zbog čega, zbog zdravlja vjerojatno, ne znam ni ja više zbog čega. Ali ako je zdravlje prioritet, šta ovom uredbom se nalaže da građevinski materijal bude zaštita zdravlja i okoliša, zbog čega se u strani investitor kao što se teleoperateri u RH ponašaju kako se ponašaju, šta se ne ponašaju, ne nisam ja da se zaustavi razvoj, dapače, ali neka se teleoperateri ponašaju kao u državama odakle dolaze, ni manje ni više. Ja vas pitam, 4 puta u 2014. godini je dolazilo da je protupravno postavljena bazna stanica, vi u suradnji sa nadležnim, inspekcijom koja je također tu umočena do grla ne želite srušiti tu baznu stanicu. Zbog čega? Evo danas su bila ta dva zakona, ja sam da, danas je bia na Vladi zakon o gradnji izmjene, gdje sam tražio da teleoperateri moraju imati za bazne stanice građevinsku dozvolu, kao i u ostalim državama. Jedino nas u EU ne triba građevinska dozvola u Hrvatskoj.

Tvrđava na Klisu, Šibenik, brojne tvrđave budu kao ukras ogromne te bazne stanice. Mi čak ni svoje kulturno dobro ne znamo zaštititi, a kamoli zdravlje ljudi.

Ako nam je prioritet zdravlje, mi smo zaustavili cijelo gospodarstvo zbog korone, život je stao u jednom trenutku osim kluba 9 u Slavonskoj i slični u Slovenskoj, taj je radio klub kolega Boriću ministri su radili uredno Butković, oni su to cijelo vrijeme radili igrali na karta, oni su tada bili jedini privilegirani i mogli su to raditi. Poljoprivrednik nije smio u vinograd, njivu.

A zašto nismo uvaženi državni tajniče odgovorite mi na to pitanje? Zašto terorizirate građane RH strani teleoperateri?

U Varaždinu, evo gradonačelnika ovdje imate, ogroman problem i čak je HDZ organizirao tribinu, a ja sam dao zakon ovdje u prošlom mandatu, vaši saborski zastupniče su glasali protiv toga zakona da mora imati građevinsku dozvolu i da poštivaju prostorne planove, a vi organizirali u Varaždinu tribinu dva dana prije. I vaš kolega saborski zastupnik iz Varaždina glasa protiv iz okolice Varaždina iz vaše organizacije temeljne tamo. Ovo nije pitanje HDZ-a, SDP-a ni Mosta, ovo nije pitanje Hrvatska udruga za zaštitu elektromagnetskoga zračenja da bi gradonačelnik lakše mogao sjetiti se te tribine jel imate problem sa baznom stanicom u Zaprešiću, u Zagorju, u Slavoniji odsvakle ljudi zovu.

Zato što ljudi razmišljaju da vide zdravstvene učinke i ovaj zakon i ova uredba je što se tiče građevinskog materijala također zbog zdravstvenih učinaka. Ali ako ćemo mi samo donijet ovu uredbu da je donesemo pod krinkom da ćemo zaštiti domaće proizvođače, nismo ih ni do sada štitili, mogli smo mi njih i do sada štititi, nismo trebali uvoziti željezo za ugradnju u autoput iz Turske, imali smo mi Splitsku željezaru mogli smo je spasiti. Mi u ovome trenutku uvaženi državni tajniče, ja kao saborski zastupnik tražim odgovore, zbog čega se teleoperateru primjera RAdošća kod Sinja, bazna stanica koja je četiri puta morala biti skinuta gdje znači protuzakonito postavljena, ovdje u Zagrebu ljudi prosvjeduju u cijeloj Hrvatskoj na ponašanje teleoperatera.

Hvala lijepo.

Nažalost kolega Bačiću nemojte ih više štititi, budete li ovako štitili neće ostati zrno prašine na ledini, nemojte više ovako štitit. I nemojte samo prepisivati ove uredbe, a raditi sasvim suprotno.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa evo mislim da je ovaj zakon izazvao raspravu, bez obzira što možda izgleda banalno, on je možda čak i čudan u svom nazivu Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima i čuli smo jednu poslanicu ili predavanje kolege Bulja o baznim stanicama koje nemaju veze s ovim, ali evo odslušali smo po tisućiti put što on o tome misli, iako mislim da ne barata baš točno sa podacima. Što se tiče ovog zakona u hitnom postupku koji bi samo … mislim da je jednostavno u 14 članaka primjena direktive koje nam trebaju osigurat da ta nekakva EU putovnica za građevinske proizvode ispuni ono što smo očekivali kad smo ušli u EU, htjeli smo imati pravila, uređeni sustav, uređenu državu u kojoj se zna kako se ponašaju svi i da ono što dobijemo kao proizvod, izgleda onome što želimo ili da bude barem jednako vrijedno kao i ostalih građana u EU-u. Tako da ovaj zakon sa svojom primjenom, jasno je rekao što je ušlo do 1.7.2013. u Hrvatsku, vrijedilo je nešto do 2016., nešto do 2019. ali u biti danas smo u 2020., znači sve mora imati određenu razinu oznake, to je ona oznaka CE, za one koji kad nekad kupuju građevni materijal, znaju što kupuju jer ako nje nema, očito da se radi o proizvodu koji možda i nije trebao biti na prostoru ili na tržištu. Ako još pogledamo i oznaku ispod koja označava godinu, da li se radi o cementu, ljepilu i bilokojem drugom proizvodu, cigli ili ne znam čemu ostalome, jasno je da nam netko može uvaliti i nešto što je malo starije a onda sigurno neće odgovarati karakteristikama koje želimo ugraditi u svoj objekt koji gradimo. Mislim da RH u tom prostoru čini zaista dosta toga u odnosu na ono što imali do ulaska u EU, da zaista ovo što se nalazi na tržištu odgovara kvaliteti koju imaju i sve ostale zemlje EU-a. Kada govorimo o neusklađenom prostoru, tj. zemljama našim susjedima, mislimo možda na BiH, Srbiju itd., koje nisu članice EU-a, moguće je da iz tog prostora u RH također uđu određeni proizvodi koji bi trebali biti usklađeni i sa ovakvim, sa ovim zakonom ali i sa svim ostalim certifikatima, ajmo ih tako nazvati, ne samo kad govorimo o građevnom proizvodu nego o svim ostalim vrstama proizvoda koje nose takvu oznaku CE. E sad, čuli smo danas opet podcjenjivanje ove naše države u kojoj se ništa ne proizvodi, ne funkcionira poljoprivreda, turizam nam je na 50% pa od čega onda se skupi određeni prihod ili se ostvare određeni BDP u 100%-tnom iznosu? Što to mi onda pored svega toga radimo ako ničeg nema? A to nije istina. Da li ih imamo? Ja mislim da ih imamo.

Imamo problema sa željezom, sigurno ga ne proizvodimo kao nekada dovoljno i to se sigurno rješava na nekim drugim tržištima ali sve ostalo, drvo, imamo, proizvodnju imamo, preradu imamo, pa mislim zašto podcjenjujemo stalno našu državu i sve ljude koji nešto rade u ovoj državi i pokušavaju ostvariti barem na prostoru građevnog proizvoda ili građevnih materijala? Znači to su certificirane, visoko kvalitetne kompanije koje mogu raditi sve što rade i sve druge države ili bilokoje ne znam, cijevi ili bilo što drugo što proizvodimo, opeku, crijep itd., pa barem to u RH ima. Pa sva naša osobna imovina je najvrednija imovina jer je stvaramo godinama, štednjom na različite načine itd., pa svaki Hrvat ima nešto od svog stambenog prostora ili barem nešto ili na moru ili na kontinentu itd., pa to se stvaralo i godinama ali i u ovoj državi i nije se stvaralo sve na uvozu. To što želimo imati neke druge materijale ili bolje koje dolaze iz drugih zemalja jer nam izgledaju ljepše itd., ali ne možemo reći da mi ne proizvodimo keramiku. Čemu podcjenjivanje ništa ne proizvodimo?

Znači netko nešto u tom prostoru u RH radi i nije dobro podcjenjivati te ljude pa i raspravljajući o ovakvim zakonu.

Za razliku recimo od brodogradnje koja je bila kad u pitanju RH svrstala nas u sam vrh prije 300 g. svjetske brodogradnje, ipak smo u taj konačni proizvod u velikom djelu gradili sa uvoznim materijalima. Kad je u pitanju građevinarstvo u Hrvatskoj, situacija je posve drugačija i veliki broj hrvatskih proizvođača građevnih proizvoda opstoji, živi i kad se gradi jedan objekt u Hrvatskoj, moguće je u vrlo velikom postotku koristiti građevne proizvode koji dolaze iz Hrvatske, zato se slažem s vama, ovim zakonom treba pomoći da se i njima i njih sačuva od nelojalne konkurencije, a mislim da je ovim zakonom u velikom djelu i postupanje resornog ministarstva se ta jedna zaštita može realizirati. Kolega Bačiću, evo jučer smo u Rijeci imali primopredaju jednog broda kanadskom naručitelju nakon gotovo 427 dana blokade računa tog istog brodogradilišta, kažem uz napore Vlade i onih koji su ga završili i gradili i koji još imaju na nalozima nekoliko brodova koje žele završiti, jasno je pokazano što želimo. Metal, čelik i željezo jest problem međutim kad smo imali željezare, onda je na drugoj strani bilo zaštita prirode, što s time? I danas kad imate kamenolom, zaštita prirode. I to je jedan mineral koji nam treba u građevini. Imamo kamenolome, kažem, imamo cementare, imamo sve ali kad dođemo do toga što koristiti, e onda imamo problem sasvim neke druge prirode. Građevna industrija u RH ima svoje mjesto, ono nije nastalo u ovoj državi našoj, RH, nastalo je davno prije, u onoj drugoj državi, ali se nastavilo i ona odrađuje svoj posao na korist ljudi koji ga to žele koristiti. Mislim da mi u građevini imamo što reći a to pokazuje i brojni infrastrukturni projekti koji se grade ne sada nego proteklih 30 godina.

Hvala lijepo. Malo je ostalo za kazati nakon kolege Borića, ovako nadahnut govora baš u skladu sa propisanim zakonom, zaista malo riječi ostane, ali ja ću spomenuti nekoliko stvari, moram naravno, spomenuti, vidio sam da je ovdje velika briga za domaćim proizvođačima i to mi je drago. Ja bi volio da radi Ciglana Sinj, da proizvodimo opeku, matune koji su bili, neprikosnoveni prema ovima što sada uvozimo, međutim, jedino što je ostalo, ostali su rudokopi koji su nisu sanirani i sada je to u biti uglavnom su to divlja odlagališta, nažalost.

Koga je brige, a govoriti o možda ... [[Govornik se ne razumije.]] možda je kolega Borić zaboravio, žao mi je što je izašao, kako se on lipo temeljito očuvali od, znači, mi ne možemo govoriti ovdje, o ovome, ovoj uredbi koju ćemo donijeti gdje nam je cilj građevinski proizvod koji ćemo mi znači mi na tržište da čuva okoliš, naše zdravlje, zdravlje životinja, čak tako piše tamo da ljudi, a u biti, pod krinkom da ćemo mi zaštiti domaću proizvodnju. Ako ćete je štititi kao i dosad i ako mislite da će ovaj papir što mi sad izglasamo zaštititi domaću proizvodnju, onda je nemojte više štititi.

Mene je moralo privodit, autoprijevoz, pogledali ste, takli se, raspa se, nemamo više prijevoza, vi ste pogledali, raspalo se, ja govorim o svom kraju, vjerojatno i ostalim krajevima. A kad govorimo o splitskom bazenu, ... [[Govornik se ne razumije.]] i sad još govorite mi donosimo ovu uredbu da bi zaštitili domaću proizvodnju. Jedino što imamo, to je eksploatacijska polja, poglavito područja Dalmatinske zagore, primjera.

A to građani godišnje plaćaju milijardu i pol kuna iz svog džepa. 2015. donesen Zakon o obnovljivim izvorima energije, proturen na zadnjoj sjednici od strane tadašnje Vlade u kojoj je bio tada na čelu Zoran Milanović. Je li to istina? Tako ste održali vlast, na štetu naših građana. Pa nemojte ništa više vi štititi, kaže da zaštitimo naše proizvode. Pa on spominje šume, spominje drvoprerađivačku industriju. Pa iz Gorskoga kotara onoliko šume, onoliko pilana, toliko kvalitetnih ljudi, toliko tradicije, jedino što balvane vozimo u Italiju, za njima naše ljude koji su tu proizvodili i tamo se stvara dodatna vrijednost koju nama prodaju ode.

On je protiv razvoja, on je zatucan dolje iz Sinja, on je, tako se oni koriste.

Problem je što se ne primjenjuju. I od nas kao saborskih zastupnika mi moramo vikati i galamiti zbog čega samo donosimo uredbe i direktive svaki dan, a one se ne primjenjuju niti jedna.

A nisam shvatio protiv kojih članaka ovog zakona ste, protiv kojih rečenica, što bi vi promijenili u ovom zakonu da bude drukčiji, da bi bio po onome kako bi ga vi htjeli dolje? Protiv jeste, ali niste dali ništa alternativu kako to napraviti. S druge strane, kažete da s time ništa ne štitimo. A kažete da ulazi u Hrvatsku nešto što ne valja? Pa kako ćemo to što ne valja i ulazi u Hrvatsku eliminirati s našeg tržišta, ako ne propišemo kako to treba izgledati? Upravo ovakvim zakonskim rješenjima svi naši proizvođači se prilagođavaju kvalitetom svojih proizvoda onome što se plasira na tržište EU. I mi donošenjem toga štitimo i njih i kupce od svega onoga što je loše na tržištu. Ja sam govorio o primjeni, da nije dovoljno. Gdje ste vi čuli da sam ja rekao protiv? Znači ja sam protiv toga da bude, da ne bude građevinski materijal štetan po okoliš. A molim vas lipo, nemojte mi to implicirati. A što se tiče prijedloga, danas je bio na Vladi moj prijedlog, baš što se tiče nadležnoga ministarstva. Zakon o gradnji gdje bi se bazne stanice koje su opasne, postavile se građevinskim dozvolama, nemojte se smijati, smijete se. Dao sam ja dovoljno zakona, ali vi ste glasali protiv.

I to ste bili zadnji put protiv, nije u Sloveniji, u Sloveniji mrsno to plaćaju Slijedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Damir Habijan.

Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege, evo pokušati ću se držati točke dnevnog reda mada to moram priznati u ovoj raspravi, u ovom prijedlogu zakona baš nije bio često slučaj. Čuli smo o svemu ponajviše o baznim stanicama, međutim izazvan zapravo na neki način pod navodnicima izazvan govorom u ime kluba ispred SDP-a, a i kolege Tomaševića ja bi zapravo samo želio upozorit na dvije svari. Ovdje se govorilo, barata se smjernice, barata se uredbe, bilo bi dobro da razlikujemo te dvije stvari. Dakle, uredba je nešto što ima izravan učinak, nešto što se implementira u naše zakonodavstvo bez posebne potrebe da se donosi posebni zakon za razliku od smjernice gdje je zapravo nacionalna država i ima mogućnost da ostvari taj cilj, ali je način na koji će to učiniti ovisi od države do države.

Prema tome, ja smatram da ministarstvo odnosno ova Vlada u ničemu zapravo ne kasni, prvo ako gledamo ove datume, a drugo ako pogledate i sam smisao uredbe, dakle uredba je nešto se izravno primjenjuje. Prema tome, sama implementacija na način da mi ovdje to donesemo neće imati nikakve negativne posljedice za građane RH.

Možda da isto tako možda i podučite svoje kolege znači i kolegu Bačića i kolegu Borića koji su govorili o direktivi dok su raspravljali o ovoj raspravi. Više puta su spominjali riječ direktiva odnosno kako vi kažete smjernica, a ne uredba. Znači ja se slažem ovdje se govori o usklađivanju sa uredbom koja je direktno primjenjiva, ali evo ili recimo kolega tajnik koji je jučer na odboru dva puta govorio da je to uredba Vijeća Europe. Isto tako i što se tiče držanja teme rasprave, pošto smo ovdje slušali od kolege Borića i od kolege Bačića o brodograđevnim proizvodima, a ne o građevinskim proizvodima, tako da samo bi molio isti aršin koji primjenjujete prema oporbi da isto tako i prema svojim kolegama. A što se tiče datuma kada stupa na snagu određena uredba, kao što ste rekli, postoje, već su dijelovi uredbe stupili na [[Upadica: Vrijeme.]] snagu i u tom smislu mislim da nema nikakve potrebe da 9 mjeseci čekamo s nečim što [[Upadica: Vrijeme.]] ide u zakonodavnu proceduru. Meni je žao zastupniče ako se ovo doživjeli kao neko dociranje nije to bila apsolutno niko dociranje već ste ovdje govorili o tome zapravo da se kasni u nečemu, ja sam samo ukazao na to da se u ničemu ne kasni. I mislim da se slažemo kada govorimo o uredbi koja je njezin značaj, koja je njezina ovoga način na koji se implementira i na koji način se zapravo građani na nju mogu pozivati. Idemo završno u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista uvaženi zastupnik Miro Bulj.

Hvala lijepo.

Kad sam spomenuo maloprije bazne stanice i baš taj kolega saborski zastupnik je organizirao sa svojim gradonačelnikom koji je sada saborski zastupnik sa Udrugom za zaštitu elektromagnetskog zračenja u Varaždinu problem oko baznih stanica, predavanje i oni se protive u Varaždinu i ja baš taj zakon da nekoliko dana iza ovde da glasa se i kolega saborski zastupnik protiv. I to je jedan problem, govorim kolega ne vi ste gradonačelnik, možete vi, možete vi, dat ću vam ja minut ako ćete repliku, slobodno gradonačelniče, ali je istina šta govorim.

Recimo u Splitsko-dalmatinskoj županiji nemate odlagalište za građevinski otpad. Znači kad razbijete vi nemate uopće odlagalište. Znači ja jednostavno, niti je koga brige, ljudi odlažu po Split, prođite, vidjet ćete, znači jednostavno nismo organizirani da zaštitimo zdravlje ljudi i prirodu. Mi nismo organizirani, pa ne bi palo napamet ovom ministru ugroze okoliša Ćoriću iz kluba tamo jedan od šefova, bez mobitela ulazi ministar tamo kod vašeg kolege iz JANAF-a, onda dođe kaže goni iz Vrgorca otpad u Sinj 120 km, a mi govorimo o zdravlju. Znači mi imamo obaveze određene i ovdje znači zaštititi naše zdravlje, međutim ne štitimo po nijednom pitanju.

Vrgorca sa istih sanitarnih uvjeta odlagališta u Sinj. A nećeš ga odložiti u Sinj, neće ga odložiti čuvar pa da se okrene.

I to je problem.

Zašto mi nismo jednakopravni članovi EU, ne ostvarujemo svi građani ista prava evo po pitanju, ja sam spomenuo jel to u nadležnosti ministarstva to su telekomunikacije tj. postavljanje baznih stanica, on kaže to je van teme, ali to je pitanje zdravlja ljudi. U svim državama triba građevinska dozvola. I danas je bio na Vladi taj moj zakon, danas, bit će da nisam pročita, ali unaprid znam negativno mišljenje jel puno je njima bitniji teleoperateri koji će im platiti uredno kampanju, to je puno bitnije. Smije se kolega gori.

Znači uvaženi državni tajniče, zanima me kao saborskog zastupnika, prije i aktiviste, što je sa nelegalno postavljenim baznim stanicama koje su postavljene protu prostornih planova lokalnih samouprava i zbog čega još one stoje? Jel vi uopće razgovarate sa teleoperaterima? Da li vi uopće štitite zdravlje ljudi? Ja sada stvarno kada pogledam nas ovdje u maskama zbog korona virusa sad zamislite kada je netko 24 sata u Sinju na pekari je ogroman dimnjak, dimnjak, na dimnjak je načička neki lik je načičkao tih baznih stanica žena doslovno tu rodila nedavno, mislim žena je u strahu od toga, bez suglasnosti bilo čije, bez obzir što prostorni plan kaže ne smije 50 metara biti postavljena bazna stanica od građevine. Ali je postavljena protiv propisa.

Povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Habijan. Izvolite. Stričak? Povrijeđen je čl. 238., kolega Bulj nije informiran, varaždinski HDZ je imao pressicu, to je točno, ali tema je bila da se prostornim planom definira na kojim lokacijama, po kojim kriterijima se mogu bazne stanice stupovi, odašiljači, pa rekao sam 238. postaviti. Znači kolega Bulj

Varaždinski HDZ je imao tu temu, a prijedlog je bio da se prostornim planom definiraju udaljenosti i kriteriji gdje se mogu odašiljači postaviti [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Znači to ste vi [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Znači to što ste vi iznosili u svojoj raspravi nije točno. A kada bi se vas i slične pitalo mi bi se mogli vratiti već danas u Špilju Vindija.

Zastupnica Anka Mrak Taritaš povreda Poslovnika. U svojem završnom izlaganju u ime kluba uvaženi zastupnik Bulj nije nijedanput govorio o temi koja je bila predmet rasprave. Stoga ste vi kao predsjedavajući trebali prekinuti govor gospodina Bulja i vratiti ga na temu. Dakle, govorio je sve samo ne o temi rasprave. Povreda Poslovnika Bulj.

Vama, 238. povrijedili ste članak, rekli ste točno, a ja sam točno to predložio zakonom što vi govorite da se donese zakonom, a vi ste glasali protiv.

Željko Uhlir državni tajnik, izvolite. Hvala lijepa svima koji su sudjelovali, posebno onima koji su bili u kontekstu zakona koji se danas donosi.

A što se tiče rokova donošenja zakona i toga da zakon nije bio na vrijeme donesen odnosno da se odugovlačilo s njime, ne može se prihvatiti takva kritika zato što je zakon upravo išao punom procedurom i ove izmjene koje su se desile jesu trajale iz jednog razloga što usklađivanje sa EU-om nije jednostavno. S jedne strane kada se nova uredba donese, novu uredbu treba temeljito prvo proučiti da bi se mogle napraviti izmjene u našem zakonodavstvu. Kada se ta uredba nova donešena, temeljito prouči, tada se pristupa izradi izmjene i dopune našega zakona ili našega propisa, prilazi kroz cijelu domaću proceduru, javno savjetovanje, usklađivanje sa svim državnim tijelima, da bi se moglo pripremiti za notifikaciju u EU. Notifikacija u EU također traje neko vrijeme, priprema za nju traje neko vrijeme, u notifikaciji zakon provodi neko vrijeme, po izlasku iz notifikacije dobivaju se komentari na taj zakon, na te komentare ponovno treba odgovarati. S obzirom da smo imali promjenu u državnim tijelima, neka mišljenja odnosno suglasnosti državna tijela je trebalo ponovno ishoditi zbog promjene imena ministarstava i rezultati da danas imamo taj zakon ovdje. Dakle, nije se gubio niti trenutak u proceduri.